ima lošije rezultate od Hrvatske, samo u jednoj zemlji ima više novo zaraženih, samo u jednoj zemlji odgovor na korona krizu daje slabije rezultate nego u Hrvatskoj. A zašto? Zato što se Vlada RH ne vodi znanošću, ne vodi onime što je znanost pokazala da je učinkovito u borbi protiv korona krize, već se vodi dojmom i dnevnopolitičkim potrebama HDZ-a i njegovog predsjednika Andreja Plenkovića, a to je loše. I to ovoj zemlji ne može pomoći da se izvuče iz teške i zdravstvene i ekonomske situacije u kojoj se nalazi. Poštovane kolegice i kolege, dopustite mi da vam pobrojim koga je predsjednik Vlade RH izbacio iz Znanstvenog savjeta, Nenada Bana, molekularnog biologa prof. na ETH u Zürichu, Andreju Ambrirović Ristov, molekularnog biologa i virologinju sa Zavoda za molekularnu biologiju s Instituta Ruđer Bošković, Petru Klepac, epidemiologinju sa Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, Igora Rudana, stručnjaka za javno zdravstvo genetičara sa Sveučilišta u Edinburgu i redovnog člana Britanskog kraljevskog društva i Branka Kolarića, epidemiologa sa Nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar. Ljude koji su do sada pokušavali isključivo svojim znanjem i znanošću i znanstveno utemeljenim činjenicama pomoći Hrvatskoj da se bolje nosi sa korona krizom. Ali u tome nisu uspjeli, a nisu uspjeli zato što u 21. stoljeću netko prednost daje svojim dnevno političkim potrebama umjesto da prednost daje isključivo zdravlju i zaštiti zdravlja hrvatskih građanki i građana. To je kolegice i kolege ono što HDZ danas radi. I nije bez vraga hrvatski odgovor na krizu najlošiji. U Njemačkoj je primjerice Bundestag zakonom prenio ovlasti vladi jer je svjestan da je u Njemačkoj stanje izvanredno. Ali vlada ne može samostalno donositi odluke. Vlada za svaku odluku mora imati prethodno utemeljeno mišljenje sa Instituta Robert Koch, jednog od najvećih svjetskih znanstvenih centara za borbu sa zaraznim bolestima. U Hrvatskoj stožeru ne treba ništa, stožeru treba samo mig jednog političara Andreja Plenkovića. Poštovane kolegice i kolege, pogotovo vi iz HDZ-a, možete reći da ih niste izbacili, možete reći da ste im samo zahvalili na suradnji, ali nije šija nego vrat. Svi znamo što se dogodilo. Znanstvenike ste odlučili ušutkati zbog njihove odluke da znanosti daju prioritet nad politikom. I nisam jedini koga je to podsjetilo na 17. stoljeće, ali kao što je i tada jedan znanstvenik rekao je purs i move, tako su i ovi koje ste izbacili iz znanstvenog savjeta. To izbacivanje neće promijeniti znanstvene činjenice. I zato dopustite mi da za kraj sve nas podsjetim na riječi jednog političara izrečene prije nekoliko godina: „Ne može jedna stranka biti taoc jednog čovjeka.

Jučerašnji dan bio je bremenit neki obljetnicama o kojima smatram da moramo progovoriti i zapitati se, živimo li danas njihovu simboliku i jesmo li naučili lekcije iz prošlosti? Prva je obljetnica smrti Vlade Gotovca, prije 20 godina. Gotovac je bio čovjek koji je zbog svog idealizma i sna o slobodnoj, socijalnoj pravednoj Hrvatskoj prvo bio politički progonjen od komunističke partije i optužen za nacionalizam i separatizam, samo da bi u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj bio prezren od nacionalista, ekstremne desnice i vodstva HDZ-a zato što nije bio nacionalist. Gotovčev patriotizam bio je uključiv, njegova vizija Hrvatske bila je vizija zemlje koja je istinski kuća za svu njenu djecu. U intervjuu za jednu švedsku televiziju iz 1978. godine Gotovac je rekao ovo „Cijeli sam život sanjao o socijalno pravednom društvu i upravo zbog toga sam uvijek bio ljevičar. Vjerovao sam da se probleme čovječanstva može riješiti samo kada postoji pravda i sloboda. Uvije sam vjerovao da se samo kroz rješavanje tih problema mogu ostvariti ljudske vrijednosti, slobodan pojedinac, pojedinac koji živi pravedno samo takav pojedinac može ponuditi puninu onoga što ljudsko biše uopće ima za ponuditi, svu svoju veličinu i svo svoje ljudsko dostojanstvo.“ Za mene Vlado Gotovac bio je i ostao uzor u svojoj dosljednosti, u svojem vizionarstvu i ustrajnosti pred licem nepravde, a njegovo nasljeđe i uspomena zaslužuju mnogo bolji tretman od onoga koji im je Hrvatska do sada dala. Druga obljetnica o kojoj želim govoriti je 29. obljetnica kako su Merčepovci ubili Mariju, Mihajla i Aleksandru Zec, sve, ali baš sve oko tog ubojstva je mrlja na licu Hrvatske jer predstavlja perverziju pravde i pravednosti, potpunu suprotnost viziji Hrvatske kakvu je imao Vlado Gotovac o kojoj sam govorio. Nakon 29 godina mislim da smo ipak napravili neke pomake i mislim da to treba reći na glas, o tome svjedoče i simbolički pomaci prema kulturi inkluzivnog sjećanja na nevine civilne žrtve rata koje su ove godine napravili Boris Milošević i Andrej Plenković. Ti pomaci i dalje nisu veliki, ali su pomaci i trebamo ih prihvatiti, zapravo jedino je ekstremna desnica u Hrvatskoj okupirana svojim glorificiranjem osuđenih ratnih zločinaca i zadojena mržnjom ostala usamljena u svom bezdušnom farizejstvu i nedostatku empatije prema žrtvama. Takvima želim reći ovo, svi osim vas odali su počast svim civilnim žrtvama rata i onima srpske nacionalnosti i onima hrvatske nacionalnosti i svima drugima, svi, jedino ekstremna desnica to ne želi vidjeti. Prestanite već jednom tražiti neprijatelje tamo gdje ih nema, prestanite svojom mrziteljskom retorikom opet i iznova gaziti po nasljeđu Vlade Gotovca i po svima onima koji tu viziju žele ostvariti. Prije 50 godina Willy Brandt kleknuo je pred Spomenikom žrtvama ustanka u Varšavskom getu i zbog toga je bio osuđen, prije svega u svojoj Njemačkoj gdje su odmah pokrenuli opoziv koji na sreću nije uspio, ali jedva i moram reći da između njih dvojice između Vlade Gotovca i Willya Brandta vidim određenu sličnost, vidim njihovu cjeloživotnu posvećenost borbi protiv nepravde i borbi protiv mržnje.

Ja mogu razumjeti da se geste poput te susreću s nepovjerenjem, tim više što su prošle godine, prošla su desetljeća, međutim kao što sam rekao i u slučaju pomaka koje su napravili Plenković i Milošević, to su pomaci i treba ih prihvatiti, rat je gotov, trebamo mu dozvoliti da završi, tim više što smo u tom ratu mi pobijedili.

Evo samo ću se kratko referirati o ovoj skupini doktora koja je potpisala peticiju, a zapravo pripada jednom timu koji donosi određene mjere. I sad, jučer su te mjere bile dobre, danas potpisuju mjere koje nisu u skladu sa onim što je taj isti tim donio. Pa očito da smo mi Hrvati takav narod da sve banaliziramo i za nas ne vrijede nikakva pravila, pa ni onda kad se donosi Zakon o pučanstvu od zaraznih bolesti. Iako je cijeli svijet suočen pandemijom neusporedivih razloga mi se ponašamo kao da se ništa ne događa i zbog toga donosimo zakon za neodgovorne pojedince kako bi se zaustavila spirala grozne zaraze i sve učestalije smrti naših članova obitelji, naših prijatelja, naših sugrađana. Nažalost, danas je takvo vrijeme da ljude ne možemo potapšati po ramenu pa da nas slušaju već trebamo učiniti puno više. Hvala vladi, hvala stožeru, hvala ministru zdravstva, na poseban način medicinskom osoblju koji danonoćno skrbi za ljude slabe i nemoćne napadnute virusom koji ugrožava živote sve većeg broja ljudi. Ovi ljudi rade u paklu, a put što vodi iz pakla u svjetlost je težak i dug. Mi smo imali, mi smo mogli svojim ponašanjem pomoći, ali po trenutnim brojkama to nismo i sad kad su iscrpljene sve mogućnosti i pokušaji, kad su donesene određene mjere i sankcije to se od nekih prevodi kao način punjenja proračuna. I gle čuda, ta dezinformacija i demagogija prolazi. A zašto prolazi? Danas postoje alati koji u sekundi dolaze do korisnika. Tko to provjerava, je li to istina ili nije? Zbog toga je zagađen medijski prostor i sve dobro što stožer radi pada u vodu. Nekoliko puta ponavljana neistina postaje istina. Mislim da nema nikoga u ovom visokom domu, a da nije to osjetio na vlastitoj koži. Ima i drugih vrsta boraca za pravo i istinu i oni danas nakon toliko bolesnih i umrlih naših sugrađana ne vjeruju da postoji korona virus. Sad u cijeloj priči kad su iscrpljene sve preventivne mjere, kad su zakonom propisane norme, evo opet defetista ugrožavanje ljudske slobode, a poznato je da nema demokracije bez određenih ograničenja. Moja neograničena sloboda je tuđa ugroza odnosno ne sloboda. Donesene mjere nazivati restriktivnim mjerama koje ulaze u područje ljudskih prava je smiješno jer sve zemlje EU znatno prije donijele su još oštrije mjere. Govorimo o zemljama znatno duže parlamentarne demokracije i, i od naše zemlje, zemlje koje su nam bile uzor do '90.-tih. Zašto bi se donesenih mjera trebao bojati bilo koji savjesni i lojalni građanin ove zemlje? Ovo su mjere usmjerene na očuvanje zdravlja svih građana, a protiv neodgovornih i nediscipliniranih ljudi kojih uvijek ima, koji napadaju, koji isključuju, koji su bezgrješni, koji su buntovni, zadrti, prepotentni, neobaviješteni, cinični i dio su svake zemlje EU, ali i svakog svijeta. Iako imamo propis kojima živimo svakodnevno bilo prometne, bilo porezne ili druge propise i ako ih se ne poštuje imamo sankcije. Ako nismo vezani za vrijeme vožnje platit ćemo kaznu, ako nismo platili telefon platit će ga sa kamatom i nitko to ne dolazi u pitanje, to je čisti, čisti populizam. Iako stručnjaci ustavnog prava isključuju čl. 17., već je čl. 16. ustava dostatan za donošenje odluke opet oporbi nije dovoljno. Zato … [[Govornik se ne razumije]] filozofiraju kao pravi filozofi oni koji nemaju pravne logike ili o medicini oni koji čitaju portale. Cijela Europa ima puno strože mjere i veće sankcije nego mi u Hrvatskoj jel nam to nije važno. Mi se i dalje trebamo ponašati neodgovorno bez obzira na apele ministra i zdravstvenih djelatnika. Našim ponašanjem moramo biti podrška ljudima, kako sam maloprije rekao, koji rade u paklu i one koji liječe naše ljude da bi se moglo ugledati svjetlo spasa. Ove mjere koje donosi vlada podržavaju mali obični ljudi s lijevog i s desnog spektra u što sam se uvjerio kontaktirajući tijekom vikenda podosta poznanika i ljudi iz svoje izborne baze. Ova vlada je izišla na izbore kako bi dobila glas naroda za vođenje države i odgovornost za donošenje odluka i zato će preuzeti odgovornost za donošenje mjere, ali i zasluge za, siguran sam, ovih kao i ostalih mjera koje će donijeti ili će, ili će tek biti donešene. Na kraju, molim sve građanke i građane da svojim odgovornim ponašanjem vratimo povjerenje i pomognemo izaći iz pandemije, te spasimo živote onih koji najviše pate, naše stare i nemoćne koje ovaj virus najviše napada.

I ovaj dom, visoki dom, mi saborski zastupnici ne smimo dozvoliti tu destrukciju da mi smo oni i to povjerenstvo koje ima pravo o tome raspravljati i donositi zaključke, a nećemo govoriti i o destrukciji oko, u slučaju Agrokora oko povjerenstva kojega ste učinili. Što se tiče kolku konfuziju radite u covid krizi, vidimo da neovisni stručnjaci nemaju uopće smisla, ljudi se zahvalili i otišli, nema smisla da stoje jel jedino u, po pitanju covida i rješavanja problema s covidom, mjera i sveg ostaloga mora imati članarsku iskaznicu, člansku iskaznicu HDZ-a, SSDS-a ili ne znam koga sve već ne. Ja ću nakon ovoga još jednom poručiti „nije ničija dovika, pa ni vaša. A na kraju ću kazati ono što sam mislio na početku, al mislio sam da će HDZ izaći ovdje, predsjednik kluba i reći podržajemo danas povjerenstvo da napokon odbacimo sve insinuacije oko utjecaja na pravosuđe i neovisna tijela. Niste. Zašto niste? Zato je narod iritiran, zato je narod ljut, zato je narod nema više jednostavno vjere u ništa i nikoga. Još jednom kolegice i kolege, imamo ogroman problem i sa Fondovima EU.

Kroz središte Sinja prolazi otvorena kanalizacija, fekalije i utječe kroz Sinjsko polje, utječe u rijeku Cetinu. Novac je osiguran, međutim javna nabava Hrvatske vode, ministar ugroze i okoliša koji često potpisiva nekakve ugovore bez obzira što su osigurana sredstava doveli su taj projekat do upitnosti i zbog toga smo na dnu u EU po povlačenju sredstava iz EU. Isto tako, gurate i dalje Projekat Lećevica, štetni projekat svjesni Marišćine i ostalih projekata, gurate ga i dalje bez obzira šta u 15.g. ste potrošili 30 milijona kuna u štetni Projekat Lećevica. I dalje ga gurate, javnu nabavu ste proveli. Vidi se po otvaranju javne nabave u postupku da ste krivo procijenili taj projekat i dalje gurate taj štetni projekat i sada kada iza svake kiše Splitu je zamućena voda zbog Jadra, zbog utjecaja na Jadro, a još to napraviti u kršu kad tribamo zaštititi resurs kao šta je voda. Voda je jedna od najjačih resursa uz energetske potencijale, šume, poljoprivredno zemljište i hranu, voda je ključ koji imamo znači Hrvatska je najbogatija i smo u Mostu tražili i zahtijevali u prošlom sazivu da u Ustav uđe voda kao osnovno ljudsko pravo. Danas imamo zamućeni Jadro, mala kiša, Split nema vodu i okolica i sada umjesto da zaštitimo rijeku Cetinu da na utječe kanalizacija i fekalije da ne utječu rijeku Cetinu koja će morati napajati cijelu Dalmaciju, vi blokirate i bojkotirate sa ministrom ugroze Ćorićom projekt aglomeracije Sinj. Hvala lijepo. Prva točka: - Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu Podnositelj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u skladu s točkom 6. pod točkom 8. Deklaracije HS o položaju hrvatskog naroda u BiH. Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan RH, a Vlada je dostavila mišljenje. Sada ću zamoliti predstavnika podnositelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ministre izvolite imate 20 minuta. Nakon toga i predstavnica izvjestitelja odbora kolegica Bušić će vjerojatno govoriti. Izvolite. Uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici. Deklaracija na temelju Ustava RH i relevantnih zakona i strategija potvrđuje skrb za sveukupni politički i društveni položaj Hrvata kao konstitutivnog i jednakopravnog naroda u BiH. Neupitna je podrška Hrvatske teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, a jednako tako neupitno je da je glavni preduvjet postojanja funkcionalne i stabilne BiH zadovoljstvo ukupnom kvalitetom života pripadnika svih triju jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana prema ustavnim načelima koja su bila dogovorena Deytonsko-Pariškim mirovnim sporazumom prije točno 25 godina. Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u BiH suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimno političkog predstavljanja i drugim negativnim društvenim pojavama koje proizlaze iz te činjenice. Kulturna identitetska, ekonomska pitanja i ostalo. Stoga institucionalna pomoć Hrvatske koju tematizira ova deklaracija itekako potrebna kako bi opstali Hrvati u krajevima BiH u kojima stoljećima žive.

Predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković sudjelovao je u brojnim političkim i društvenim aktivnostima koje su imale cilj pridonijeti stabilnosti BiH jer su težili ostvarenju ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, time i punu ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH prema duhu i slovu Deytonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Predsjednik Vlade se susretao s predstavnicima hrvatskog naroda u BiH velikodostojnicima Katoličke crkve u BiH te čelnicima ključnim znanstvenih, gospodarskih i kulturnih ustanova u BiH. u svojim kontaktima s visokim dužnosnicima država članica EU i europskih institucija Sjevernoatlantskog saveza, UN-a i brojnih drugih međunarodnih organizacija kao i u okviru Europske pučke stranke predsjednik Vlade se zauzimao za europski transatlantski put BiH. Davao je potporu reformama u BiH, ispunjavanju pristupnih kriterija za EU i NATO. Predsjednik Vlade je i osobno prisustvovao potpisivanju velikog broja ugovora kojima je dana financijska potpora projektima koji imaju za cilj jačanje ukupnog društvenog položaja Hrvata u BiH. Značaj BiH za Hrvatsku bilo je nesumnjivo i vidljivo i u programu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u kome je jasno istaknuo zauzimanje za napredak BiH prema statusu kandidata, ali o tome druge godine.

Proces ove podrške dodatno je potaknuo ugovor o europskom partnerstvu između Vlade RH i Vijeća ministara BiH koji je stupio na snagu 2018. U svim aspektima vanjskopolitičkog te diplomatskog djelovanja Hrvatska se i u prošloj godini nastavila zauzimati za afirmaciju načela ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda BiH što podrazumijeva i … izbornog zakona BiH jer bi reforma omogućila legitimnu zastupljenost na svim razinama vlasti uključujući i u predsjedništvu BiH jer je reforma potrebna poradi uvažavanja Ustava BiH te odluka Ustavnog suda u BiH kao što je npr. presuda u predmetu Ljubić. U Vijeće sigurnosti UN-a Hrvatska je i u raspravi o BiH upozoravala na nužnost ostvarenja spomenutih načela i kao članica EU i u nacionalnom svojstvu. Na raspravama u svibnju … prošle godine u Vijeću sigurnosti hrvatski predstavnici vrlo su se kritički osvrnuli na posljedice pojedinih intervencija međunarodne zajednice u BiH osobito one na štetu Hrvata. U Vijeću EU Organizaciji za europsku sigurnu suradnju OSS kroz druge multilateralne forume i kroz bilateralnu suradnju s brojnim državama Europe i svijeta Hrvatska je sustavno upozoravala na sva ova pitanja, redovito se obraćala i članicama Upravnog odbora, Vijeća za provedbu mjera u BiH, a tijekom godine ostvareni su brojni bilateralni susreti između dviju susjednih država na ministarskoj razini, te razini državnih tajnika. Meni bi trebale minute i minute da vam o tome elaboriram, ali ovo je samo evo kratki pregled i presjek. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova imalo je više značajnih … [[Govornik se ne razumije]] projekata, prijenosa znanja, te tehničke pomoći institucijama BiH, poglavito u tematici pretpristupnog procesa, uspostavljena je suradnja sa Sveučilištem u Mostaru, te je zajedničkom koordinacijom ostvaren Program stipendiranja za poslijediplomski europski program. BiH je bila država u prošloj godini koja je primala najveći iznos službene razvojne pomoći, isplaćeno je 85,6 milijuna kuna za ukupno 106 projekata, a najviše se ulagalo u obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku, okoliš i klimu, demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, gospodarstvo, inovacije, transport, poljoprivredu i ruralni razvoj, te zdravstvo. Robna razmjena u BiH u prošloj godini iznosila je 2.2 milijarde EUR-a, što znači povećanje za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu. Hrvatski izvoz povećao se za 11,7%, te je iznosio 1,5 milijardi EUR-a, a hrvatski uvoz 697,8 milijuna EUR-a. U ukupnoj razmjeni Hrvatska je ostvarila suficit od 820, u iznosu od 823,7 milijuna EUR-a i tu bih pri tom istaknuo kako je upravo ova činjenica često ostaje neprimijećena u hrvatskoj javnosti, o tome nesumnjivo veliki obol daju Hrvati u BiH. Jasno se može zaključiti kako ostanak Hrvata u BiH, te njihova dobra životna i gospodarska perspektiva daju snažan doprinos i gospodarstvu Hrvatske. Uvažene zastupnici i zastupnici, glavno državno tijelo koje operativno provodi duh deklaracije u djelo jest Središnji državni ured za Hrvate izvan RH koji je 15. travnja prošle godine raspisao javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH. Odlukom vlade od 1. kolovoza za tu je namjenu osiguran do tad najveći iznos 25,8 milijuna kuna.

Ovdje možemo govoriti o nekoliko, obrazovanju, znanosti, zdravstvo, socijalne skrbi, kulturu, ostala područja koja pokriva Središnji državni ured. To imate u vašem izvješću, program štipendiranja študenata, program potpore strateškim institucijama Hrvata u BiH. Kratko bi samo još prošao kroz ministarstva jer oni su ovaj tako dali tu svoj doprinos, Ministarstvo hrvatskih branitelja npr. koje je izdvojilo sveukupno na aktivnosti koje se odnose na provedbu deklaracije 2,9 milijona kuna, a u svrhu pronalaska nestalih osoba ministarstvo blisko surađuje s Institutom za nestale osobe BiH sukladno Protokolu o suradnji između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u traženju nestalih osoba koji je stupio na snagu 30. … [[Govornik se ne razumije]] 2018. Tijekom 2019. održana su dva sastanka između predstavnika ministarstva i Instituta za nestale osobe BiH 15. veljače u Sarajevu, a 18. travnja u Zagrebu, a rezultat su dogovorena pravila postupanja za provedbu Protokola o suradnji između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u traženju nestalih osoba koja su potpisana 30. srpnja te godine. Ministarstvo rada i mirovinske skrbi, obitelji i socijalne politike u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja uredilo je mirovinska prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane HVO-a i članova njihovih obitelji Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Zahtjevi su za priznanja prava na invalidske obiteljske mirovine imali su prioritet u rješavanju. Smatram da su ove zakonske izmjene bile od iznimnog značaja za lakše reguliranje statusa pripadnika HVO-a, a njima je također ispravljena jedna nepravda. Naime, veliki broj osoba bili su i pripadnici HV-a, te su sudjelovali u obrani Hrvatske, ali su isto tako sudjelovali i u presudnim osloboditeljskim vojnim akcijama kojima je oslobođen okupirani teritorij Hrvatske i BiH, te koje su napokon donijele mir u obje zemlje. Ministarstvo obrane je u sklopu bilateralne suradnje s Ministarstvom obrane BiH omogućilo školovanje pripadnika Ministarstva obrane BiH na programima vojne izobrazbe na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, te dalo svoju potporu prijenosom hrvatskih iskustava u pristupanju NATO-u i EU itd.

U akademskoj godini nastavu 2019.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, najvažniji događaj u tom resoru bilo su oglašenje teksta Sporazuma između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici. U pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine znatno su liberalizirani uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva rođenjem i za pripadnike hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske. Vrlo važno pitanje za obje zemlje su migracije, poglavito one nezakonite i na tome planu intenzivno se surađivalo. Ministarstvo zdravstva odlukom vlade iz veljače '19.g. 40 milijuna kuna izdvojeno je iz državnog proračuna za pomoć zdravstvenom sustavu BiH kojima su obuhvaćene i bolnice i domove zdravlja itd. Ministarstvo turizma i športa u tom resoru ostvareni su projekti prekogranične suradnje Smartmed u okviru Interreg MED u partnerstvu s Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona, te program doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine u okviru Interreg IPA u kojem je hrvatskim partnerima dodijeljeno ukupno 4,2 milijuna EUR-a u 6 projekata. Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, tu je dobro naglasiti kako se u tom resoru radilo i 2019. na trilateralnom programu prekogranične suradnje Hrvatska, BiH, Crna Gora Interreg IPA u okviru programa IPA2, a programom je obuhvaćeno 12 županija u Hrvatskoj, 109 općina u BiH, … [[Govornik se ne razumije]] Brčko, te 10 općina u Crnoj Gori. Ukupna je vrijednost programa 67,2 milijuna EUR-a, od čega je 57,2 milijuna EUR-a osigurano iz europskih fondova. Ministarstvo kultura, koja je znači postoji u Središnjem državnom uredu, Alkultura i kroz ministarstvo, sufinancirano je 12 programa, međunarodni, nastupni i razmjene u ukupnom iznosu od 127.950 kuna i na tom područjima izvedbene umjetnosti i knjižničarstva, promicanja kulturne baštine i kulturno umjetničkog amaterizma.

Također pružena je i stručna pomoć prijenosom iskustva u pripremi Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture u BiH. Ministarstvo uprave i pravosuđa. Hrvatske pravosudne institucije zauzimale su se osigurati jednakopravni tretman osumnjičenima, osumnjičenicima hrvatske nacionalnosti za ratne zločine, a to je ujedno bila reakcija na sve učestaliju praksu u kojoj su sudovi BiH počeli osumnjičenike hrvatske nacionalnosti tretirati prema strožem zakonu odnosno na osumnjičenike bošnjačke nacionalnosti. Ministarstvo financija i, i također je sudjelovao u transferu kolegama iz BiH, carinska uprava je tijekom 2019.g. uputila službenike na rad na Projektima prilagodbe europskom zakonodavstvu i u praksi na području carine. Ministarstvo obrazovanja i znanosti. O važnosti obrazovanja i znanosti ne treba govoriti za opstanak jednoga naroda. To je ministarstvo pružilo snažnu potporu projektima kojima su se osiguravali što kvalitetniji uvjeti za obrazovanje hrvatskog naroda u BiH, a za te je aktivnosti ministarstvo resorno izdvojilo ukupno 8 milijuna kuna.

Iako su ciljevi stabilne i funkcionalne BiH koja uspješno ostvaruje svoje prirodne i gospodarske društvene potencijale, te opstanak i prosperitet Hrvata u BiH za Hrvatsku neupitni, strateški nacionalni ciljevi i izvješće o provedbi deklaraciji omogućuje cjeloviti sustavni osvrt na sve što smo učinili u svrhu ostvarenja načela zacrtanih deklaracijom u svakom od pojedinih područja, te nas osvješćuje gdje treba učiniti još više i pojačati napore u vremenu pred nama. U našem susjedstvu želimo stabilnu i funkcionalnu BiH u kojoj 3 konstitutivna naroda i svi ostali njezini građani žive u miru svoji na svome i uživaju sva prava koja im jamči Ustav BiH. Iz svega navedenoga rekao bih da smo u prošloj godini učini puno o čemu sam vas danas izvijestio, a o ovoj godini izvijestit ću vas naravno iduće godine. Rezultata je puno više i to će biti jedan veliki doprinos i dobar komparativ. Predsjednik vlade, članovi vlade, te drugi dužnosnici i čelnici hrvatskih institucija udruženi u svojim nastojima, u vlastitim nastojanjima i svatko u okviru vlastite nadležnosti dali su znatnu političku, financijsku i operativnu podršku brojnim obrazovnim, znanstvenim i vjerskim institucijama važnim za očuvanje nacionalnog identiteta, te kulturne i vjerske baštine hrvatskog naroda u BiH. Riješeno je i pitanje lakšeg ostvarivanja prava pripadnika HVO-a, sudionika Domovinskog rata, te stjecanje hrvatskog državljanstva, a posebno važno pojačana je suradnja o korištenju dostupnih europskih fondova jer je i to jedan od političkih alata koji itekako mogu pomoći u poboljšanju socio-gospodarskog stanja Hrvata u BiH. Uvažene saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici, g. predsjedniče, zahvaljujem na pažnji. Hvala ministre, možete ostati za govornicom s obzirom da imamo 12 replika, pa ćete, 12 imamo samo iz sabornice, jednu video vezom, iz ostalih dvorana još 3, znači 13, 16 replika. Idemo prvo kolega Bulj, izvolite. Deklaracija je načelna. Što je sa konstitutivnim narodom, hrvatskim narodom u BiH osim svega što je načelo?

Praljak, još su ostali 6-orka gore da nitko ih nije posjetio, nitko im nije dao pravnu pomoć do ministra Šprlje nitko ih ništa nije pitao. Zašto mi ne bi dali, ja imam to pravo pitat, jel sam godinu dana bio u ratu u BiH sa pripadnicima HVO-a. Zašto smo oprali Pilatovski ruke tih ljudi i zašto ne damo Hrvatima u BiH dopisno i elektronsko glasanje? Zašto? Za razliku od političkog aktivizma nekih drugih koji gledaju taj odnos prema BiH ova hrvatska Vlada radi aktivno, radi aktivno i ja mogu biti ponosan na sve ono što smo učinili i što činimo. Situacija nije jednostavna, trebate se vratiti 25 godina unazad, vi ste bili sudionik Domovinskog rata i ja sam isto hrvatski branitelji i znam kakva je bila situacija, prije svega priznanje RH nije bilo dovoljno, trebalo je afirmirati u tom jednom prostoru neželjenih država, afirmirati sve institucionalne političke vrijednosti i našu neovisnost. Ono što mi činimo i što ćete čuti iduće godine sigurno će biti puno dobrih iznenađenja na tom putu, ovo je izvješće od prošle godine, a u svemu ostalom što ste vi rekli o tome se može razgovarati. Povreda Poslovnika 238. ministre vi ste povrijedili ljude na području BiH Hrvate koji su zaboravljeni, koji samo deklatorno spominjete u predizborno vrijeme. Dajte konkretne mjere, elektronsko i dopisno glasanje.

Kolega Bulj molim vas, dakle dobivate opomenu niti ste naveli članak koji je povrijeđen niti se na bilo koji način ukazali što bi bila povreda Poslovnika nego ste iznijeli svoj stav, repliku tako da vas molim da to ne činite, opomena. Izvolite kolega Raspudić. Prvo je što ste učinili po točki 5 deklaracije koja kaže ovako „HS očekuje rasvjetljavanje svih do sad nerazriješenih slučajeva ubojstava Hrvata u BiH od povratnika do najviših dužnosnika“, misli se na slučaj Leutar, i na kraju rečenice „te potiče jačanje suradnje nadležnih institucija RH i BiH“ Niste učinili ništa jer ničeg nema u izvješću da se po točki 5 išta radilo pa pitam zašto se po tom pitanju ništa nije radilo?

Evo to su dva vrlo konkretna pitanja pa molim da mi odgovorite.

Od 2016. godine ovo što je napravljeno nije napravljeno u svih zadnjih 25 godina.

Ja sada govorim o 2019. godini koja je bila vrlo aktivna, ovo je prvo izvješće koje mi podnosimo. Ja poštujem vaše pitanje i interes i hvala vam lijepa na tome i siguran sam da ćemo mi u narednom razdoblju zajedno jer je to svima nama u interesu raditi na promišljanju što boljeg našeg odnosa kako bismo mogli zapravo osigurati ono što je najvažnije, osigurati ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH. Izvolite. Poštovani ministre. Govorili ste o prvorazrednom interesu, o institucionalnom nasilju nad Hrvatima, o kulturnoj identitetskoj i ekonomskoj krizi hrvatskog naroda, o ugroženom opstanku. Pitanje je jako jednostavno, smatrate li vi da se Daytonski sporazum primjenjuje na odgovarajući način i što ste konkretno napravili da se Daytonski sporazum počne primjenjivati ako smatrate da se on ne primjenjuje na način kako je potpisan? Hvala lijepo na tom pitanju.

Mi smo nažalost činjenice su tako lutanja određenih isto vlada prije svega 2000. godine kada smo imali posebni odnos sa BiH koji je ona vlada iz 2000.g. 3. siječnja ukinula i onda je zapravo dolazilo do jedne situacije jednog povlačenja.

Dakle, pitanje koje sam vam postavio poštovani ministre je bilo iznimno jasno, što je hrvatska Vlada, vi konkretno kao ministar vanjskih poslova, što se je napravilo po pitanju Daytonskog sporazuma? Lijepo ste rekli da je Hrvatska potpisnica Daytonskog sporazuma, ne samo Hrvatska, ali i Hrvatska i kao potpisnik može tražiti prvenstveno da se taj sporazum provodi, a ne provodi se, to niste jasno rekli, a s druge strane može se tražiti i revizija ako nešto ne odgovara hrvatskom narodu, a mi se složimo u HS i vi kao Vlada, a nešto ne odgovara. Nažalost, osim ovih brojnih mjera koje se protežu od nekakvih edukacijskih do humanitarnih, ja nisam vidio niti jednu važnu, bitnu političku mjeru s kojom bi se na pravi način pomoglo Hrvatima u BiH, pa sve ono što ste vi govorili, a istina je da imamo institucionalno nasilje, da je ugrožen opstanak, da imamo kulturnu, identitetsku i ekonomsku krizu hrvatskog naroda stoji, al se i neće riješiti jer školovanjem kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu iz BiH, što pozdravljamo, što humanitarnom akcijom odnosno nekakvim, ne znam, humanitarnom pomoći za bolnicu u Mostaru se taj ključan problem neće riješiti. Poštovani ministre, ispred Kluba Hrvatskih suverenista želim vam poslati jasnu poruku, Hrvatska kao potpisnica Daytonskog sporazuma mora se postaviti kao važan ili jedan od najvažnijih čimbenika u kreiranju politika koje značajno utječu na Hrvate u BiH, a ne gledati kako voda prolazi. Stanku ćemo odobriti naravno. Javlja li se još tko za stanku?

Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre, Hrvatska kao članica EU i NATO saveza ima interes, odgovornost i obvezu brinuti se o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti. Prema Ustavu RH čl. 10. brinuti i skrbiti o zaštiti hrvatskoga naroda u drugim državama, što je ova vlada zasigurno pokazala i dokazala. No nedavno održani lokalni izbori u BiH u najmanju ruku su izborna prijevara i manipulacija koja se događala u nekoliko općina u BiH sa hrvatskim stanovništvom. Ja ću navesti primjer jedne općine, to je općina Teslić gdje su Hrvati išli ovaj puta sa jedinstvenom listom i nakon 16.g. očekivali svoga predstavnika u vijeću. No nažalost prebrojavanje listića SIP je prekinuo, za to nije dao nikakvo daljnje obrazloženje, ali koordinatori koji su provodili izbore izbore u tom kraju odnosno osobe zadužene za provedbu imaju dokaz da je preko 600 glasačkih listića stiglo iz zemalja EU, ali i drugdje, da do kraja sve nije prebrojano i ja mislim da poštivanje volje birača [[Upadica: Hvala vam]] su osnove demokracije koje [[Upadica: Hvala vam kolegice Maksimčuk]] mora poštivati BiH. Da, mi smo svjesni toga, pratimo, naravno oni će i Uskoplje i Gornji Vakuf to je primjer grada koji je sličan i Mostaru gdje je došlo do fuzioniranja nakon intervencije visokog predstavnika iza 2000.g. koji je bio najprije u Uskoplje, pa onda Gornji Vakuf, sigurno da to nije dobro. Hrvatska se ne može izravno uplitati, ali treba signalizirati međunarodnoj zajednici. Upravo to je ono što Hrvatska i što ja na Vijećima za vanjske poslove u EU uvijek ističem, važnost promjene izborne zakona, zakona i izbornih reformi koji će prije svega jamčiti ravnopravnost i konstitutivnost, znači ona izvorna načela, slova Deytonskog sporazuma, duha kroz člana predsjedništva, tako da ja vjerujem da i izbori u Mostaru će biti održani sukladno tim pravilima [[Upadica: Hvala vam]] a onda kasnije ćemo vidjeti [[Upadica: Hvala vam]] što će biti. Sada je na redu poštovana kolegica Vidović Krišto, izvolite. Hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Sabolić bio je bliski suradnik Ive Sanadera i njegove desne ruke Biance Matković. Hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić je po službenom životopisu bio udbaški nasilnik krajem '80.-tih godina. Postavlja se pitanje koji je kriterij za postati hrvatskim diplomatom? I iz priloženoga vidimo kako su to korupcija i pripadnost UDBA-i. A kao što znamo u Hrvatskoj ima vrijednih, jako obrazovanih ljudi s međunarodnim referencama i poznavanjem stranih jezika. g. Ministre, ukoliko ne pripadaju korupcijskoj hobotnici i nemaju u životopisu udbašku karijeru ili obiteljski udbaški pedigre mogu li se oni uopće javiti za posao u Ministarstvu vanjskih poslova? Hrvatski veleposlanici su profesionalci koji zastupaju Hrvatsku, provode državnu politiku, oni su najveći politički predstavnici u toj zemlji. Što se tiče, vi ste nabrojali imena, g. Sabolić koji je, diplomat koji je stasao u Ministarstvo vanjskih poslova, koji ima svoju glavu, koji je odgovaran za vlastite postupke, koji je ugledni smireni patriot, domoljub i odlično radi svoj posao. O drugima naravno govore drugi, a svatko je odgovaran za vlastite postupke, tako da što se tiče predstavljanja diplomata sigurno da je to najizraženije i najvidljivije jer biti hrvatski diplomat i općenito biti diplomat to je 24 sata predanog rada za domovinu, za državu, u … [[Govornik se ne razumije]] nacionalnog interesa. Mi nismo ravnodušni ako to netko tako krši i te osobe ćemo mi sankcionirati na određeni način temeljem naših Zakona o vanjski poslova. Imamo dakle zahtjev za stanku, samo sekundu jer prije toga se javio kolega Grmoja za povredu Poslovnika, izvolite. Moram reagirati na ove tvrdnje. Poštovani ministre, povrijedili ste čl. 238., pričate o ugledu hrvatske diplomacije, a pred vašim očima se događaju muljaže i progonite čovjeka koji je razotkrio te muljaže u našim veleposlanstvima. Danas mu je bilo suđenje na upravnom sudu i hvala Bogu poništena je presuda višeg službeničkog suda. Progonite čovjeka kao zvjer, čovjeka kojeg je, koji je prijavio korupciju, toliko [[Upadica: Hvala kolega Grmoja]] o hrvatskoj diplomaciji. Ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila ponovo replika ili iznošenje nekog stava tako da vam dajem opomenu. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku u trajanju od 10 minuta iz jednostavnog razloga što o ovoj točci hrvatska javnost nije niti pravodobno niti adekvatno bila informirana, tako da mnoge zainteresirane strane nisu mogle sudjelovati u pripremi iste. Npr. udruga „Nazaret“ prognanih Hrvata iz BiH iz banjalučkog kraja upozorava da ni nakon 25.g. od potpisivanja Daytona, aneksa 7, Hrvatima nije omogućen povratak u Republiku Srpsku, nemaju ni pravnu ni političku sigurnost, nemaju adekvatnog hrvatskog predstavnika. Nemar HDZ-a BiH vidljiv je i iz ovog primjera. Srpski vojnici su u ljeto '92. u jednom danu ubili 67 hrvatskih civila u Briševu, u jednom danu. Vodeći HDZ-ovac u BiH Dragan Čović za kojeg se u BiH javnosti veže ne samo korupcionaška politika nego i povezanost sa strukturama bivše države, nije se udostojio ni doći na obilježavanje ovog stravičnog zločina. Dok se vodeća hrvatska politika ne očisti korupcije i komunističkog nasljeđa nema ni nacionalne politike ni vladavine prava ni u Hrvatskoj ni u BiH. Sada ću posegnuti za čl. 293.b., pa nećemo ići na stanku nego ćemo odmah ostaviti dalje s obzirom da je bila nedavno stanka koju je tražio kolega Zekanović, pa idemo dalje s replikama, poštovana kolegica Marijana Petir, izvolite. Hvala vam lijepo g. predsjedniče. g. Ministre, govorili ste o snažnim ulaganjima i pomoći koju Hrvatska pruža Hrvatima u BiH i to je naša i ustavna i ljudska obaveza i bez toga bi njihov položaj bio znatno teži. Prava Hrvata se krše u BiH i na to smo upozoravali kao hrvatski europarlamentarci gdje smo dobili podršku drugih država članica te kroz niz rezolucija osim na njihov težak položaj upozorili na to da je nužno uspostaviti konstitutivnost i jednakopravnost tri konstitutivna naroda. BiH mora postati funkcionalna država jer trenutačni institucionalni3 pravni okvir kao što ste i sami spomenuli nije zadovoljavajući i nije održiv.

Upravo tako, dakle naše diplomatske aktivnosti upravo ukazuju na tu aberaciju Daytonskog sporazuma, prije svega tzv. amandmanima ili puzajućim reformama izmjenama počev od Beria koji je bio šef OSS misije u BiH 2001., a onda nakon tog i temeljem Bonskih ovlasti koje su koristili visoki predstavnici.

I mogu vam reći da Daytonski sporazum koji svakako nije idealan on nije zaustavio rat, ali nužno ga je nadograditi kako bi osigurali ravnopravnost i konstitutivnost triju naroda i ostalih. Poštovani ministre Radman. Pa ako neka vlada stvarno radi na pitanju položaja Hrvata u BiH to je ova Vlada i ja na tome čestitam. Radite isto tako na europskom putu, stavljeno je za vrijeme hrvatskog predsjedanja pitanje proširenja u fokus, a isto tako i značajna sredstva su u pitanju. Prekogranična suradnja Hrvatska-BiH-Crna Gora 67milijuna eura od toga je 36 milijuna ugovoreno u zadnjem pozivu, bit će još i više sredstava u budućem razdoblju.

Naravno da je osnovni isto tako zadatak i Daytonski sporazum predviđa povratak Hrvata odnosno svih onih koji su prognani na svoja ognjišta. I upravo bih istaknuo ulogu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je u prošloj godini isporučio građevinski materijal za obnovi i izgradnju 43 obiteljske kuće i obavio pripremne radnje za isporuku građevinskog materijala za obnovu i izgradnju 50 obiteljskih kuća u ovoj godini. Također taj središnji državni ured zbrinjava u sklopu programa pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH subvencija 35 projekata u iznosu od 3 cijela milijuna kuna, prema tome radi se na tome. Kolega Šimičević, izvolite. Uvaženi ministre. Vi ste rekli da Hrvati imaju svojevrsnih problema u BiH i u kulturi i obrazovanju i institucionalnih problema, a posebno kada su u pitanju izborni zakon. A mene interesira što Vlada radi da bi Hrvati mogli birati svog predstavnika kao što to mogu Srbi odnosno Bošnjaci jer ako znamo koliki su Hrvati dali obol u ratu za BiH i sada su oni došli u poziciju da imaju predstavnika koga oni nisu birali, niti onoga ko ih on predstavlja, a zapravo on je tamo. Zašto konačno to ne riješimo i da Hrvati imaju Hrvata koji će doista predstavljati naš narod u BiH? Uvaženi gospodine zastupniče. Naravno Hrvatska se ne može miješati izravno u drugu zemlju, ali u svakom slučaju mi slušamo što se događa i mi ne možemo ostati po strani kada je u interesu dakle vitalni interes hrvatskog naroda u BiH ugrožen. Prema tome, mi koristimo mehanizma svih onih vijeća ili EU odnosno NATO vijećima kako bismo upravo ukazali na tu jednu asimetričnost i tu jednu anomaliju koja trenutno vlada, ističemo u smislu da pozdravljamo dva sporazuma koja su potpisana 17. lipnja između hrvatskog i bošnjačkog lidera, prije svega lokalni izbori, izbori u Mostaru i drugo izmjena izbornog zakona.

Uvijek me žalosti kada se ljudi svode na statističke podatke, posebice naša subraća, naši sunarodnjaci u BiH.

I druga stvar je, RH ne da treba, ne da mora nego ima zakonsku obvezu brinuti o tome jer je supotpisnica Daytonskog sporazuma. Dva pitanja, možete na prvo odgovoriti sa da i ne, drugo brojkom. Dakle, prvo pitanje, jeste li vi zadovoljni s onim što Hrvatska čini kada je u pitanju hrvatski narod u BiH? i drugo čitanje, 25 godina nakon Daytona svaki proces ima nekakav svoj plan, kada očekujete da će se status Hrvata u BiH popraviti, 4 godine, 5 godina, 10 godina tako da pošaljemo konkretnu poruku tom narodu? Na prvo pitanje, s obzirom da sam ja isto rođen u BiH, da sam i stariji, što znači da sam od početka nakon povratka iz Švedske '91.g. bio aktivni sudionik Domovinskog rata, a i Konferencija isto tako u Ženevi na kojima je sudjelovao predsjednik dr. Franjo Tuđman i predstavnici hrvatskog naroda i ostali '93.g. sam apsolutno zainteresiran i pratim znači od samog početka zapravo sve naše aktivnosti. Vrlo sam zadovoljan našim aktivnostima. Ja vam mogu reći da, a to ću, to će bit u izvješću iduće godine kolko sam bio ovaj puta u BiH, kolko se aktivno zalažemo, poglavito u fondovima u prekograničnoj suradnji kako bismo osnažili zapravo tu jednu gospodarsku komponentu, dimenziju da ostanu Hrvati u BiH. A ovo drugo pitanje, apsolutno se dakle zalažemo na međunarodnim forumima, naš glas se čuje i mislim da to vrijeme, ja vam ne mogu reći danas sutra, ali bit će. Kolega Ačkar, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Apostrofirao bi jednu temu iako su kolega Šime i kolega Škoro na tragu toga već bili, a to je upravo promjena izbornoga sustava i Ustava BiH. Svi znamo da je Vlada RH uz Tuđmanovu vladu napravila vjerojatno najviše do sada za Hrvate u Bosni i da je na međunarodnoj razini također prepoznat problem izbornoga sustava.

Kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani g. ministre, postavljena su vam dva pitanja od naših zastupnika i oba su bila usmjerena zbog čega u vašem ministarstvu progonite čovjeka koji vam je ukazao na korupciju? S druge strane naš veleposlanik trenutni u Belgiji koji je prije toga imao mandat u SAD-u je kroz državnu reviziju mu je dokazao da je oštetio hrvatski proračun za nekoliko milijona kuna. Kako to da imate tako dva različita kriterija za nekoga ko vam ukazuje na korupciju i nekoga ko provodi korupciju? I drugo pitanje, molim vas recite mi jednog čovjeka koji je bio pripadnik AT Lučko, znači elitne naše postrojbe kojeg ste vi postavili u osiguranje naših veleposlanstava širom svijeta u bilo koje veleposlanstvo? Iako ovog pitanja nema u deklaraciji, al ja ću vam reći na prvo pitanje. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nema korupcije, nema korupcije. Ja vas gledam u oči i kažem vam nema korupcije. Sve ovo što ste mi rekli to je ispolitizirano. Drugo pitanje … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ja se s time ne bih složio. Ja ovdje nit je, nit je običaj da se licitira s imenima, ali ja vam mogu reći barem 10-tak, najmanje 10-tak ljudi koje smo postavili, koje sam ja osobno unaprijedio, a mi možemo kasnije, evo ja vama mogu reći i otvoreno i ako vi želite doista imati i uvid ovaj mogu vam reći da ih je jako, jako puno od prvoga dana.

Povreda Poslovnika kolega Vrkljan. Ja vas molim u pisanom obliku da nas izvijestite o jednom, samo jednom pripadniku AT Lučko koji je u osiguranju naših veleposlanstava, pazite samo jednoga. Ako sad ne znate izgovoriti jedno ime, pošaljite u pisanom obliku. Kolega Vrkljan, jako dobro znadete da ovo nije bila povreda Poslovnika i da morate dobiti opomenu. Al molim vas, vidim da sad je to ponovo postalo učestalo, jedno vrijeme smo to ipak smanjili da se stalno kontinuirano koristi povreda Poslovnika za repliciranje. To je svjesno kršenje Poslovnika, dobivate opomenu, ali nije, nije fer jednostavno.… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Molim vas da ne dobacujete iz klupa, rasprava je civilizirana, korektna i to su pravila igre, ne možemo izmišljati nova pravila. Idemo dalje, kolegice Benčić, izvolite. Ja bi vas molila da nam date podatak s obzirom na to da ste ministar vanjskih poslova i na ulogu Ministarstva vanjskih poslova u postupcima izručenja da nam kažete koliko trenutno u BiH ima bjegunaca od hrvatskog pravosuđa za koje je traženo izručenje i koliko, za koliko od njih je izručenje izvršeno, a za koliko odbijeno, dakle naravno govorimo o zlouporabi instituta dvostrukog državljanstva i što konkretno Ministarstvo vanjskih poslova radi po pitanju unaprjeđenja Ugovora o izručenju sa BiH kako bi se te situacije, koje imamo trenutno evo sa g. Mamićem, u budućnosti izbjegle?

Znači postoji, postoji znači o tome informacije koje vi isto tako možete dobiti i u Ministarstvu pravosuđa koje je i nadležno na koncu za provedbu tih izručenja, ali evo događaju se uvijek i nakon 25.g. nema ovaj zastarijevanja ratnih zločina, tako da evo imamo i situaciju da je i u BiH pokrenuto prema tužiteljstvu za, postupak za određenu osobu koja je u izvršnoj vlasti za počinjenje zločina na području Bugojna. Zahvaljujem. Sada bismo trebali čuti kolegu Kujundžića, ne znam da li je na vezi. Čujemo li se kolega Kujundžić? Ne, molim vas probajte spojiti kolegu Kujundžića, pa ćemo nastaviti, znači idemo s replikama kolega koji su bili izvan sabornice kada se ovaj, kada su se prijavili za repliku, pa ćemo pokušati onda kolegu Kujundžića nakon toga. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, ja sam ovdje osupnut izjavama ministra Grlića Radmana, al ne želim privatizirati ovu temu, bavit ćemo se još temom korupcije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, prevažni su Hrvati u BiH da sada o tome raspravljamo. Ja bih vas zato ministre zamolio da odgovorite zašto niste na konkretna pitanja mog kolege Raspudića o točkama 5. i 6. deklaracije odgovorili, što je po tim pitanjima napravljeno? Znači ja vas molim da na to odgovorite. I moje pitanje također jako konkretno, nemojte mi pričati o brizi za Hrvate u BiH, vidimo gdje ih je ta vaša briga dovela. Smatrate li da je federalizacija koja kao jedno od mogućih rješenja nudi i treći entitet, rješenje za položaj Hrvata u BiH? Krenut ću od vašeg zadnjeg pitanja. To su modeli koji se moraju dogovoriti, znači unutar BiH, a Hrvatska kao potpisnica će sudjelovati u svakom konstruktivnom modelu. Al ono što je sigurno, ako druge zemlje to čine, dakle na jedan način, postoje određene zemlje koje nude određeni građanski koncept koji je umjetan, koji zapravo ne uvažava multietičnost BiH, sigurno da Hrvatska će zastupati upravo onaj originalnost Daytonskog mirovinsko, Pariškog, mirovnog sporazuma koji je konstatirao znači 3 naroda jer su i oni potpisnici tog Daytonskog Pariškog sporazuma kojima se definira, znači u duhu zakona je tročlano predsjedništvo i slovo zakona znači Izborni zakon koji jamči participaciju sva 3 naroda na svim razinama izvršne vlasti. Kolega Raspudić se javlja za stanku, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika MOST-a od 10 minuta kako bismo se dogovorili o tome kako dalje voditi ovu raspravu i naš govor u ime kluba i pojedinačne govore budući da ne dobivamo odgovore na konkretna pitanja o deklaraciji. Dakle, postavio sam vrlo jasno pitanje, deklaracija donesena u HS obvezuje hrvatsku vladu i vaše ministarstvo i druge institucije da radite, točka 5. na istragama ubojstava Hrvata u BiH nerazriješenih od visokih dužnosnika, misli se na Jozu Leutara do povratnika i točku 6. gdje vrlo konkretno sam postavio pitanje, je li predstavnik vlade ili Ministarstvo vanjskih poslova uputilo neko pismo ili organiziralo neki sastanak relevantnih EU i međunarodnih institucija na temu „ Nejednakosti i preglasavanja Hrvata u BiH“ Nisam dobio nikakav odgovor, pa vi ste tu da odgovorite. Ako ništa nije učinjeno, a u deklaraciji nema ničega o tome, onda recite nije ništa učinjeno. Deklaracija izgleda kao izvješće ureda za Hrvate izvan Hrvatske ili izvješće o humanitarnoj pomoći Vlade RH i BiH uz neke bizarnosti. Kako objasnit da u izvješću o provedbi deklaraciji koja se tiče najvažnijeg vanjsko političkog prioriteta RH završi informacija da je carinska uprava u sastavu Ministarstva financija slala u 2019.g. nekolicinu službenika kao kratkoročne stručnjake za rad na pojedinim projektima koji se provode u BiH u misijama Europskog instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija, taiex. To se bavi tarifni brojevi robe ili uvođenje novih obrazaca fito sanitarne kontrole. Kakve to veze ima s činjenicom da se ustavno pravna pozicija Hrvata u BiH iz godine u godinu pogoršava? Onda je trebalo nazvati ovu deklaraciju Deklaracija o položaju bosanskohercegovačkih organa uprave. Dakle, imamo tu popis humanitarne pomoći, potpuno nevažne stvari koje nemaju veze s deklaracijom, a nemamo što se radilo u 2019. po ključnim pitanjima. Molim da se odobri stanka da se konzultiramo

Veza s kolegom Kujundžićem je nažalost slaba internetska, vidio sam ga na ekranu, ali ponovo se izgubila, pa ćemo nastaviti dalje, kolega Troskot izvolite. Dobar dan. Što ste konkretno napravili za Hrvate iz Bosanske Posavine i sjeverozapadne Bosne po pitanju Daytona, aneks 7, i što ste napravili za ta prognanička srca kojima se dan danas koči povratak u ta područja, pogotovo o nezakonitom otimanju imovine naših Hrvata s tih prostora. Što je sa dostojanstvom žrtava na tom prostoru iz razloga što nismo vidjeli da su predstavnici Vlade RH ikada otišli primjerice u Briševo blizu Prijedora već spomenuto odati počast nedužno ubijenim žrtvama? Da nije nadbiskupa Komarice kao čovjeka velikog srca hrvatski narod s tog područja davno bi postao ljetopis ili memoar i to je isključivo g. Komarica, a ne politički aktivizam Vlade RH. Hvala lijepa uvaženi gospodo zastupnici. Što se tiče istrage ubojstava, to sam rekao da postoje institucije koje na tome rade, postoji sastanak koji je bio između Vlade RH i Vijeća ministara, a to su teme koje nas povezuju jel, to želimo istražiti, tako da očekujemo isto tako iduće godine da se dogodi ta ponovna jedna, mi smo domaćini, al zbog pandemije nismo mogli ovaj ove godine organizirati tu planiranu konferenciju. Jesmo li pisali, vrijeme istječe, jesmo, da i pišemo stalno. Što se tiče Posavine Bosanske, stalno smo u Posavini, u Bosanskoj Posavini, u Orašju, u Odžaku bili smo doista obilato, a ja sam vam ovdje pročitao upravo ovaj Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje koji se vrlo aktivno angažirao na obnovi kuća i gdje vidimo vidljiv pomak odnosno gdje se naši ljudi Hrvati vraćaju. Što se tiče biskupa preuzvišenog Komarice, tko itko ako ne ova Vlada s njima je jako dobro surađivala, to vam je gospodin Pavić sada rekao. Vidim da je sada kolega Kujundžić s nama. Čujete li nas? Možete onda izvolite replicirati. Poštovani ministre.

Hrvata Bosni je bilo oko 755.000, 2013. ih je negdje na 420.000, vidjet ćemo koliko će sljedeći popis donijeti.

Kolega Kujundžić isteklo vam je vrijeme već evo pet sekundi, hvala vam lijepa. Mogu vam reći da nisam baš najbolje razumio ovo pitanje, ali čini mi se da živim kao u paralelnom svijetu što ja ne bih rekao. Ja živim kao običan čovjek i imam jednu funkciju koja me obvezuje upravo dodatno na još veću empatiju i veće zalaganje jer mi ništa u životu ne treba nego upravo čast i dostojanstvo braniti hrvatske interese i osobito s obzirom na činjenicu da sam rođen u BiH pa imam onda poseban osjećaj i dužnost i obavezu, a svi moji i roditelji i supruga itd. iz BiH pa si mogu dopustiti ekskluzivitet da imam možda vjerojatno u odnosu ne znam, vi ste vjerojatno po prezimenu Imoćanin ali da imam poseban odnos prema BiH. Naravno da broj Hrvata koji je bio '91. godine 771.000 nije danas to takav i kao da nas to isto tako ta činjenica ne boli, ali idemo vidjeti da se Hrvati vrate na svoje domove i to činimo upravo kako bismo osigurali dolje što kvalitetniji život. Izvolite. Poštovani. Svjedoci da je od 2004. godine trajala drama šestorice Hrvata iz BiH pred Haaškim sudom od kojih je okončana evo treća je godišnjica prestrašne smrti pred hrvatskom i svjetskom javnošću našeg generala Slobodana Praljka. Hrvatska Vlada se obvezla 2017. g. odmah po toj strašnoj tragediji i zlu koje se dogodilo pred haškim tribunalom gdje su Hrvati optuženi za udruženi zločinački pothvat da će poduzeti sve mjere koje je propustila poduzeti od 2004. do osuđujuće drugostupanjske da se ta presuda stavi izvan snage. Pa vas sada pitam, mi smo svjedoci da se unatoč javnog istupa g. ministra Bošnjakovića i premijera Plenkovića, što se u međuvremenu dogodilo, što se poduzelo to bi želio znati? Ja sam razumio valjda kako komentiramo tu sudsku presudu ili? Šta se poduzelo od najavljenih revizija, žalbi nakon 2017.g. Pa to sigurno da čine odvjetnici, pravnici ali revizija zahtijeva sigurno i dugoročno postupanje. Hvala lijepa. Time bismo završili replike. Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Izvolite.

Predstavnica podnositelja izvješća uvodno je istaknula važnost jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i njihovu legitimnu i razmjernu zastupljenost te potporu BiH na njezinom europskom i atlantskom putu. Također je naglasila i pohvalila ulogu predsjednika Vlade RH i nadležnih nacionalnih tijela RH navedenih u izvješću koji kroz svoj rad i provedbu mnogih projekata kontinuirano naglašavaju važnost hrvatskoga naroda u BiH i osiguravaju ostvarivanje ciljeva same deklaracije. Posebno je istaknula rad Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH koji provodi programe, financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i ostalih programa kao i projekata od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH. Također predstavnica ministarstva je naglasila važnost otvaranja Ureda HGK u Veleposlanstvu RH u BiH i Ureda u Mostaru koji će pomoći gospodarstvenim subjektima u jačanju lokalnog gospodarstva i otvaranju novih poslovnih prilika i radnih mjesta u obje države. Zaključno, predstavnica ministarstva je izvijestila o novim aktivnostima koje će biti obuhvaćeni u izvješću za 2020. godinu. Predstavnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH informirao o programima potpore koji provodi ured u svrhu podizanje kvalitete život svih Hrvata kao i područja u BiH. naglasio je kako su prednost u dobivanju financijske potpore imali programi i projekti koji se provode u partnerstvu s lokalnom zajednicom u BiH pri tome su vodili računa da potpora bude zemljopisno raspoređena po cijelom teritoriju BiH gdje žive Hrvati. U raspravi članovi odbora su izrazili nadu da će izvješće za 2020.g. doći na vrijeme i izrazili su nezadovoljstvo da je izvješće za 2019.g. došlo sa zakašnjenjem. Nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan RH odlučio je većinom glasova predložiti HS sljedeći zaključak, prihvaća se Izvješće o provedbi deklaracije HS-a o položaju hrvatskoga naroda u BiH za 2019.g. Hvala lijepa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Prvo bih upozorio na jednu poslovničku nelogičnost, dakle nek se Poslovnikom uredi koliko izvjestitelj ispred odbora ima pravo govoriti jer neograničeno vrijeme je neograničeno. Sjećam se da je prije nekoliko dana ovdje za ovom govornicom kolegica Krišto bila požurivana od predsjedavajućeg nekoliko puta, a ovdje s druge strane kada govori gospođa Bušić onda niko je ne upozorava da treba samo zapravo kratko reći da je prihvaćeno ili nije prihvaćeno, pa ona koristi ono što nije smjela koristiti kolegica Krišto. Prije nego što krenem govoriti o temi, ja bi evo samo kratko pozvao večeras sve one koji vole rukomet, vole hrvatsku reprezentaciju nek je prate na programu Radiotelevizije Srbije, na RTS-u, znači RTS prenosi utakmicu Hrvatska-Srbija, tako da evo Srbi to prenose, HRT to ne prenosi, ali evo Bogu hvala da Srbi to prenose pa evo ja pozivam sve gledatelje, sve one koji prate hrvatsku reprezentaciju neka je danas večeras pogledaju na RTS-u.

Pa je onda Andrej Plenković na sastanku sa ne znam kim opet istaknuo važnost opstanka Hrvata u BiH, onda je hrvatska Vlada dala šest onih jogi madraca ili Hespo ne bitno za Bolnicu u Mostaru, super, pa je onda 30 kadeta iz BiH naših Hrvata došlo na Vojno učilište u Hrvatsku, izvrsno. Je li to čime se Hrvatska država bavi isključivo? Mi ovdje govorimo o prvorazrednom političkom problemu, govorimo o nepoštivanju Daytonskog sporazuma, međunarodnog sporazuma kojeg je potpisala među ostalima i Hrvatska država. Pokojni predsjednik Tuđman je potpisao Daytonski sporazum, Hrvatska je potpisnica Daytonskog sporazuma, a mi šutke gledamo kako se taj sporazum ne poštiva. Pa može li Hrvatska država, hrvatska vlast napraviti jedan konkretan odlučan potez i reći ok mi kao potpisnici tražimo njegovu provedbu ili izlazimo iz njega, npr. Pa npr. pokušati kod Amerikanaca koji su također, Dayton znate inače gdje je Dayton jel, od Amerikanaca tražiti neka i oni budu upoznati s nepoštivanjem Daytonskog sporazuma, ali bojim se ništa od toga. Srbi u BiH imaju Srbiju, imaju Rusiju, Bošnjaci Muslimani imaju Tursku, a Hrvati u BiH imaju koga? Hrvatsku koja će jedanput godišnje govoriti o izvješću o deklaraciji i tu staje briga za Hrvate u BiH. Dakle, s ovim izvješćem staje briga jer Hrvata je svaki dan sve manje i manje, Hrvatima predstavnike biraju Bošnjaci Muslimani, Hrvati su citirat ću vas „u kulturnoj identitetskoj i ekonomskoj krizi. Nad Hrvatima se vrši institucionalno nasilje, Hrvatima je ugrožen opstanak“, to su vaše riječi, a naše aktivnosti će se svesti na izvješće jedno jedino izvješće u godini dana. Mnogima u Hrvatskoj nažalost se kosa diže na glavi kada se spomene BiH, mnogim Hrvatima, ne Hrvatskim suverenistima. Pa to je druga država, pustimo je na miru. A ja ću tima kojima se diže kosa, evo poručiti nek se prisjete 7. svibnja 1991.g. kada je u jednom malom mjestu hercegovačkom Polog goloruk hrvatski narod zaustavio tenkovi koji su krenuli gdje? Prema Hrvatskoj, konkretno prema Splitu. A u tom Splitu dan prije su se dogodile one velike demonstracije zbog okupacije odnosno obručja oko sela Kijevo. Gdje bi ti tenkovi završili danas možemo nagađati da nije bilo hercegovačkih franjevaca i golorukog hrvatskog naroda?

Gdje? Pa na Kupresu, na Livanjskom polju zapravo. Danas u Hrvatskoj živi stotine i stotine tisuća Hrvata koji su se rodili u BiH, koji grade ovu državu, koji pune državni proračun i ajme se Hrvatskoj u onom trenutku kada BiH prestane biti rezervoar, demografski rezervoar za našu domovinu, a to će se uskoro dogoditi. Koliki je broj Hrvata danas u BiH mi ne znamo. Ja ću samo spomenuti da je '91.g. se baratalo sa 848.000, neki su govorili 760.000 Hrvata, a danas je ta brojka prenapuhana pola milijuna, vjerojatna, realna je negdje oko 300, 300 i nešto tisuća. Jer ono što nije poznato hrvatskoj javnosti ulaskom Hrvatske u EU i Hrvati u BiH su također ušli u EU i svaki Hrvat iz BiH, kao što i Hrvat iz Šibenika ili Zagreba može otići u Njemačku, može i onaj iz Širokog Brijega, Mostara, Sarajeva ili Banja Luke.

I mi smo amenovali genocid koji se dogodio tamo, nagrađeni su agresori, Republika Srpska je nagrađena za ono što je napravila. A Hrvati su izgubili svoje prostore, izgubili su Bosansku Posavinu, pa čak i u onom, u onoj zamjeni teritorija za Grahovo, Glamoč i Drvar i tu smo izgubili. Danas su ti prostori također demografski izgubljeni za hrvatski narod. A s druge strane imamo jednog gospodina koji se preziva Izetbegović koji ne nakoš sramežljivo nego glasno prijeti Hrvatima u BiH. Pa citirat ću ga: „Hrvati imaju previše prava i ako ovako nastave za dvije će se godine probosanske snage organizirati, neće imati ni ovo danas što imaju, razbit ćemo okove pariteta. Ne mogu Hrvati imati isto kao i mi kojih ima 4 puta više. Ako bude potreba imamo prijatelje iz Europe i islamskih zemalja. Ne daj Bože potrebe, pobijedit ćemo i vojno ako treba“ itd. I na ovakve izjave ne čujemo reakciju niti ministra Gordana Grlića Radmana, ne čujemo niti izjave Andreja Plenkovića, pa čak smo evo i pristali na to da nas Komšić zastupa, da Hrvate zastupa Komšić. A jedino što je bitno ovoj vlasti, jedino što je bitno ovoj vlasti je da g. Čović i HDZ ima opet 3 zastupnika u HS i to je izgleda jedini interes, makar u BiH bilo svega nekoliko stotina Hrvata, bitno je da ima HDZ 3 zastupnika iz BiH, dok nestanak, katastrofalni položaj Hrvata u BiH nije bitan. Hrvatski suverenisti će upozoravati na ovaj golemi problem svakodnevno i bez obzira što hrvatska vlada, što trenutna vladajuća garnitura ne vodi računa o Hrvatima u BiH, evo Hrvati u BiH će imati svog zagovornika u Hrvatskim suverenistima. Slijedeći klub zastupnika je onaj Domovinskog pokreta u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Miroslav Škoro.

Dobro da ste liječnik, vidite šta se događa ovdje za govornicom, ljudi se i potepu. Ovo je jedna od onih tema, poštovane kolegice i kolege, koju bi vjerojatno vladajuća većina, posebice HDZ, rado preskočili, rado prespavali i moram reći na samom početku uvaženom g. ministru, čovjeku kojega poznajem jako dugo godina da argumenti tipa „ja sam bio tamo“, „ja sam od tamo“ ne znači u ovoj situaciji apsolutno ništa. Naime, izvješće o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH se čini pomalo kao školska zadaća na temu „nabrojite što su hrvatski predsjednik vlade i ministarstvo u prethodnoj godini učinili za Hrvate BiH“ i kad se pročita može se zaključiti da je učinila ta vlada i ministarstvo onoliko koliko je mislila da treba i s time je zadovoljna. Danas će na tu temu klubovi zastupnika po 10 minuta, pa pojedinačno po 5 minuta, pa malo replika, malo svađe i onda 76 rukica u zraku, usvaja se izvješće i obavili smo to za ovu godinu, pojeo vuk magare rekli bi u BiH, o kojoj danas razgovaramo i Hrvatima iz BiH. Dame i gospodo, u ovom trenutku nije toliko važno i aktualno je li i koliko je Hrvatska učinila za Hrvate u BiH i što kaže statistika. Puno je važnije kada je u pitanju Deklaracija o položaju Hrvata BiH prvo definirati kakav je uistinu položaj njihov u toj zemlji. Svojevremeno nakon impotentnosti Europe i svih drugih političkih čimbenika da prepoznaju i definiraju da probaju zaustaviti i riješiti odnose na prostoru BiH uključuju se SAD i njenim se autoritetom donosi prvo '94. Washingtonski sporazum, a 21. studenog '95., dakle prije 25.g., zaključen je Daytonski sporazum kojim je zaustavljen rat u BiH i uspostavljen, s tim se svi slažu jer niko nije zadovoljan, jedan nepravedan mir. Zašto kažemo da je taj mir nepravedan? Zato što Daytonskim sporazumom i aneksom 4. tog sporazuma koji se primjenjuje kao Ustav BiH, prostor BiH je podijeljen i to na jedan dio koji ne nazivaju ni Hercegovinom ni Bosnom već ga definiraju oblikom vladavine i nazivaju Republika Srpska i na drugi dio koji je definiran oblikom državnog uređenja i nazvan je Federacijom BiH bez ijednog elementa federalizma. Dakle Daytonski sporazumom tri suverena naroda u BiH podijeljena su u dva entiteta. Visoki predstavnik svojevremeno g. Petrić je izjavio da je Daytonskim sporazumom u BiH citiram „navučena luđačka košulja“ Nakon što je to zaključio isto taj međunarodni visoki predstavnik postavljen da upravlja prostorom nekadašnjeg tamnog Vilajeta kojeg je jako teško spoznati i razumjeti i rješavati u njemu odnose.

Istina izborni zakon je strašno veliki problem, ali nije glavni. Glavni problem je ustavno pravni ustroj BiH koja je ustrojena tako da nema sličnog primjera u svijetu. Svakodnevno se u političkoj praksi vidi da je to potpuno istrošen ustroj koji više sliči, rekao bi Veselko Tendžera na Frankenštajnovsku političku krpljevinu nego na ustavno pravno uređenu demokratsku zemlju tri suverena naroda. Položaj Hrvata u BiH je vrlo loš, čak gori nego što je bio u vrijeme Jugoslavije. Zadaće Hrvatske države ne samo na temelju ustavne ovlasti da skrbe o Hrvatima izvan Hrvatske već sa kao supotpisinica Daytonskog sporazuma onoga časa kada se sadržaj ili duh sporazuma u jednakopravnosti naroda narušava da intervenira. Hrvatska mora tražiti ustavno pravni preustroj koji će uvesti institucionalne mogućnosti da se neotuđivim suverenim nacionalnim pravima ne može odlučivati bez izražene političke volje Hrvata. Zabluda je očekivati i misliti da će se predstavnici tri naroda u BiH dogovoriti i postići nekakav konsenzus. Predstavnici muslimanskog naroda žele unitarnu, građansku jedinstvenu BiH s njihovim majoritetom i to je činjenica. Srbi žele izaći iz BiH, a Hrvati su jedini koji žele ustavno pravnim promjenama omogućiti da se izgradi i ustavno pravno preustroji BiH na način da prije svega bude moguća i cjelovita demokratska zemlja u kojoj će sva tri naroda biti jednakopravna. Naša diplomacija treba svjetske čimbenike uvjeriti jer oni su ti koji će o tome odlučivati da je u interesu međunarodne zajednice da se u BiH preurede odnosi, da se ona preustroji i da postane doista jedna stabilna demokratska europska zemlja. O aktivnostima u tom smislu u ovom izvješću nažalost nema ni slova. Hrvatska vlast mora konačno preuzeti svoju ulogu i jasno i glasno definirati položaj Hrvata u BiH. Valja reći da je on ponavljam, loš i da treba biti popravljen, a ne na svakom koraku nemušto pričati kako će premijer i Vlada ovo ili ono ili kako će čini sve da BiH uđe u EU, euro integracije, možda čak da uvede euro itd. Hrvatska prije svega mora učiniti sve da pomognemo između ostalog da se BiH opet ponavljam ustavno pravno preustroji da postane zemlja tri suverena i jednakopravna naroda, da postoje u njoj instrumenti kako će svatko tu svoju jednakopravnost moći učinkovito štititi i da se ona nikada neće moći zlorabiti. Kada se to dogodi onda se valja još više zalagati jer nam je to naravno u interesu da BiH postane članica europskih integracija jer bi to onda bila uređena zemlja koja je dame i gospodo domovina Hrvata u BiH. Ovo sada kako se u izvješću prikazuje to je ustvari jedno prenemaganje, to je pomaganje, to je alibi za ono što Hrvatska već bojim se dugo, dugo vremena propušta učiniti, dakle prepoznati kako stvari stoje, izgovoriti to i prepoznati da bi trebalo redefinirati i što treba učiniti kod koga to učiniti i na koji način to učiniti. Kada se čita ovo izvješće ispada kao da su Hrvati s kojima sam se puno puta susretao u svom profesionalnom radu u BiH nekakav teret nama Hrvatima u Hrvatskoj i Hrvatska bi trebala se potruditi da se našim Hrvatima osiguraju takvi uvjeti da im ne trebamo ni kupovati, ni slati knjige, da im ne trebamo stipendirati učenike, da ne treba iz Hrvatske slati novce da se popravi zvonik tamo doli jer ako se ovako nastavi može se čak stvoriti i animozitet i mišljenje kako u BiH žive neki naši sunarodnjaci koji ništa ne rade nego samo čekaju da im Hrvatska nešto pošalje, da im nešto da, da im otvori knjižnicu, da im popravi dom zdravlja i da im pokloni sanitetsko vozilo. Ovakva skrb za Hrvate u BiH je totalno promašena i ovako im se ne pomaže, ovakva pomoć je jalova i gotovo ponižavajuće za te marljive ljude, za te naše Hrvate BiH. oni su ponosni i vrijedni i očekuju da Hrvatska pripremi i provede ozbiljnu parlamentarnu raspravu o položaju njihovom u BiH pozivajući se na pravo i dužnost naše zemlje kao potpisnice Daytonskog sporazuma. I na kraju, ako neko ne razumije riječi, a ja sam uvjeren da ih puno ne razumije jer čeka trenutak kada rukicu dić u zrak, pogledajte samo fotografiju s potpisivanja, ona govori više od tisuću riječi. Ponekad zaboravimo da je Daytonski sporazum u ime Hrvata u BiH potpisao dr. Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik, dakle RH i utemeljitelj HDZ-a koja je trenutno sa svojim trgovačkim partnerima na vlasti. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman. Izvolite.

A ja najbolje znam kao ministar vanjskih poslova na forumima gdje su sve prepreke koje nailazimo na tom putu. Ja sam očekivao da će biti takvih ovaj i to me ne iznenađuje, al ono zapravo što me veseli, veseli me zapravo reakcije naših ljudi u BiH. Ja čitam i tisak koji se objavljuje, hrvatski tisak u BiH, ne znam je li i vi, evo imate današnji recimo „Večernji list“ BiH, kaže „ovaj dokument je jedan od pokazatelja proaktivnog odnosa trenutačne Vlade RH“ itd., pročitajte gospodo itd. Meni je najvažnija percepcija s terena, a percepcija je najbliže realnosti. Dakle, susreti ne samo s političarima nego s običnim ljudima od Orašja, od Odžaka, od Livna, Tomislavgrada, Uskoplja kojeg sam primio nedavno, isto tako predstavnike iz Uskoplja ili Bugojna. Imao sam isto tako jednog rođaka ovaj od 23, očevog rođaka koji je nestao u Bugojanskoj onoj skupini kada je bio Izetbegović i Bisera Turković, to sam im rekao, a sad se čini mi se i pokreće na tužiteljstvu određeni postupak. Naravno, on se radovao u svojim nastupima profesionalno da je što više Hrvata u Njemačkoj na koncertima itd., to me ne iznenađuje, na koncu to je dobro i to, ali odnos prema Hrvatima u BiH je, dakle prije svega je ozbiljna dimenzija onih koji vode državnu politiku, a prije svega ima jako velike prednosti ako je imanentna biću onoga tko ima i osjećaj za BiH kao netko tko je ili rođen ili podrijetlom itd. Da g. Zekanović, imate pravo, prof. Akrap je rekao da je svaki treći građanin RH podrijetlom iz BiH i to je naš i je biološki rezervat imate pravo. Ali molim vas nemojte bar minimalizirati te napore koje su sadržajne, koje su stipulirane u ovom jednom dokumentu za koji smo ovaj dali velike napore. Ovo je prvi takav dokument, ovo je dokument koji je išao na inicijativu HDZ-a, to je naš dokument koji nama daje mogućnost da bude poligon, to je mirni alat za ocjenu i procjenu i zajedno s vama koji ćete kazati konstruktivnoj raspravi što bi trebalo da, g. Škoro je rekao što ne valja, a nije ništa rekao što bi trebalo i kako bi trebalo, to je za mene politizacija ovaj, a ne konstruktivna rasprava. Ja sam uvijek ovdje, Ministarstvo vanjskih poslova kao … [[Govornik se ne razumije]] projekta bit će zahvalno svima vama ako u tome sudjelujete. Da g. Vrkljan, imamo gospodina koji je u generalnom Konzulatu u Melbourneu je, on je, sad smo, sad sam upravo provjerio kad ste vi mene ovaj pitali, al nije on jedini, tako da imamo ovaj evo to vam mogu sa radošću reći da ovaj u osiguranju kolega radi. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je, ostanite ovdje molim vas, prva je poštovanog zastupnika Nevenka Barbarića, izvolite. Uvaženi ministre, mi volimo reći ono što smo u ratu sačuvali većim dijelom potpisom Daytonskog sporazuma smo i zadržali. U periodu 2000.-2005. intervencijama u ustave visokih predstavnika izgubili jedan od stupova Daytonskog mirovnog sporazuma. To je legitimnost predstavljanja.

Nama Hrvatima od pok. predsjednika Tuđmana do danas ovaj pristup moguće nekome malo, nama je veliki pomak i veliki iskorak. Hvala vam lijepa. Ja sam isto tako i osobno svjedok i svima nama, pa i g. Zekanović je rekao da netko kaže je li, tako došli smo u neku ovaj situaciju da što se tolko zalažemo u toj nekoj svakodnevnoj ovaj, ljudi su komotni, pa ne razumiju dakle pitanje sveobuhvatno značaj položaja hrvatskog naroda u BiH jer i u vrijeme Domovinskog rata je li Hrvatska se zapravo upravo branila u, u BiH, ako se sjećate u listopadu mjesecu '91. prvo je srušeno selo Ravno, a onda su i drugi govorili u BiH, drugi narodi da to nije njihov rat. Situacija koja je bila i svi smo toga svjedoci ovaj barem mi malo stariji da je puno tih paradoksalnih situacija i teško je u životu uvijek tražiti znate u politici uvijek logična rješenja, a zato moramo djelovati zajedno. Poštovani ministre, osobno sam glasao za ovu deklaraciju i sudjelovao u njezinom donošenju i smatram da to nije loš dokument. Međutim, ja, ja sam vama prigovorio ovdje da se ne rješavaju ključni problemi, a ključni problemi su provođenje Daytonskog sporazuma npr., o tome nije bilo riječi u vašem izvješću ili gotovo uopće nije bilo riječi. Ja znam da, evo vi pošto i dolazite iz tog prostora da imate jednu veliku emociju i da ljudi vama s emocijama dolaze i da vam čak, da vas rado i vide. Međutim, ako pitate jednog malog čovjeka onako objektivno on nije zadovoljan, nema pljeska s balkona kao što je bilo u 3. mjesecu kad je bila covid kriza u Hrvatskoj, nema toga jer Hrvati nikad lošije nisu stajali u BiH, nažalost. Hvala lijepa. g. Zekanović, ja vas potpuno razumijem, ali znate ovdje govorimo o izvješću iz 2019.g., ali ova godina 2020. bila je vrlo, vrlo aktivna, ali zbog ove tematike ovo ćemo ipak postaviti u '21.g. nakon izvješća iz 2020.g. Al mogu vam reći da je puno toga poduzetoga i da možete vjerovati u dobro, u ispravan put, isparavan smjer i da možete njegovati optimizam.

I u ovih 35 sekundi izjava tadašnjeg predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića „to nije naš rat“ odnosila se na poziv muškarcima, Bošnjacima odnosno Muslimanima koja je htjela mobilizirati JNA da ne idu u rat protiv Hrvatske jer da to nije njihov rat na strani JNA, tako da nije baš korektno na taj način opisivati pasivnost tadašnje vlade u Sarajevu na početku rata prema Hrvatskoj jer tada su oni bili dio Jugoslavije i morali su se odazivati na mobilizaciju JNA. Hvala lijepa g. Bauk, a vi ste vjerojatno vidjeli moje uvodno slovo, pa u tome zapravo govorimo o diskrepanciji, znači govorimo doista o određenom institucionalnom nasilju kada je u pitanju znači ovaj izborna reforma i s druge strane govorimo kolko je Hrvatska u takvim složenim uvjetima zapravo pridonijela institucionalno, politički, gospodarski, kulturno, kako bi se poboljšao taj položaj koji naravno ovaj sigurno s ovim nismo zadovoljni. Sada ste spomenuli, ja nisam spomenuo niti jedno ime, ali vi ste se, vi ste spomenuli to ime, ovaj na taj način sugerira se zapravo da je, ako se sjećate Hrvati na Širokom Brijegu su pustili tada isto tako ovaj armiju JNA na njegov poziv, gospodina kojeg ste spomenuli, koji su kasnije izginuli na Kupreškom polju. Puno je toga složenoga znate i kompleksnog u BiH, dopustite da sam i po godinama i kao svjedok stariji od vas, pa puno toga znam.

Dakle, ja za vas imam pitanje i molim vas činjenicu, a ne interpretaciju, dakle brojke. Moje pitanje glasi, koliko od pomoći Hrvatima u BiH prikazujete pod stavkom „međunarodna razvojna pomoć“ i koliko od toga se investira u rodnu ravnopravnost kao jedan od hrvatskih i europskih prioriteta razvojne suradnje?

Vi ste me pitali za iznos, ja sad ne mogu točno napamet reći ovaj kolko je to milijuna ovaj kuna, ali svakako da je u odnosu na ranije godine kud i kamo značajan. Mislim da sam ovdje i ja rekao ovaj nekakav broj da je negdje oko 29% ovaj više nego od ranijih vlada. Ali već kad imamo ovih 15 minuta, sekundi, još možda bih rekao da bih pojačao oko naš, na forumima.

Poštovani g. ministre, postavio sam vam vrlo konkretno pitanje da mi kažete koliko je pripadnika elitne hrvatske postrojbe iz AT Lučkog uključeno u osiguranje naših veleposlanstava širom svijeta? Molio sam vas da kažete samo jedno ime, vi ga niste znali izgovorit, otišli ste, sjeli ste, vratili ste se nakon pola sata i ničim izazvani ponovo ste rekli da ste pronašli jednoga pripadnika AT Lučkog da se nalazi u Melbourneu, nakon 30.g. hrvatske države, nakon tisuće i tisuće poginulih naših mladića, nakon tisuće i tisuće ranjenih, razorene Hrvatske, zar vam nije sramota kazat da ste pronašli jednog pripadnika AT Lučkog u Melbourneu koji osigurava naše veleposlanstvo od silnog broja tih dečki koji su svoje živote, tijelo i svoje obitelji dali na oltar domovine? Međutim, ja sam jako iznenađen zapravo vašim pitanjem jer vaše pitanje sugerira određenu stanovitu segregaciju zapravo hrvatskih branitelja. Vi govorite baš o, o Lučkom, a ja vam mogu reći da svako drugi, diplomatsko … [[Govornik se ne razumije]] predstavništvo u osiguranju ili zapravo svatko radi hrvatski branitelj. Ja točno znam gdje tko radi, ali čini mi se da ovo nije mjesto o kojem se može tako govoriti. Ovo nije nekakva kompeticija ili zapravo licitacija ljudima. Sve su to ljudi koji su da, je, svi su oni profesionalci danas, ali da su uključeni u rad službe vanjskih poslova, jesu, a da bih ja imao zapravo svaki dan i svako jutro broj gdje je tko u određenom mjestu, e to vam oprostite, to vam, to vam ne mogu ja osigurati da ja budem spreman na vaše pitanje danas kada [[Upadica: Hvala]] govorimo o izvješću, o izvješću [[Upadica: Hvala lijepa]] o Deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u BiH [[Upadica: Hvala lijepo]] O tome govori kolko nam je zapravo deklaracija važna. Povrijeđen je Poslovnik 238. g. Ministre, danas govorimo o BiH i položaju Hrvata u toj državi, pa mi recite kao resorni ministar jedno ime hrvatskog branitelja odnosno iz AT Lučkog koji je zaposlen u našem veleposlanstvu na osiguranju u Sarajevu, Mostaru ili bilo gdje drugdje u BiH? Prema tome, ja vam temeljem čl. 240. st. 1. izričem opomenu s oduzimanjem riječi, to je teorijska stvar jer vi ste prestali govoriti, ali to je druga vaša opomena. Vodite računa da ne dobijete treću, molim vas. Idemo dalje, imamo poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo. Ministre, u obrani RH ljudi s područja BiH su dali veliki obol.

Više je učinio, ruku na srce, i suvereniju politiku ima predsjednik republike Zoran Milanović nego svi HDZ-ovi ministri, premijeri i predsjednik.

Ako vi to želite razumjeti onda ja vam zahvaljujem na tome.

Poštovani ministre, čitajući vaše izvješće iz 2019., a posebno sad vidim s puno optimizma najavljujete 2020. što s radošću iščekujemo, molim vas da se referirate na, na taj proces ilegalnih migracija i odnos prema našim Hrvatima u dijelovima koji su najugroženiji, koji zapravo gravitiraju prema granici RH jel smo dobili informacije da se tu dolazi sa ciljanim usmjeravanjima na hrvatska mjesta, sela itd., pa vas molim.

Znači zapamtite, Miroslav Miki Miletić, on vam je od prvog dana u Ministarstvu vanjskih poslova. Zapravo ovo vaše je bilo izlaganje više kao jedna konstatacija zapravo optimizma koje ja njegujem, a želio bi taj optimizam prenijeti i na vas i želio bi zapravo da, dakako uvijek drugo stajalište da ono bude konstruktivno, da ono nudi neko rješenje, ali ja, ja bi se jako žalostio kad ne biste prepoznali napore koje smo mi uložili do sada i koje ulažemo i dalje. Ja bih volio da nas ohrabrite zapravo u našim naporima kada je u pitanju zaštita hrvatskog naroda u BiH. Hvala. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Da ilegalne imigracije, ne bih čini mi se, još uvijek je taj put, on se prati i nadzire. Mi inače imamo ovdje osim što je 65000 policajaca uzduž granice imamo najbolje taj tehnološku opremu njihova nadzora, još uvijek je taj, zapravo oni žele jer ako idu dolje u zelenu granicu tamo nema kamo, znači još uvijek je onaj gore Bihaćki džep jer je blizu Slovenija, dakle gore su usmjerene najviše. Sad nastavljamo sa klubovima zastupnika, g. ministre izvolite na svoje mjesto, a u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista sad će govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite. Kolegice i kolege, raspravljamo o ovom izvješću o provedbi Deklaracije o položaju Hrvata u BiH u 12. mjesecu. Činjenica da je 12. mjeseci bilo potrebno da se napravi sažetak onoga što je rađeno po pitanju deklaracije u prošloj godini govori o odnosu prema samoj deklaraciji. Mi je na kraju nismo dobili ni kao bogat i složen dokument, nego jedan katalog sastanaka koji su održani i humanitarne pomoći koja je upućena Hrvatima u BiH. U preambuli izvješće navodi preambulu deklaracije gdje kaže deklaracija u svojoj preambuli naglašava važnost i jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i njihove legitimne i razmjerne zastupljenosti, te potvrđuje potporu BiH na njezinom europskom i Euroatlantskom putu. Kao da se ispričavamo što uopće govorimo o ovoj temi obespravljenosti i preglasavanju Hrvata u BiH, pa se pozivamo na jednu rezoluciju EU parlamenta, pa na odluku ustavnog suda po predmetu Ljubić u BiH, pa se pozivamo na Ustav RH. Mi se brinemo za dijelove našeg naroda u drugoj državi ne zato što to stoji u ustavu jer što bi to značilo da nema u ustavu ne bi se Hrvatska trebala brinuti o Hrvatima izvan RH. Hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda, takva je kakva jeste. Nije sad da se skupina poreznih obveznika u jednom trenutku u povijesti ili skupina građana dogovorila baš u tom čudnom obliku su se porezni obveznici dogovorili da uplaćuju u istu blagajnu eto da naprave državu. Ona ima svoju povijest i prošlost u kojoj su plaćani cehovi i plaćali su ih i neki koji su ostali izvan današnjih granica RH. Dakle, mi se prvo brinemo jer je to naš narod. Drugo jer je njihov opstanak vitalni interes RH, geostrateški, sigurnosni, ekonomski i demografski. Treće, jer je u interesu RH da se u njenom susjedstvu poštuju ljudska i nacionalna prava, a Hrvatska je sukreator, potpisnik i garant Daytonskog mirovnog sporazuma čiji je aneks 4. i Ustav BiH. A Dayton je drastično prekršen i izmijenjen nametnutim promjenama Izbornog zakona na štetu Hrvata. Ništa od toga što su nametali visoki predstavnici, da se sad ne vraćam na objašnjavanje i Petrićevih amandmana i Berijevih amandmana, nije prošlo parlamentarnu proceduru. Ovaj pomalo kukavni oprez u općoj formulaciji da ne bi neki veliki brat nešto zamjerio, pokazuje temeljni problem, a to je mlakost i nedostatak konkretne vanjsko političke potpore i razgovora i pritisaka ako treba i pregovora sa partnerima iz EU i sa SAD-om. U izvješću Ministarstva vanjskih poslova koji je dio ovog izvješća navodi se, citiram: „Euroatlantski put BiH jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateški prioritet Hrvatske“ Ovo se uzima kao aksiom, al po meni nije samo razumljivo. To je jedan mit. Mit da kad bi BiH ušla u EU da bi se riješilo nacionalno pitanje, hrvatsko pitanje u BiH. Po meni je to jednako glupavo kao ona priča koju kad slušamo o Vukovaru ili Mostaru se kaže „e da su ljudi zaposleni, da imaju veće plaće, da bolje žive ne bi bilo nacionalizma i nacionalnih problema“ Imamo Belfast koji je puno razvijeniji i od Zagreba, pa su tamo kilometri zidova koji fizički odjeljuju zajednice, što nema ni u Vukovaru, ni u Mostaru i molotovljevi kokteli svako malo. Evo primjer Katalonije i Španjolske koji su u EU. Dakle, sam ulazak, kolko god je on fantastično zvučao BiH u EU neće riješiti ništa. Drugo, BiH je prijateljska država RH samo ako u njenoj vlasti sudjeluju legitimni predstavnici Hrvata. Ako Hrvata tu nema ona ne mora biti prijateljska, a navest ću vam jedan neprijateljski čin iz 2019. koji se ovdje ne navodi. To je dva člana, bošnjačka dva predstavnika u predsjedništvu Džaferović i Komšić su pokušali zaustaviti gradnju Pelješkog mosta i internacionalizirati to pitanje. Pa zato što smo istrgovali na neki način s Miloradom Dodikom.

Što je trebalo učiniti? Hrvatska je trebala proglasiti Željka Komšića Personom non grata već drugi put kad je izabran, ako se prvi put mislilo evo da će ipak većinski Hrvati glasati za njega. I Hrvatska treba jasno staviti do znanja da ne samo da neće podržati europski put BiH nego da će blokirati dobivanje statusa zemlje kandidata BiH dok se ne promijeni Izborni zakon tj. ne vrati onakav kakav je bio po Daytonu, što garantira svakom narodu da može sam birati svoje predstavnike. Ako Bugarska može blokirati Makedoniju, a većina europskih zemalja i javnosti to smatra potpuno neopravdanim, neopravdanim razlozima, Hrvatska radi vrlo opravdanih razloga može to učiniti s BiH jer mi ne govorimo o bilateralnim ucjenama, kakve je Slovenija činila Hrvatskoj, nego govorimo o zaštiti doista europskih vrijednosti, a to je u višenacionalnim državama da se poštuje ustav, a ustav, aneks 4. je tu vrlo jasan kad govori o konstitutivnosti naroda. Što čitamo u izvješću? Popis sastanaka, došao biskup Komarica Plenkoviću, došao Čović Plenkoviću, Plenković je otišao njima, pa se jadaju kako su Hrvati obespravljeni, drugi im biraju predstavnike. Iza Hrvata u BiH politički već dva desetljeća ne stoji nitko. Hrvatska je imala i faze aktivnog potkopavanja od predsjednika Mesića, evo danas kruni taj rad, počasni je ovaj gost sajma šljive u Gradačcu, preko jednog ministra vanjskih poslova koji se zvao Gordan Jandroković koji nema nikakve veze sa Gordanom Jandrokovićem danas predsjednikom sabora jer to nije taj HDZ koji naviki lik sunaziva glupom i neprihvatljivom tezu Bože Ljubića o trećem entitetu, do legendarnog već veleposlanika Hrvatske u Sarajevu Tončija Stanišića koji je u intervjuu o oslobođenju 2010. kad su Hrvati na koljenima politički u BiH kad je drugi put izabran Komšić i nametnuta platformatška vlada Stanišić se hvali kako je on prvi strani veleposlanik koji je čestitao Komšiću na izbornoj pobjedi. Ja se slažem s ministrom ovo je pomak što se radi, ja vam čestitam na tome, al taj pomak mora biti čvršći i jači. Spominjao sam točku 5. po kojoj nije napravljeno ništa, istraživanje ubojstava dužnosnika i povratnika. Spominjao sam točku 6. u kojoj se spominje izvješće Vijeća za implementaciju mira. Kakva je naša komunikacija s tim Vijećem za implementaciju mira? Nikakva. Nije upućeno nikakvo pismo, nije organiziran nikakav sastanak, a to je bit i srž ove deklaracije. Zalažemo se bezrezervno za europski put BiH 25.g. se krši međunarodni sporazum kojeg je Hrvatska potpisala, pa valjda se kršenje tog sporazuma prijavljuje i sankcionira, a ne nagrađuje. Jel 2019. iko od dužnosnika izradio strategiju ili plan da se to više ne događa? Tko će odgovarati za kršenje međunarodnog sporazuma? Imamo popis sastanaka premijera Plenkovića, Čović i Komarica najčešće i dva su tu međunarodna, jedan sa Junckerom 7. lipnja 2019. i ovaj kongres Europske pučke stranke u Zagrebu. E sad, ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Izvješćuje se na sastanku s Komaricom ili Čovićem da premijer Plenković govori o tome da se krše prava Hrvata u BiH, konstitutivnost, da im drugi biraju političke predstavnike i poziva se na promjenu Izbornog zakona, međutim to ne spominje kad razgovara s Junckerom ili na kongresu Europske pučke stranke ili makar u izvješću to nije navedeno, ja mogu govoriti samo o onom što je u izvješću.

Na koncu, sve što je navedeno u ovom izvješću u biti spada u domenu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, odnosi se na ovu pomoć, uglavnom humanitarnu Hrvatima u BiH i sve to je dobro došlo. Uz to je ovaj popis sastanaka najčešće premijera Plenkovića. Kad se sve ovo zbroji ono što je odrađeno, ono što je navedeno u izvješću da je odrađeno ne zadovoljava zahtjeve deklaracije. Stoga mi iz Kluba MOST-a ovo izvješće ne možemo podržati. Iako podržavamo promjenu, ponavljam odnos, bar nema aktivnog potkopavanja i držanja lopate u tom političkom pokapanju Hrvata u BiH nego se nešto počelo raditi, voljeli bismo da je to i snažnije. Ono što sam čuo i na odboru od predstavnice ministarstva je „pa znate određeno je nekih puno stvari kojih nema u izvješću“, što ja znam što je govoreno kuloarski, je li išta rađeno, mogu govoriti o izvješću. Isto tako mogu biti u dobroj nadi da je jako puno se 2020., kao dobro ajde sad 2019., al vidjet ćete dogodine izvješće za 2020. to će čudo bit.

A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar Grlić Radman, izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, profesore, ovaj zadnje je ispalo ovaj kriteriji su zadovoljavajući, nezadovoljavajući, kriteriji mogu biti stroži i blaži itd., no to je vaše pravo dakako. Žao mi je što nećete podržati ovo izvješće, ali vjerujte mi da se uopće neću žalostiti ovaj zbog toga jer mi znamo što mi znamo, imamo dovoljno hrabrosti, odvažnosti i znamo koji je smjer. Ja vam mogu reći da ne treba biti sve ovaj, izvješće zapravo bi bilo kudikamo i šire kad bi ono bilo humanitarne naravi koju nastojite ovaj svesti na taksativno nabrajanje ovaj tih područja aktivnosti, što se ne bih složio s time nego je ono doista sveobuhvatno, ali bit će još sveobuhvatnije ako se ono bude gledalo holistički znate, mi zapravo uopće nismo promatrali ovdje i evaluirali 2020.g. iako je bilo skokova znate unutra ovaj kad govorite o sastancima itd., spominjete Junckera itd. No treba ipak imat u vidu činjenice, činjenicu da u prirodi nema velikih skokova, tko tiho nastupa daleko stiže, a ja sam siguran u ono u naš taj put u kom pravcu mi idemo. Spomenuli ste dakako i Bugarsku koja nije možda najbolji primjer u situaciji kada je se zapravo riješilo pitanje i Sjeverne Makedonije koja je 15.g. bila talac imena i koja je bila najizgledniji kandidat za pokretanje pregovora sa EU i Albanijom i onda je dakako ovaj Bugarska s kojom smo inače mi zapravo zajedno donijeli jednu deklaraciju o podršci Grcima, Rumunjima i tako prije godinu dana. I na jednom, blokiranje vi možete koristit taj mehanizam blokiranja, nije to problem znate, al to je nepopularan problem. Vi zapravo uvijek ste na neki način usamljeni. Ono što je mudro i pametno u diplomatskom angažmanu mudro je i pametno imati saveznike. Znate, drugačije je to u sveučilišnom životu, akademskom, tamo je, uvijek je ovaj, imate jedan svoj diskurs, dakle imate jedan narativ, al ovdje morate imati da bi bili kvalificirani kao netko tko je vjerodostojan u zastupanju nekog mišljenja morate imati saveznike i uglavnom mi zapravo na tome radimo, tako da ovo ne shvaćam kao mlakost nego dapače, jedan veliki iskorak. Atlantski put, Euroatlantski put, pa naravno.

I tu upravo to radimo, dakle angažiramo se i podržavamo Euroatlantski put upravo imajući tu činjenicu Hrvate u BiH, kako bi jednoga dana isto tako kao mi što očekujemo ulazak u šengenski prostor da ne bi bilo i kad ulazite vi u vaš Ljubuški onda ne biste pokazivali putovnicu itd., mislim da je zapravo taj interes svima, svima ovaj jasan. Postoje jedne druge metode koje su ovaj isto tako surogati za to, a vi ste već vidjeli sigurno ovih zadnjih dva mjeseca ovaj ako ste čitali eventualno moje izjave onda vam to dovoljno govori. Vijeće za implementaciju mira. Slažem se da tu svakako isto tako Hrvatska može biti ovaj vrlo aktivna i je i mi ovaj o tome isto tako govorimo ne sjedimo skrštenih ruku. Sastancima sa stranim dužnosnicima uvijek se, mogu vam reć, uvijek i vazda, uvijek se govori o Hrvatima u BiH kad se govori o zapadnom Balkanu, kad se govori o BiH. Ja bih ipak svejedno volio ovaj da vi prevladate zapravo razloge zašto ne biste podržali ovo izvješće, mislim da bi bilo lijepo da podržite ovaj to izvješće, mislim da bi to bio na neki način, zajednički naš obol ili možete se vi ne slagati sa mnogima, ali mislim da bi to bilo jedno priznanje u redu nismo zadovoljni s ovim, može se bolje, pa zato i je zapravo smo ovdje da ga evaluiramo, da ocijenimo, procijenimo. Dobro, vi možete biti protiv toga, to mi je jako žao, ali mislim da bi bilo jako dobro da podržite ovo izvješće jer smatram da je ono relevantno i da je dobro i da oslikava upravo sve naše napore. Poštovani ministre. Zahtijevati od mene i od kluba Mosta da podržimo ovu deklaraciju bi kao čovjeka koji u kavani naruči viski, a donesu mu kamilicu. Dakle, viski sam naručio dobio sam kamilicu. Po točkama 5. i 6. koje su ključne točke ove deklaracije nije urađeno ništa, dakle nikakav kontakt nije ostvaren sa Vijećem za implementaciju mira, a upravo bi ono trebalo propitati zašto je Dayton narušen, tj. načelo konstitutivnosti naroda koji je temelj Daytona, a koje se izmjena izbornog zakona očito i drastično krši, to je temeljni problem. Dakle ne mogu podržati izvješće koje po meritumu, po biti deklaracije nije učinilo ništa.

Mislim da je Most bio protiv deklaracije. … [[Upadica se ne razumije.]] ne znam. Ajde nemojmo tako diskutirati to nije primjereno. Poštovani ministre. Pitanje je sljedeće, ovdje ste spomenuli da je u diplomaciji jako bitno imati saveznika. Evo to je bila konstatacija upućena g. Raspudiću. Pa kako biste onda komentirali, bio sam na terenu i građani Slavonskog Broda se i dalje žale na zagađeni zrak koji dolazi iz kompanije koja je u vlasništvu Zarubežnjefta iz Rusije. Opće je poznato u vanjskopolitičkim odnosima da Dodik jako dobro igra sa Putinom, dvije špice na ovom području, pa me interesira s kime vi igrate i na koji način igrate taj nogomet kako biste zaštitili naše građane u Slavonskom Brodu? Pa evo čisto nas interesira s kime i kako igrate u tim geopolitičkim sferama kako biste zaštitili naše građane u Slavonskom Brodu koji i dan danas žive ne zagađenim zrakom? Hvala lijepa na tom pitanju, ali sigurno da nije u interesu RH da naši građani u Slavonskom Brodu udišu takav zrak i mislim da je to i ministarstvo okoliša koje je nadležno za taj dio, ali ne mogu vam reći detalje, ali da smo na indiferentni, nismo na to sigurno da nam je u interesu imati građane da uživaju sve standarde kvalitete života kao i svi ostali građani u RH. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a, hvala ministre možete na svoje mjesto, u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Zdravka Bušić.

Vlada RH uz punu potporu i podršku parlamentarne većine kroz čitav je prošli mandat predano radila na jačanju položaja hrvatskoga naroda u BiH, posebno na ostvarenju njegove jednakopravnosti zajamčene ustavnim okvirom.

Predsjednik Vlade pri tom je posebno isticao potrebu žurnih izmjena izbornog zakona kojim bi se ta jednakopravnost provela djelo, a aktivnosti Vlade odvijale su se u dva pravca. Prvo, kroz redovite konzultacije s legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda i s drugim političkim dužnosnicima i predstavnicima vjerskih zajednica u BiH, te drugo, na sjednicama s visokim dužnosnicima država članica EU i europskih institucije Sjevernoatlantskog saveza, UN-a i drugih međunarodnih organizacija. To što je Vlada Andreja Plenkovića kroz protekli mandat ovo pitanje uspjela staviti na dnevni red važnih bilateralnih sastanaka, ali i europskih institucija od razine ministara vanjskih poslova do Europskog Vijeća kao i na dnevni red tijela UN-a velik je pomak u odnosu na ranije razdoblje u kojem se o ovom pitanju praktički nije uopće govorilo. Kroz sve provedbene konzultacije i sastanke isticala se podrška europskom putu BiH uz podršku reformama i ispunjavanju pristupnih kriterija. U prosincu 2019.g. donesen je i Program hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u kojem je među aktivnosti također uneseno dalje zauzimanje za napredak BiH prema statusu kandidata za punopravno članstvo u EU što je jedan od važnijih vanjskopolitičkih prioriteta Hrvatske.

Predstavnicima institucija BiH na svim razinama upućene su snažne i nedvosmislene poruke da BiH može računati na podršku RH, njezinom približavanju EU i NATO-u. Uz sve ove aktivnosti predsjednika vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova valja naglasiti i napor svih drugih vladinih resora na poboljšanju položaja u BiH. Prije svega kroz aktivnosti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, osigurana je podrška projektima od strateške važnosti za očuvanje i jačanje hrvatskog korpusa poput škola, bolnica, studentskih domova i domova za starije i nemoćne. Također infrastrukturnih projekata, kao i onih koji omogućuju ostvarenja i otvaranje novih radnih mjesta. Ovome treba pridodati i potporu Ministarstva obrazovanja projektima koji za cilj imaju kvalitetnije uvjete obrazovanja u BiH, potporu lokalnom gospodarstvu i gospodarskoj suradnji kroz dva ureda HGK-a, sufinanciranje kulturnih manifestacija i druge potpore s ciljem podizanja životnog standarda, a time i očuvanje hrvatskog korpusa u BiH, što je naš glavni cilj. Zaključno, iz predmetnog izvješća vidljivo je da je kroz prošlu godinu napravljeno jako puno posla, ostvarena je većina zahtjeva deklaracije, kao i značajan pomak na promicanju prava Hrvata u BiH. Nažalost, ne možemo biti do kraja zadovoljni dok se ne ostvari puna jednakopravnost hrvatskoga naroda u BiH odnosno dok postoji i najmanja mogućnost nametanja hrvatskome narodu člana predsjedništva BiH. Zbog toga ohrabrujemo vladu da nastavi i intenzivan dijalog s BiH radi podizanja, radi podizanja ove, ove, ove, ove, ovog našeg nastojanja i da se konačno ostvari ono sve što smo zacrtali u deklaraciji i ono zbog čega smo i donijeli deklaraciju.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Možda je moj problem što malo predoslovno shvaćam zadaće nas zastupnika u ovom HS, predoslovno shvaćam i odredbe Poslovnika koje nalažu da govorimo o temi. Tema je izvješće o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019.g. Po mom shvaćanju naša je zadaća kao zastupnika da ocijenimo je li ovo izvješće zadovoljilo zahtjeve propisane Deklaracijom o položaju hrvatskog naroda u BiH koju smo usvojili 2018.g. A jedini koji je tijekom ove rasprave ukazivao i to poprilično kvalitetno da ovo izvješće u svom sadržajnom smislu ni na koji način ne korespondira s onim što sama deklaracija traži, to je g. Raspudić i djelomično g. Miroslav Škoro. Ja se možda s njima ne slažem u tome kako bi se Hrvatska trebala postaviti prema rješavanju problematike i položaja hrvatskog naroda u BiH, trebamo li ili ne trebamo podržavati Euroatlantski put, dakle mi se u našim političkim stavovima razilazimo, ali u zaključku da ovo izvješće se ne može podržati iz elementarnog razloga zato što ni na koji način ne govori o tome što je Hrvatska učinila da ispuni svoje obaveze koje je preuzela u deklaraciji, to doista i stoji. I žao mi je što izvjestiteljica u ime Odbora za Hrvate izvan RH kada je govorila da je odbor sa većinom glasova podržao ovo izvješće nije barem navela da je bilo i disonantnih tonova i barem neke od razloga koji su se istaknuli u samoj raspravi. I žao mi je zapravo što i sam kolega Raspudić u ovoj sabornici nije izložio sve što je jučer izložio na odboru, mislim da bi bilo u interesu svih zastupnika, a i hrvatskih građana da to doista čuju. Al zapravo vam i ne zamjeram jer kada čujem ispraznost u sadržaju našeg ministra vanjskih poslova onda doista čovjek mora shvatit da to ubija u pojam. E sad da se vratim malo i na meritum. Dakle, ne samo o aktivnostima RH nismo rekli dovoljno i nismo rekli supstancijalno ništa nego ništa nismo rekli niti o stvarnom položaju hrvatskog naroda. Ovdje se ne obrazlaže zašto danas smatramo da, da nije ostvarena ona puna konstitutivnost, u čemu su problemi u izbornom zakonodavstvu, zašto tražimo njihovu izmjenu. Još gore od toga. Jednom jedinom riječju nismo se osvrnuli na životni standard i kvalitetu života Hrvata u BiH, nismo se zapitali što ih muči, što ih tišti, zašto ne mogu doći do zdravstvenih usluga, kakva im je kvaliteta obrazovanja, zašto moramo toliko izdašno ulagati u socijalnu pomoć jer doista ovo izvješće se na to svodi, na davanje socijalne pomoći. A zašto je tome tako? Pa zato što očito aktualnoj vlasti i nije u interesu položaj Hrvata u BiH, niti se bave jačanjem institucionalnog okvira BiH. HDZ-u je očito bitno očuvati vlastitu biračku bazu, pa tako i promiče interese onih koji će u budućnosti glasati za HDZ. Stoga se i u samom izvješću više naglašavaju oni sastanci koji su održani sa predstavnicima HDZ-a i to se apostrofira nego što su se imenom i prezimenom navodile osobe s kojima se predsjednik vlade sastao na europskoj razini, primjerice. To samo pokazuje da Hrvatska pod vodstvom HDZ-a nastavlja one iste politike prožete korupcijom koje su Hrvate u BiH, kao uostalom i Hrvate u RH i dovele u stanje u kojem se nalazimo sada. A to stanje možda najbolje opisuje jedna monografija, jedna knjiga, zapravo objavljeno znanstveno istraživanje Tade Jurića, našeg docenta sa Hrvatskog katoličkog Sveučilišta ovdje u Zagrebu. On govori o iseljavanju i Hrvata iz BiH u Hrvatsku, a potom nakon nekoliko godina napuštanjem, njihovom napuštanju Hrvatske i odlasku dominantno u Republiku Njemačku, o motivima, o razlozima, o razočaranosti, o tome da ih je zapravo otjerala korupcija, klijantelizam, nepotizam, beznađe. Nastavljanjem istih promašenih politika Hrvatske pak i prema narodu u BiH i Bosna će ostati i Hercegovina jedna beznadna država u kojoj naši pripadnici Hrvata i našeg naroda neće moć ostvariti svoja građanska prava, pa će iz Bosne bježati glavom bez obzira u države u kojima postoji funkcionalna država i funkcionalna demokracija, a to je ono čega u Bosni nema, kako god mi gledali koji bi put trebao biti njihovog rješavanja.

Dakle, puno je kičavih riječi, puno je fraza, puno je parola o jednakosti triju konstitutivnih naroda i njihove legitimne i razmjerne zastupljenosti, te potvrde potpori BiH na njezinom europskom i Euroatlantskom putu. Kaže se da je u ostvarivanju ovih ciljeva nadležnim nacionalnim tijelima u RH dana određena zadaća i da su im postavljeni određeni ciljevi povodom kojih bi se HS trebalo podnositi godišnje izvješće. U ovom izvješću se čak niti ti ciljevi ne navode, ne navodi se što je zapravo pojedino nadležno tijelo i koje je to nadležno tijelo u RH bilo dužno provesti određenu radnju ili aktivnost. No doslovno niti jedne jedine riječi. Kada govorimo o aktivnostima, kažem cijelo izvješće se na to zapravo i svodi je hvalospjev liku i dijelu Bogu sunca Ra, Andreju Plenkoviću. Kada je na Odboru za Hrvate izvan RH u ime predlagatelja govorila gđa. Andreja Zgombić rekla je da je ovo jedan prekrasan, čak mislim lirski ili ovako nešto, nekakav epitet je dala, aktivnosti koje pokazuju požrtvovnost Vlade RH u ostvarivanju zadaća iz Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH. Međutim, kada pogledamo sadržaj tih aktivnosti osim što se pobrojava da ih je bilo, ne zna se koliko, ne zna se gdje, ne zna se kada, ne zna se čak niti s kim. I doista ako se od HS očekuje da o nečemu glasa onda bi barem stvarno trebali imati nekakvu supstancu, pa da možemo reći je li to ono što se ovom deklaracijom htjelo postići ili je zapravo i sama deklaracija, možda su zbog toga neki zastupnici glasali protiv, trebala predstavljati čisti pamflet i to predizborni pamflet HDZ-a kojim se na neki način htio dodvorit svojoj biračkoj bazi. U suštini se sve na to svodi. To je socijalna pomoć, a ne razvojna pomoć koja se u prošloj godini povećala za 50% Za očekivat je s obzirom da se u izvješću spominje i višegodišnji financijski okvir kao oblik pomoći Hrvatima u BiH, da će se 2021. ponovno povećati iznos koji mi doniramo jer u 2022. imamo ponovno izbore i u samoj BiH, a bitno je kako će tamo proći HDZ. A zašto se to radi? Pa zato što kada donirate stvarate određen odnos ovisnosti onih kojima ste nešto dali, ujedno i lojalnosti prema onima koji su nešto dali, a ne grade se vlastiti kapaciteti, pogotovo u okviru institucija da se za prava i interese na određen način izborite sami. Također želim ukazati da smatram neprimjerenim da kada govorimo o aktivnostima koje provodi RH, pa i u odnosu na Hrvate u BiH da se posebno apostrofiraju oni događaji koji imaju isključivo stranački karakter. Pojedinim temama i pojedinim riječima u ovakvom jednom izvješću, jel kažem ovo je izvješće HS i hrvatske države, a ne HDZ-a i ne bi trebalo biti toliko značajno da su se na, na, na, u okviru provedbe ove deklaracije primjerice održavali kongresi Europske pučke stranke na kojemu je predsjednik vlade jasno izložio stav da Hrvatska poseban naglasak stavlja na BiH i pruža joj potporu na njezinom europskom putu. Šta je predsjednik HDZ-a radio u okviru kongresa Europske pučke stranke je vaša privatna stvar, a naša je državna stvar štitimo li mi interese hrvatskog naroda, a ne birača HDZ-a onako kao što to oni i zaslužuju. Iz ovog izvješća jasno se da zaključiti da ne valja, stoga ga Klub stranke Centar i GLAS neće podržati.

Orešković. Možda se ne bih ovaj javio doista, ali kad ste rekli ispraznost u sadržaju znate uvijek vam je to ovaj pitanje emocije i racija, a da je u ovom sadržaju emocija snažno ugrađena, jest, ali me žalosti da ste to doveli u korelaciju sa HDZ-om i na taj način povrijedili sve one krasne državne službenike koji su, koji rade iskreno, disciplinirano, marljivo, radno dakle to su institucije koje su lišene bilo kakvog stranačkog utjecaja.

Naravno da možemo sagledavati kompleksnost ovaj i pomoći koju vi želite samo gledati u okviru socijalne pomoći. Vi govorite i pokazujete veliku brigu i ja vam dakako ovaj, hvala vam na tome, međutim ja prepoznajem zapravo nastojim u vašem govoru ne vidjeti da ga zapravo, ne znam jeste li bili u BiH, jeste bili posjećivala ta mjesta, što zapravo ti Hrvati žele, ljudi, obični ljudi, djeca, mladež, gdje imate sive zone. Dakle, ovdje se ne radi o socijalnoj pomoći nego o uključivanju Hrvata prije svega imate pogranične županije, njihovih gradova ono što dopušta EU fondovi, ja sam spominjao INTERREG, INTERREG, IPA konkretno to niste spomenuli, govorio sam o aktivnosti izgradnje stambenih objekata koji su zapravo jedan dobar refleks i neki način poziv na vraćanje. Ne znam jeste bili u mjestima Posavine, Odžak, to su prekrasna naselja, prekrasne kuće koje zapravo u Orašju gdje ljudi se vraćaju, dolaze.

Naravno da je politički put jako tu važan, on je upravo i refleksija i odraz zapravo stanja u BiH s kojim mi nismo zadovoljni. I Hrvatska kao članica EU i osobito s obzirom na naše predsjedanje Vijećem EU ove godine u prvoj polovici koja daje nam snagu, legitimitet posebno i vjerodostojnost i globalnu vidljivost upravo radimo na tome da Dejtonski sporazum koji je u tom trenutku znači puno, ali dakle da nije savršen i da je on svojim nakon 25 godina uplitanjem i visokih predstavnika i izmjenama itd., išao na štetu hrvatskog naroda u BiH, da nama je u interesu da se taj Dejtonski sporazum ako ne da se vrati na originalnost, a barem da se promjeni u duhu vremena i da ne ide na štetu niti jednoga naroda, a sigurno najmanje poglavito ne na štetu hrvatskoga naroda u BiH. Tako da i kolegica Andreja Metelko Zgombić koja je od prvih dana u kući, koja je odlična, odličan profesionalac i koji se jako trudi mislim ovaj i koju sigurno dobro znate i stručna i ekspert ona je jučer predstavila ovaj to isto izvješće na odboru, ja sam bio spriječen jer sam bio u Bruxellesu na sastanku ministara vanjskih poslova, tako mislim evo drago mi je da je odbor ipak većinom glasova prihvatio to izvješće. Nadam se da će i danas isto tako biti prihvaćeno većinom glasova ali eto nećemo se žalostiti ako vi niste prepoznali kvalitetu iz izvješća koji zapravo govori o 2019. godini, a mi ćemo imati ovaj i na tome i radimo dovoljno hrabrosti, odvažnosti, znanja i političke volje i još hrabrije i odvažnije zapravo boriti se za interese i položaj hrvatskog naroda u BiH jer mi najbolje znamo, ja posjećujem i bio sam i u najmanjem selu i zaseoku i znam ovaj kakvo je stanje i situacija.

Evo moram reći da nisam sigurna znate li vi kakve su potrebe hrvatskog naroda u BiH jer između ostalog u ovom izvješću to niste naveli. A kad govorimo o samoj supstanci, iz sadržaja izvješća koji je Hrvatskom saboru neprihvatljiv ukazat ću na dvije stvari. Kažete tijekom 2019. Održan je niz treninga usredotočenih na izazove s kojima se suočavaju vlade zemalja Jugoistočne Europe. Niz treninga, niti jedan jedini konkretno niste naveli. Pomoć je pružena i kroz prijenos znanja i iskustava stručnjaka iz Hrvatske na području provođenja terminologije europskog zakonodavstva nizom edukacija u kojoj su sudjelovali stručnjaci Direkcije za europske integracije Vijeće ministara BiH, ništa konkretno. Kada, tko je kome prenosio kakvo znanje? To niste naveli, govorim o potkapacitiranosti vas da sastavite izvješće o kojem Hrvatski sabor može meritorno raspravljati.

Pa ako biste vi htjeli imati takvo jedno izvješće ono bi sigurno imalo jedno 200 stranica, ali da je nadležno tijelo uključeno jeste. Tako da i ono ima jednu svoju razvojnu dinamiku. Molim vas s obzirom da niste odgovorili mom kolegi kad vas je konkretno, pitao za konkretne broje oko koliko se računa kao međunarodna razvojna pomoć od pomoći Hrvatima u BiH ja vas sad pitam za drugi konkretan podatak koji bi trebao biti jasno vidljiv u izvještaju. Rekli ste da mi ne znamo koji su konkretni problemi Hrvata u BiH ili da kritiziramo. Jedan od velikih problema i Hrvata ali i svih drugih građana BiH je dječje siromaštvo, dakle više od 31% djece u BiH živi ispod praga siromaštva, dakle svako 3 dijete.

Ovdje, ali kada je u pitanju položaj hrvatskog naroda onda sigurno da je ta pomoć usmjerena zapravo za one situacije koje su zapravo njima najpotrebnije i da svakako životna egzistencija. Ali vi ćete prepoznati čitajući ovo izvješće zapravo koji su to projekti bili, gdje smo, kamo je ta pomoć odnosno išla i financijska, stručna i svaka druga. Mislim siromaštvo je jedna zapravo generalna kategorija koja zapravo pogađa cijeli svijet, ali ja nisam dakle, ne postoje nekakve baš sive zone u Bosni i Hercegovini gdje je to siromaštvo baš tako istaknuto među hrvatskim narodom.

Poštovani ministre, spomenuli ste kako ovo izvješće nije vezano uz stranku HDZ. No, činjenica je da sva pomoć koja ide iz Hrvatske plaćaju je svi građanke i građani RH. No, političku korist uvijek nekako ima HDZ. Veliku većinu glasova Hrvata u BiH koji glasaju dobiva HDZ. Zahvaljujući tome HDZ ima tri zastupnika iz dijaspore. Trenutno vaša Vlada, Vlada u kojoj vi sjedite ima jednu ruku većine u Hrvatskome saboru, tri su zastupnika iz dijaspore.

Pa vi ste stranka koja je zapravo ukinula kud i kamo veću brojnost i vi ste sigurno mogli imati isto tako, dapače mogućnost je bila da imate i zastupnike iz SDP-a ali to je mislim negdje ili 2000.-te kada je SDP bio zadnji na vlasti. Mislim da ste te godine ukinuli 12 saborskih zastupnika iz dijaspore ili tako nešto. Ali to je svatko, oni mogu znači, Hrvati izvan mogu ići na listu i glasovati za bilo koju stranku. Prema tome, ali očito vi nemate zapravo izbornu bazu iseljeništvo tako da je ova tri zastupnika HDZ-a oni su refleksija činjeničnog stanja. Ministar je vjerojatno zabunom izjavio da je SDP ukinuo tri zastupnika u dijaspori kad smo bili na vlasti što je netočno. Ustav je promijenjen 2010. Tada je broj zastupnika određen na tri. Ako vi želite mijenjati dogovor može. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite.

To je upravo učinila HDZ-ova Vlada dogovorom sa SDP-om. Dakle, malo se skoncentrirajte ministre. A kada govorite o tome, nekakvom stanju na terenu da vi ovdje prenosite stanje na terenu. Znate što mi ljudi šalju. Možda od zaposlenih u Elektroprivredi Herceg-Bosne.

Ja mogu vjerovati da imate vi ljude koji vama to šalju, ali ja vam govorim o vlastitom iskustvu a moje je iskustvo autentično. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nevenka Barbarića. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Dio kolega kritizira ovo izvješće iznoseći političke stavove nazivajući pomoć Vlade RH humanitarnom i slično. Smatrate li da bi mogli bez ovih potpora mogli imati sveučilište na današnjoj razini sa tendencijom podizanja kvalitete? Smatrate li da nas je u političkom smislu današnje stanje dovela šutnja hrvatske politike, hrvatskih Vlada. Dakle, 2000. Do 2005. donesene su ključne odluke gdje smo mi kao narod dekonstituirani.

I na koncu, sva naša pomoć ne samo kroz deklaraciju zapravo jesu ustavna obaveza RH. Zato zapravo mi trebamo tražiti načine kako zapravo tu pomoć možemo još učiniti učinkovitijom. Sada idemo na slijedeći klub, a to će biti Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik Glavašević i poštovana zastupnica Benčić. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, nakon ovih dosadašnjih diskusija mogu samo u duhu letećeg cirkusa Monitea Paintona reći, a sad nešto posve drugačije. 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a to četvrtina stoljeća trebamo jasno i iskreno reći da BiH uključuju i hrvatsku zajednicu u BiH nije uspjela uzeti zamah i ostvariti napredak prema EU i drugim integracijama. Uzrok tome treba tražiti prije svega u politikama koje se primarno kreiraju iz nacionalnih vizura zanemarujući interese svih građanki i građana BiH. Takve politike pokazale su se divizivnima i neučinkovitima i želimo na ovome mjestu postaviti pitanje koliko šansi takvim politikama još trebamo davati. Mislimo da je vrijeme da napokon priznamo da su takve politike kočnica razvoju BiH. Smatramo kako se rasprava o BiH treba pomaknuti iz diskursa o konstitutivnim narodima prema diskursu o razvoju te zemlje iz perspektivne njezinih građanki i građana. Time ne želimo reći da se itko treba odreći svog nacionalnog identiteta, svoje kulture ili svog jezika, naprotiv to su elementi koje građani BiH trebaju nastaviti njegovati i u tome imati našu podršku. Želimo reći da nacionalni identiteti ne bi više trebali biti primarni kriterij za kreiranje politike u BiH i prema BiH. Vjerujemo da hrvatska zajednica u BiH može i treba biti generator promjene i nositelji europskih poruka na dobrobit čitave BiH. Činjenica da smo u BiH najmanje brojan konstitutivni narod, kao i činjenica da Hrvati s dvojnim državljanstvom imaju i EU putovnice daje nam poziciju da budemo politički kreativni u odnosu na druge figurativno govoreći dakako. To znači da možemo promišljati BiH kao demokratsku i ravnopravnu zemlju u kojoj nacionalni ključ nije jedini i presudni faktor nego jedan od mnogih. Sadašnja politika Hrvatske prema BiH svodi se na davanje pragmatičke podrške onim liderima koji da se diplomatski izrazim imaju problema sa dokazivanjem porijekla svoje imovine ili onima koji su spremni negirati ratne zločine. Manje diplomatski rečeno, trenutna politika Hrvatske prema BiH zapravo je politika HDZ-a prema HDZ-u BiH. Iako je Hrvatska najavila da će za vrijeme svog predsjedanja poseban naglasak staviti na perspektivu integracije BiH u EU to se nije dogodilo. Djelomični krivac za to je pandemija korona virusa, ali činjenica je da se najava nije ostvarila i da je prilika za napredak propuštena. Ne smijemo zaboraviti spomenuti pogubne trendove, da osobe s dvojnim državljanstvom tu instituciju zloupotrebljavaju za bijeg od pravosuđa. Iako je potpisan ugovor o izručenju između Hrvatske i BiH što pozdravljamo, sasvim je jasno i vidljivo da taj ugovor i dalje ne pruža dovoljno dobar zakonski okvir kako bi se spriječile namjere bjegunaca. Svaki bijeg osobe osuđene u Hrvatskoj u BiH narušava ugled hrvatskog pravosuđa i vjeru naših građanki i građanki u vladavinu prava. Na kraju Klub zeleno-lijevog bloka želi jasno poručiti kako se protivimo praksi Ministarstva vanjskih i europskih poslova da projekte usmjerene prema Hrvatima u BiH tretira kao projekte međunarodne razvojne suradnje. Naime, većina je projekata usko usmjerena samo na hrvatsku zajednicu u BiH što je potpuno legitimno, ali to se ne bi trebalo knjižiti i prikazivati kroz kanal međunarodne razvojne suradnje jer bi projekti međunarodne razvojne suradnje po svojoj definiciji trebali biti takvi da doprinose razvoju svih građanki i građana BiH, a ne samo onih nacionalno poželjnih. Primjera radi, ulaganja u sveučilište i u bolnicu jesu takvi projekti, ali se pitamo zašto pokrivamo troškove smještaja i dnevnica samo nastavnicima iz Hrvatske koji sudjeluju u Sveučilištu u Mostaru, a ne i nastavnicima koji dolaze iz drugih krajeva BiH. Drugim riječima predlažemo da se takva sredstva u buduće ne knjiže kao međunarodna razvojna suradnja nego kao pomoć Hrvatima u BiH ili kao pomoć dijaspori. Hvala.

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre i kolegice i kolege danas na našem saborskom dnevnom redu imamo dvije teme jedna je ova rasprava o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH, a druga je rasprava o Prijedlogu istražno povjerenstvo o mogućnosti hrvatskog pravosuđa i istražnih organa da se nose s političkom korupcijom. I mada naoko ove teme nisu povezane ipak izgleda da jesu i da ih vežu ta tri slova HDZ. Naime, jedino što je osigurano hrvatskom narodu u vezi njegovog položaja u BiH čini se je povlašten položaj pojedinih Hrvata u BiH. Pogledajmo zato prvo tko je predstavnik HDZ-a u BiH, Dragan Ćović. Možemo zapravo reći jedan autentičan predstavnik HDZ-ove politike jer je kao prvo jedan od prvaka u broju sudskih procesa koji su se protiv njega kao političara vodili. Bilo mu je suđeno, bio je hapšen, čak su nestajali i dokumenti o njegovom slučaju na putu od suda BiH prema kantonalnom sudu u Sarajevu, ali nikad na kraju zapravo naravno nije osuđen. Mada je 2009. godine optužen da je u periodu od '99. do 2000. zloupotrijebio svoj položaj federalnog premijera i zamjenika premijera i ministra financija zajedno sa Bičakčićem jer su oštetili proračun BiH za 3 miliona, više od 3 miliona maraka, na kraju su oslobođeni. Suđeno mu je i zbog iznuđivanja i primanja mita za tvrtku Lijanović, međutim na kraju je opet oslobođen kako je stajalo u presudi jer je žalba tužiteljstva bila nepravovremena. Isto tako, 2010. godine pred kantonalnim sudom u Mostaru teretio se zajedno sa još 6 optuženih da je tokom '99. godine zloupotrijebio svoj položaj u procesu prijenosa većinskog vlasničkog udjela HPT d.o.o. Mostara vrijednog na druga tri privatna poduzeća. Naravno i u tom slučaju Ćović je bio nevin. Podsjetit ćemo i na slučaj mostarskog Sokola čiji je Ćović bio direktor za koji postoji dokumentacija da su ratni zarobljenici tamo dolazili raditi prisilno i besplatno. U emisiji „Nedjeljom u 2“ Ćović je na to pitanje da li su mu ratni zarobljenici besplatno radili u njegovoj firmi kojom je tada rukovodio odgovorio da u ratu nitko nije radio za novce i da ni na koji način te osobe nisu doživljavale kakvu neugodnost, niti da se prema njima postupalo nečasno. No, dragi kolegice i kolege vaš predstavnik u BiH je dakle priznao da je bila riječ o civilima lišenima slobode koji su u njegovom poduzeću mjesecima besplatno radili kao robovi. To vam je definicija robovlasništva. I onda nije demantirao, samo je rekao da u ratu nitko nije radio besplatno.

A Ćović je ne samo sudskim postupcima, nego i pokazivanjem velikog osobnog bogatstva slijedio svoje hrvatske uzore. Tako je na imanje od 2000 kvadrata u Mostaru sagradio vilu koja je procijenjena na 22 milijuna kuna, odnosno 3 milijuna eura. Moram priznati da to čak ni njegovi kolege u Hrvatskoj ne mogu samo tako osigurati i ostvariti.

I to sve je sagradio na zemljištu koje je prema planu bilo predviđeno kao rekreacijska zona, a ne građevinsko zemljište. Naravno da je rekreacijska zona, ali za Ćovića i prijatelje. Naravno to nije sve. Njegov punac je od svoje rudarske imovine uspio steći obiteljsku kuću u Mostaru, stan u Zagrebu, vilu od 4 kata u Zaostrogu itd. Taj isti Ćović je od Damira Borasa, a na prijedlog uvaženog prorektora Ante Ćovića dobio počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu i to sad pazite za šta? Za jačanje bilateralnih odnosa između BiH i RH primjerice osiguravanje sigurne zone za bjegunce od hrvatskog pravosuđa. To bi mogli tako tumačiti ako ima ispravnu stranačku iskaznicu. Očuvanje hrvatskog identiteta koje je vidljivo u njegovom promicanju arhitektonske baštine i stila HDZ-a. Promicanje demokratskih vrijednosti valjda po broju sudskih procesa zbog korupcijskih afera koje ima iza sebe. Znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu.

Sve što ste govorili zapravo baš nije bilo u svezi sa provedbom Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju Hrvatskog naroda u BiH za 2019. godinu. Međutim, na dušu svakome je da govori ovako ili onako. Imamo jednu povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Rade Šimičević. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegica je povrijedila članak 238. Zapravo ni jednom riječju nije govorila o izvješću, odnosno Deklaraciji Bosni i Hercegovini, nego je cijelo svoje izlaganje zapravo usmjerila prema gospodinu Ćoviću koga ovdje nema a zapravo sve što je rekla da je on osuđen, da je on optužen ali članak Ustava RH odnosno 28. kaže da nitko nije osuđen, odnosno svi su nevini dok im se to ne dokaže na sudu. Pa na to sam i upozorio poštovanu zastupnicu. Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a prima na znanje Izvješće Vlade, odnosno Ministarstva vanjskih poslova o provedbi Deklaracije o položaju, Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju Hrvatskog naroda u BiH. Mi nismo glasali za ovu Deklaraciju 2018. godine iz razloga koji smo tada naveli. U tih razloga se nije puno promijenilo, ali dobro je da imamo prilike ponekad, ne prečesto ali opet ne ni nikad raspravljati o položaju Hrvatskog naroda u BiH, odnosno da budemo precizniji o Bosni i Hercegovini. Mi iz SDP-a bez kompleksa možemo pričati o Bosni i Hercegovini, a to vam je najbolje vidljivo u činjenici da je Predsjednik Republike ove godine odlikovao postrojbe Hrvatskog vijeća obrane za sudjelovanje u Oluji, njihov doprinos zbog toga što prethodna predsjednica koja je bila iz HDZ-a imala očito kompleks da ih ne odlikuje jer da bi to moglo naljutiti političko Sarajevo. A odnosi HDZ-a i političkog Sarajeva su kompleksni, kako onog hrvatskog HDZ-a, tako i HDZ-a Bosne i Hercegovine jer ih je uvijek strah da im pod nos ne ture jednu presudu iz 2017. godine o UZPU pa se onda tu malo ide, ide ovako kao po minskom polju kao šta također i druge strane znaju svoje komplekse u odnosu na Hrvate u BiH pa onda isto i oni idu na neki način kao po jajima ili kao po minskom polju. U BiH je loš položaj svih konstitutivnih naroda i kao oni to vole reći i ostalih, ali Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod se susreću sa dodatnim problemima koji se može otprilike najviše svesti u tome da su u entitetu RS manjina i to debela manjina, a da su u Federaciji BiH najveća manjina ili najmanji konstitutivni narod u osnovi nažalost to se svelo na isto. Kome je ova deklaracija bila namijenjena? Hrvatima u BiH, pa valjda oni bolje od Hrvatskog sabora znaju kakav im je položaj, ali kako su njihovi predstavnici koji su izabrani u saboru tražili tu deklaraciju, ok, ako je to još jedna pomoć da se oni bolje osjećaju u BiH dobro. Bošnjacima, pa njima se diže kosa na glavi o tome da Hrvatski sabor uopće raspravlja o BiH. Srbima, pa oni imaju neku svoju agendu u koju Hrvate u BiH ponekad koriste kao saveznike, a i Hrvati u BiH njih koriste kao saveznike, ali recimo zanimljivo je kada treba izabrati četvrtog Dodikovog zastupnika u Domu naroda u, parlamentarne skupštine onda SDA glasa za Dodika bez obzira šta se i s njihovim glasovima u Skupštini Republike Srpske izabran četvrti predsjednik. Međunarodnoj zajednici, pa ja mislim da ni međunarodna zajednica sa simpatijama ne gleda što se RH u bilo kojem obliku miješa u stvari u BiH jer da je onda bi u ovome izvješću više pisalo o tome šta su naši predstavnici govorili međunarodnoj zajednici koja je budimo iskreno, budimo iskreni najviše odlučuje o tome kako će izgledati BiH u budućnosti. Em, Europski sud za ljudska prava od 9 sudaca Ustavnog suda BiH imenuje troje, em imamo visokog predstavnika koji je promijenio ne znam koliko zakona i sada zato šta Rusija ne podržava, ne može se baš obračunati s onim šta on misli da treba u političkom smislu sa Dodikom prema tome to je takva situacija da je međunarodna zajednica najpozvanija ili objektivno, realno ima najveću moć da nešto tamo promijeni. Sve ostalo, dogovor tri naroda, ok, samo se oni baš ne mogu dogovoriti to je i, mislim da je netko od prethodnika kolega Škoro je to u stvari opisao drugačija viđenja BiH i zato je Dejtonski sporazum donesen nakon rata potpisom i predstavnika međunarodne zajednice i sva tri, i predstavnika sva tri konstitutivna naroda pri čemu su za dva naroda potpisali predsjednici susjednih država. Što pište u Dejtonskom sporazumu? Citat: „Članak 5. Predsjedništvo BiH se sastoji od tri člana, jednog Bošnjaka, jednog Hrvata koji se svaki biraju neposredno s teritorija federacije i jednog Srbina koji se bira neposredno s teritorija Republike Srpske. Izbor i trajanje mandata, članovi predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu u zagrade tako da svaki glasač glasa za popunjavanje jednog mjesta u predsjedništvu u skladu s izbornim zakonom koji donosi parlamentarna skupština.“ Ovo piše i ovako se provode izbori, to smo potpisali i sad prigovaramo kao RH da to nije legalno ili legitimno. Vjerojatno nije, vjerojatno je prevara, ali ovo je potpisano, ovako se biraju članovi predsjedništva i zbog toga je Komšić izabran. Za mene je jasno da za Komšića nisu glasali građani federacije hrvatske nacionalnosti jer ovi iz Republike Srpske ne mogu ni glasat ni za Hrvata, ni za Bošnjaka, ni za ostale samo za Srbina, pa je onda recimo možda glasovima Bošnjaka Mladen Ivanić pobijedio Dodika, nikad nećemo znati 2010. godine ili '14. kad je to bilo. Dakle, problem je uočio Europski sud za ljudska prava i rekao to morate promijenit, ali ne na način da Hrvati biraju Hrvate, Bošnjaci Bošnjake, a Srbi srpskog predstavnika, nego da mogu se kandidirati i Židovi, Romi, Mađari, Talijani, Crnogorci tko već živi u BiH, mogu biti izabrani, a tko će za njih glasat onda. Prema tome, rješenje nije da mi govorimo da će hrvatske predstavnike birat Hrvati jer se to neće dogoditi, to je dakle protiv Europske konvencije o ljudskim pravima i Bošnjake Bošnjaci itd., nego ili da se predsjedništvo bira u parlamentu pa da onda se glasa na način u domu naroda vjerojatno ili da se pod pritiskom međunarodne zajednice promijeni ustav jer se unutra, unutar BiH to sigurno neće dogoditi jer se nije dogodilo u zadnjih 20 i nešto godina. Da budem plastičan za mene kao socijaldemokratu je veći paradoks da se Bogić Bogičević uopće ne može kandidirati za člana predsjedništva BiH, dakle osoba koja je nadam se bit će izabran za gradonačelnika Sarajeva, koja je u našoj povijesti dobila i odlikovanje od hrvatskog predsjednika ostala zapamćena po glasu protiv vanrednog stanja 1991., ne može se kandidirati za predsjednika BiH, predsjednika predsjedništva, za člana predsjedništva BiH zato što je Srbin iz federacije. Ne može se ni Hrvat iz Dervente kandidirati za člana predsjedništva BiH. Prema tome, to je problem u ovome trenutku koji treba ovoga riješiti, a šta mi trebamo inzistirati i pomoći da se riješi pitanje što je ustavni sud ne Hrvatske nego BiH donio oko predstavnika u domu naroda. E to više nije pitanje miješanja u unutarnje stvari druge države, nego pitanje poštivanja ljudskih prava u toj državi koja želi ići u europske integracije, to možemo tražiti kao članica Vijeća Europe i kao članica EU. Idemo dakle u tom smjeru. Što se tiče pitanja provedbe ustavnog suda, legitimnosti itd., pitanje što mi radimo. Dakle, inzistiramo na provedi presude Ustavnog suda BiH što je u redu, a sami nismo proveli barem 2 presude Ustavnog suda Hrvatske jedan je o donošenju Zakona o pobačaju, a drugi je o izmjeni izbornih jedinica. To nismo proveli. Tako da nismo baš najlegitiminiraniji da sad druge prozivamo da to ne napravimo.

Dakle i on također sudjeluje u provedbi ove Deklaracije je bila također izdašna financijska pomoć hrvatskom narodu u BiH. Međutim, mi to radimo bez računice za glasove. Prema tome, dogovor koji smo sa HDZ-om postili u Ustavu 2010. godine da se broj zastupnika iz dijaspore fiksira na tri to je dogovor, to nije SDP tražio. Ako vi želite to promijeniti, a vidim da nas stalno optužujete da smo mi nešto smanjili, onda recite. Što se nas tiče možemo promijeniti Ustav u tom smislu samo na manje. Prema tome, nemojte to spominjati bez velike potrebe. Ako vam to treba za vaše interne odnose prema glasačima i mi ćemo onda to koristiti, ali za sada je ustavno uređenje za dijasporu ovakvo kakvo je i mi ne tražimo da se ono promijeni. Ali ako se bude mijenjalo može samo na manje.

Izvolite.

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnice

U tom smislu poduzeto je niz aktivnosti kroz državna tijela kako bi se Hrvatima u Bosni i Hercegovini pomoglo i kako bi se njihov položaj unaprijedio, stoga ću podržati ovo Izvješće. Svim srcem se zalažem za europski put Bosne i Hercegovine i smatram da je on izrazito važan za tu državu jer će se reforme pozitivno odraziti i na jačanje demokratskih institucija, ali i na stvaranje pretpostavki za gospodarski razvoj. Aktivnosti hrvatskih zastupnika u hrvatskom Parlamentu u kojima sam sudjelovala pridonijele su podnošenju zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, te smo u odgovarajućim rezolucijama Europskog parlamenta isticali da bi se ustavna reforma trebala voditi načelima decentralizacije, federalizma, supsidijarnosti i legitimnog predstavljanja.

Pozivam stoga sve odgovorne u BiH da svoju pripadnost europskoj obitelji pokažu poštivanjem vrijednosti u koje EU vjeruje i na kojima je izgrađeno, da pristupe nadogradnji Daytona i osiguraju Hrvatima prava koja im kao konstitutivnom narodu pripadaju kako Hrvati u Bosni i Hercegovini više nikada ne bi bili građani drugog reda. Za sve građane Bosne i Hercegovine najvažnije je da imaju uređenu i funkcionalnu državu koja treba biti njihov servis u kojoj su jednakopravni i gdje se poštuju njihova prava.

Ta je pomoć potrebna jer se osnovna ljudska prava Hrvata krše, među kojima je pravo na vlastiti dom i dostojanstven život u vlastitom rodnom kraju. Protjerano hrvatsko stanovništvo u najvećoj mjeri nije se vratilo u svoj rodni kraj, jer im za to nije osigurana pravna, materijalna pomoć a ni fizička sigurnost što je rezultiralo doslovnim iskorjenjivanjem hrvatskog autohtonog stanovništva iz pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine. Takav egzodus jednog naroda i s njim izbrisane prisutnosti vjerske i kulturne tradicije tog naroda mjerljiv je sa tragedijama koje su se dogodile u zemljama poput Sirije i Iraka. Hrvati moraju imati mogućnost povratka u svoj dom. Hrvatska se djeca moraju moći školovati na hrvatskom jeziku. Hrvati moraju moći sami birati svoje političke predstavnike. Jedini prihvatljivi put za razvoj Bosne i Hercegovine uspostava je sustava u kojem će svi narodi moći ostvarivati sva pripadajuća prava i u kojem dva naroda neće nadglasavati ili nadjačavati jedan narod. Zahvaljujem potpredsjedniče. Sad trenutno su Hrvati u Bosni zapravo obespravljeni na svim poljima.

Pa Hrvati su sasvim sigurno u podčinjenom položaju bez obzira što bi trebali kao konstitutivni narod imati sva jednaka prava to se u stvarnom životu ne događa. I u tom smislu vjerujem da integracija BiH u EU može pripomoći reformama koje trebaju omogućiti i jedan bolji gospodarski prosperitet, ali i učinkovitost sustava u BiH.

Također, mislim da rijetki znaju da u stvari oni dijelovi u kojima žive Hrvati i gdje su Hrvati ujedno rečeno na vlasti, odnosno predstavnici Hrvatskog naroda iz Sarajeva ne dobivaju gotovo nikakvu financijsku pomoć i zaobilaze ih sve investicije.

Osjećate li vlastitu krivnju zbog toga s obzirom da ste ga podržavali, a znamo kakvu je politiku vodio i kakvu i dalje vodi evo sada kada nije predsjednik uzeli smo mu mi barem iz MOST-a ovaj ured bivšeg predsjednika, kakvu vodi prema BiH. Kolega Grmoja, vi svakim svojim istupom degradirate u stvari funkciju saborskog zastupnika i pokazujete da niti čitate materijale, niti znate što je tema, nego ad hominem napadate na zastupnike, širite laži i klevete. Ja sam odgovorna osoba i kao hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu podnosila sam niz amandmana na rezolucije o Bosni i Hercegovini i ti amandmani su na sreću bili usvojeni i dali su određene rezultate upravo zalaganjima hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu gdje su uz mene. I tu moram reći pokazivali smo jedinstvo različite političke opcije što se na žalost ovdje u Hrvatskom saboru ne može vidjeti zahvaljujući vama i vašim kolegama iz MOST-a jer širite destrukciju, podmećete noge i ne doprinosite ni u jednom konstruktivnom prijedlogu, napretku niti Hrvatske a niti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi smo u Europskom parlamentu ostvarili tu suradnju i koheziju i zajedničkim naporima pomicali stvari sa mrtve točke i na to sam ponosna.

Najprije bih pozdravio Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini zaboravljeni, otuđeni narod jer više se provodila politika Sarajeva od strane naših predsjednika, naše Vlade nego politika Hrvata, službena politika Sarajeva, Baščaršijska na čelu sa Stjepanom Mesićem, njenom savjetnicom, glavnim PR gospođom Petir i sličnima koji su potukli interese Hrvatskoga naroda, dotukli i doveli do ovih rezultata da je to područje doslovno prazno.

Politika prema hrvatskim građanima, tj. naša ustavna obaveza uvaženi ministre koji ste se pogubili u ovoj raspravi HDZ je donio zakon da samo tri predstavnika iz dijaspore budu ovdje.

Jel' to borba za ravnopravnost Hrvatskoga naroda?

Vi ste se odrekli Hrvatskog vijeća obrane, osim u deklaratorne predizborne svrhe. I ponavljam Zoran Milanović je veći suverenist od vas, imao je barem hrabrosti odlikovati sastavnicu Hrvatske vojske a to je Hrvatsko vijeće obrane ove godine. Ali ako ćemo govoriti ljudski ili principijelno, bilo SDP-ovci ili HDZ-ovci taj čovjek je više napravio. Stipe Mesić je ugrožavao njihovi savjetnici, pobočnici koji su došli na vlast da bi zasjeli kroz PR agencije u razna ministarstva zbog svojih interesa, ne interesa Hrvatskog naroda.

I možete dati svi replike kolegice i kolege, demantirajte me što je to vaš rezultat. Da li ste nekakav značajan projekt na primjer Ravča – Drvenik kojim se preko Vrgorca spojio sa obalom pa sa zaleđem Hercegovine da imaju izlaz prema moru i da na tome području ostanu naši ljudi živjeti, baviti se seoskim gospodarstvom u Hercegovini. Ja osjećam potrebu reći Sinj, Livno to je susjedno, to su ljudi koji zajedno mi živimo stoljećima. Ja osjećam se dio toga korpusa.

Poštovani zastupniče Bulj, s obzirom da nisam dobio ni hrvatska javnost odgovor na odnos hrvatskih vlasti, hrvatske Vlade, konkretno Vlade premijera Plenkovića i ministra Bošnjakovića čitavog tima na posljedicu osuđujuće presude gdje se Hrvatsku zapravo stavlja u rang članice udruženog zločinačkog pothvata gdje je šestero naših Hrvata osuđeno. Molim vas recite mi tada je bila organizirana komemoracija u Lisinskom i Vlada gospodina Plenkovića je i u Otvorenom, kroz medije najavljivala hitne žalbe, presude. Na žalost ništa od toga nije poduzeto.

Nitko. Znate tko je prvi otišao? Ministar Šprlje, prvi. Pitao je triba li vam nešto, triba li vam pomoći bez obzira na teške optužnice zločinačkog pothvata i svega što se htilo nametnuti na teret hrvatskom vojniku i Hrvatskoj mladoj državi tek tada u nastanku etiketirajući je zločinačkom.

Sada ćemo napraviti jednu stanku radi provjetravanja, pa ćemo se naći u 13 i 50 minuta.

Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Zdravka Bušić.

poštovani ministre, sad će se vratiti ja mislim, kolegice i kolege zastupnici. Donošenjem Deklaracije o položaju Hrvatskoga naroda u BiH u prosincu 2018. godine Hrvatski je Sabor još jednom pokazao odlučnost da ispuni svoju ustavnu obvezu i bude jamac zaštite interesa Hrvata u BiH. Iako su po ustavnom okviru Hrvati u BiH konstitutivan narod kroz proteklo smo desetljeće svjedočili odlukama koje su ih diskriminirale u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Ta nepravda na žalost još uvijek traje i najbolje se ogleda kroz nametanje člana Predsjedništva BiH koji iako formalno predstavnik Hrvata nije izabran voljom Hrvatskoga naroda. Dodatno se podcrtava činjenica da se stvari nisu promijenile ni nakon odluke Ustavnog suda BiH kojom je utvrđeno da je izborno zakonodavstvo u toj zemlji diskriminirajuće za Hrvate. Ovu nepravdu Hrvatska je predugo ignorirala, a stvari su se s mrtve točke pokrenule tek u prošlom mandatu Vlade RH. Vlada Andreja Plenkovića kroz protekle četiri godine, ovo je pitanje uspjela staviti na dnevni red važnih bilateralnih sastanaka sa šefovima država članica EU, ali i europskih institucija od razine ministara vanjskih poslova do Europskog vijeća.

Svi koji su se ikada bavili vanjskim poslovima zasigurno su svjesni koliki je trud uložen kako bi se nakon toliko godina šutnje na ovoj razini otvorilo pitanje izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Pred nama je na žalost još uvijek jako puno posla, no ovo Izvješće pokazuje da se u tom poslu nije sustalo. Aktivnosti se nastavljaju jednakim intenzitetom i u ovom mandatu pri čemu treba pohvaliti angažman svih ministarstava angažiranih na zaštiti interesa i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini od gospodarskih, obrazovnih, kulturnih do onih pravosudne naravi. Posebno tu mislim na aktivnosti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kroz koje je osigurana podrška projektima važnim za očuvanje i jačanje hrvatskog korpusa poput škola, bolnica, studentskih domova, domova za starije i nemoćne, infrastrukturnih projekata kao i onih koji omogućuju otvaranje novih radnih mjesta. Velik posao napravila su i ministarstva recimo hrvatskih branitelja, te rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz uređenje statusa pripadnika hrvatskog vijeća obrane, a valja naglasiti i napor Ministarstva pravosuđa kako bi se osiguralo jednak tretman u procesuiranju ratnih zločina u čemu su osumnjičenici i optuženici iz redova Hrvatskog naroda također u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge nacionalnosti.

Prva je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Dakle, ova priča o izmjenama Daytonskog sporazuma na štetu Hrvata nema veze sa izborom člana Predsjedništva. Član Predsjedništva se od početka do danas bira na isti način. '98. je bio sličan slučaj sa Gradimirom Gojerom kandidatom Hrvatom za kojeg su glasali Bošnjaci samo ih nije bilo dovoljno da preglasaju Antu Jelavića tada. Dakle, Daytonski sporazum se na isti način provodi od '98. od kad su se prvi put održali izbori do danas što se tiče člana Predsjedništva. Što se tiče Doma naroda tu je došlo do promjene od strane međunarodne zajednice. I nije naš problem što Bošnjaci ne prihvaćaju da Izborni zakon nije u skladu sa Ustavom, nego što međunarodna zajednica to ne želi pomoći da se promijeni jer sa njima ima većina u Ustavnom sudu dva Hrvata i tri člana međunarodne zajednice. Ja što se tiče izmjena ja bih se sa vama složila, međutim u izvornim, pročitajte, evo ja sam sigurna da ste vi čitali. A jel' to zapravo, jel' vi stvarno mislite, jel' itko misli da je to tako u izvoru i zamišljeno. Znači Hrvatski narod se tamo nekako poredao iz njihovih redova, evo izabrat ćemo pa ćemo na taj način izabrati.

Poštovana evo prilično ste koncizno pokušali objasniti ulogu Deklaracije samog izvješća koje je zapravo samo deklarativno, a iz kojeg je vidljivo da vam je jedan od glavnih ciljeva kojem težite aktivno zalaganje Hrvatske za potrebnu reformu izbornog sustava kao gotovo najvažnijeg problema po pitanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini iako je jasno kako je do izbora hrvatskog člana Predsjedništva dovela politika nebrige za Hrvate i kako ovo pitanje potežete samo iz razloga izbornog poraza Dragana Ćovića.

Kada promijenite stav i kada vam cilj bude bolji život ljudi i iskrena pomoć Hrvatima u Bosni i samoj Bosni i Hercegovini na njenom putu za Europu tada će se i sam položaj Hrvata popraviti. Poštovana kolegice, ja bih doista što se tiče mene i mog angažmana, ja bih sve ovo što ste kazali s dužnim poštovanjem apsolutno ne stoji. A ja bih vas samo jednom zamolila da sa mnom pođete, pa evo najbolje u srednju Bosnu iz koje ja nisam recimo, da pođete pa vidite što sam evo recimo ja osobno učinila. To nije niti pristojno, pristojni ljudi to ne čine. Ali ja bih volila da sa mnom pođete, evo željela bih da pođete sa mnom jednom bilo gdje, pa da se osvjedočite zašto sam ovo govorila i sa kojim zapravo iskrenim osjećajem prema tom narodu ja govorim, a ne samo za glasove.

Kao zastupnik koji dolazi iz 11.

Sad kad je podržava se … [[Govornik se ne razumije.]] podržavao bih je i da je podržava 106 zastupnika jer smatram da ulaže napore i čini što je u njenoj mogućnosti kako bi zaštitila interese Hrvata koji žive izvan RH. Onim kolegama koji su ovdje išli van teme želim samo poručiti spominjali predsjednika Ćovića, dodat se nema šta puno samo da je pripremio specijalan tim … [[Govornik se ne razumije.]] Jer oni koji uopće znaju prilike u BiH da mogu vjerovat da bi sud BiH oslobodio predsjednika Ćovića da je imao ikakvi dokaz. Također želio bih se osvrnuti na čitanje ustavnih odredbi kolegi Bauka treba ih do kraja pročitati. Također treba uzeti u obzir i presudu Ustavnog suda BiH po predmetu Ljubić gdje jasno kaže da je konstitutivnost i ravnopravnost natkrovljujuće načelo za sve razine vlasti gdje se biraju.

Ja koristim prigodu da im se zahvalim na naporima na čelu sa državnim tajnikom Milasom i svim djelatnicima koji uistinu poznaju prilike u BiH.

Ja bih u narednom razdoblju volio da ova Deklaracija, izvješće o ovoj Deklaraciji sadrži više prostora vezano za gospodarstvo.

Također bih volio da osmislimo jedan projekat, program kako pomoći mladim obiteljima sa više djece. Jer uistinu ne mora sad situacija kao i u većem dijelu balkanskog poluotoka i u jugoistočnoj Europi uistinu ozbiljna. Također želim da potaknem u idućem razdoblju sve naše lokalne zajednice na bolju suradnju kako bi povukli što veće fondova iz EU.

Ta ravnopravnost je garantirana Washingtonskim i Daytonskim sporazumom. Hrvatska je potpisnik tih sporazuma. I ja koristim ovdje prigodu da se zahvalim ministru Radmanu, Ministarstvu vanjskih poslova koji uistinu čini napore kako bi se ova potpora osjetila u BiH. Koristim prigodu i da se zahvalim premijeru Plenkoviću koji svojim jasnim stavom, postupcima svakodnevnim stoji iza legitimnih zahtjeva Hrvata za ravnopravnošću. Vjerujem da je to u interesu ne samo Hrvata u BiH nego i u interesu čitave BiH svih njenih naroda. To je u interesu i RH. Samo takva BiH je dugoročno održiva i stabilna. I na kraju nadajući se da će iduća izvješća biti još dodatno sadržajnija sve kolegice i kolege zastupnike pozivam da ovo Izvješće prihvatimo i podržimo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi kolega.

To smo već ponavljali. Sami ste imali tiskovnu konferenciju na tu temu i sami ste svjedokom ove izborne prijevare koja se desila.

Naravno da nemam dovoljno vremena da govorimo o svim segmentima gdje su Hrvati neravnopravni. Pa tako je jedan od primjera jeste i samo Središnje izborno povjerenstvo gdje se praktično na jednoj sjednici izvučena imena koji su kasnije imenovani u Središnje izborno povjerenstvo. Nije to Središnje povjerenstvo nelegalno, međutim Hrvati nemaju dovoljno snage da to ospore ili na Ustavnom sudu ili na nekom drugom zakonodavnom tijelu.

Mi ono što jedino možemo da smo uputili prigovore nadležnim organima.

Ovdje su navedene izjave gospodina Alije Izetbegovića. Sjećate li se šta je isti izjavio kada je sravnjeno hrvatsko selo Ravno početkom rata na vapaje za pomoć. Slažemo se da Daytonski sporazum izvorno nije predvidio da jedan narod bira dva člana Predsjedništva. Matematičkim izračunima koliko je Bošnjaka glasalo za sadašnjeg hrvatskog člana Predsjedništva. I ako možete malo šta to za Hrvate znači u financijskom smislu, trenutna situacija.

Da to ima reperkusije na svakodnevan život pokazuje i kako bi evo sad ovdje da se osvrnem na prijedlog jednog izaslanika da Bosnu i Hercegovinu napusti konstitutivnost naroda kako bi to izgledalo u praksi pokazuje evo kako funkcionira federalna Vlada svakodnevno. Kad jednom odlukom može usmjeriti stotine milijuna maraka na jedna područja, a znam ako se usmjeravaju na jedna područja sva druga područja osiromašuje. Sljedeća replika uvažena zastupnica Zdravka Bušić.

Vi ste iz središnje Bosne kolega koliko ja znam. Biste li rekli nešto u korist tog gospodarskog razvoja što je hrvatska bolnica u Novoj Bili, kako i na koji način je utjecala na taj gospodarski razvoj gdje obitavaju Hrvati i ostanak samih Hrvata u središnjoj Bosni, molim vas lijepo.

Naravno najviše Hrvati i Bošnjaci koji tu najviše žive.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Da je bio hrvatski član Predsjedništva legitimno izabran to se sigurno ne bi dogodilo. A želim reći da i gospodin Dodig to nije učinio zbog Republike Hrvatske, nego je učinio jer je svjestan ako Bošnjaci vladaju svim pozicijama koje pripadaju Hrvatima onda će tad slično što se danas događa Hrvatima događati i Srbima.

Bilo bi realnije po meni ovo i ovakva Izvješća početi rečenicom Bosna i Hercegovina je prioritet hrvatske vanjske politike radi Hrvatskog naroda u njoj, radi duljine granice i sigurnosnih aspekata, gospodarske suradnje i slično. Sve ovo, ali i dio Izvješća govori koliko je pitanje unutarnjeg uređenja složeno, komplicirano, politički osjetljivo počesto teško razumljivo.

Zahvalni smo na dolascima među Hrvate u Bosni i Hercegovini i potpori političkim stavovima legitimnih predstavnika, zahvalni smo što je pitanje unutarnjeg uređenja danas tema tijela EU, Vijeća sigurnosti.

Sve ovo se u ovome Izvješću možda i ne vidi, ali tko hoće i želi razumjeti i vidi nekima je ovo previše ili možda zanemarivo, nekima kao i uvijek do sada prostor za manipulacije. Ovakva politika nam daje osjećaj sigurnosti, vjere u opstanak. Ima puno neriješenih problema poglavito u pograničnim područjima iz oblasti vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, što opterećuje naše sugrađane s obje strane granice. Ima prostora, potrebe intenzivirati prekograničnu suradnju.

U Deklaraciji se spominje obaveze HBOR-a, u Izvješću ne. Što je razlog? Što su problemi?

I da zaključim. Analizirajući tekst Deklaracije čije je donošenje u ovom Saboru sada se vidi, bio je jedan veliki iskorak i ovo Izvješće, vidljivo je da ima prostora, potrebe intenzivnije raditi na realizaciji zaključaka Deklaracije.

Ali isto tako činjenica je kako ne postoji druga država u Europi koja ulaže toliko znanja i želje da BiH bude visoko na dnevnom redu u tijelima EU no što to čini Republika Hrvatska.

Realizacija pune jednakosti Hrvatskog naroda u BiH apsolutni je prioritet i potrebne su i nužne i žurne promjene Izbornog zakona koji bi osigurao jednakopravnost triju konstitutivnih naroda.

Ponovit ću, dakle izvorno Daytonom nije predviđeno da jedan narod bira dvojicu predstavnika kao članove Predsjedništva.

Inače rasprave nisu bile loše. Ja sam izašao ovdje samo da prokomentiram dvije, tri rasprave.

S druge strane znajući koliko je tu hrvatska politika površna, nedostatna, često puta diletantska s jednim časnim izuzetkom koga je gospodin Bulj spomenuo u nekoliko navrata danas a radi se o predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću koji zna i smije, ima ih još koji znaju ali malo tko smije. Dakle, ja sam u ovom Saboru svojedobno grmio na hrvatsku politiku zbog lošeg stava, držanja i ponašanja prema Bosni i Hercegovini, a prvenstveno prema Bošnjacima Muslimanima.

Pa gospodo draga vrtjeli ste se što Srbi kažu „ko kiša oko Kragujevca“ nitko nije imenovao.

Hajmo prvi Hrvatski narod. Pa gdje su to Hrvati tako energično, tako žestoko, tako ratnički tražili treći entitet? A okolnosti su takve da ga imaju pravo tražiti.

Međutim, Hrvatima je taj treći entitet u ovom trenutku samo taktička varijanta je li tako, a ne strateška odrednica. Zbog čega? Zbog one sramote koju su nam polupismeni engleski visoki predstavnici, a to ste također dobro obradili i ovaj … [[Govornik se ne razumije.]] kojeg niste spominjali.

No, kad sam spomenuo Hrvate idemo na Srbe, kakva je pozicija Srba. Ali ono zlo koje su nama Srbi trebali napraviti oni su to napravili. Ja sam prije 15 dana sjedio sa biskupom Komaricom ovdje, poklonio mi je nekoliko knjiga. Pored ostaloga jednu u kojoj stoji 8 stotina Hrvata je ubijeno na prostoru Republike Srpske, odnosno pardon na prostoru Banjalučke biskupije 6 svećenika, časna sestra spaljena itd. Ali onaj hrvatski političar koji nema na jednoj ruci jednu informaciju, a na drugoj drugu, znači jednu informaciju što su nam Srbi željeli s druge strane da su nama u ovome trenutku politički bliži Srbi nego Bošnjaci. Iz kog razloga? Srbi hoće, dakle njihove priče na jednu stranu. Ali zbog nasilja visokih predstavnika oni imaju sjajnu taktičku a i stratešku poziciju. Oni prema svom cilju, a cilj im je odcjepljenje.

Mi to moramo znati. Izvolite.

Dakle, drago mi je da neki zastupnici otvaraju temu natjecanja u iskazivanju suverenističkih stajališta između predsjednika Milanovića i onoga što hrvatska Vlada i općenito Hrvatska država u izvršnoj vlasti čini za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to dobar put. Treba se natjecati u zalaganju za Hrvatski narod, treba se natjecati u nastojanju da im se osigura potpora i razumijevanje za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Ali ne smijemo drage kolegice i kolege zaboraviti jedno. Dužnost zastupanja i zaštite interesa Hrvatskog naroda u BiH imaju i mogu imati u prvom redu njihovom voljom legitimno izabrani predstavnici i bez toga niti jedan drugi zastupnik njihovog prava neće imati izgleda za uspjeh [[Upadica Reiner: Hvala.]] I to pravo da sami biraju svoje predstavnike je ključno pravo.

Između, nas dvojica se u mnogo stvari slažemo, ali se u jednoj bitnoj stvari ne slažemo. Ja u politici mislim i podržavam, a ti malo više navijaš. Ja razmišljam. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine predsjedajući, ministre. Pred nama je jedan uradak koji smo nazvali Deklaracija o položaju Hrvatskog naroda u BiH

O tome nismo danas govorili.

I sad vidim da neki kolege sa lijeve strane se zadovoljno smiju što sam ja rekao ovo za HDZ.

Ja ću vas podsjetiti da je vaša politika na ovim prostorima počela '45. sa rušenjem spomenika banu Jelačiću. Srušili ste spomenik Šimi Starčeviću prvom jezikoslovcu hrvatskog jezika koji je napisan na hrvatskom jeziku. Zatim, vi ste se odrekli Hebranga, vi ste se odrekli Tuđmana iako je Tuđman neosporno bio ljevičar i komunist. Ali onog trenutka kad je spomenuo Hrvatsku državu, kad se priklonio ideji Hrvatske države vi ste ga se odrekli. Vi ste zarobili Hrvatski narod u toj velikosrpskoj politici koja se i dan danas razvija i sputava Hrvatski narod da se emancipira ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Hrvatskoj. Što je to što nama treba u Hrvatskoj? Treba nam nova politika, treba nam europski standardi, treba nam zemlja bez korupcije, nepotizma, kriminala, trebaju nam demokratizacija društva i demokratizacija naših stranaka kao i financijska demokratizacija stranačkog života. Trebaju nam poduzetnici koji će biti oslobođeni reketa naših inspektora. Treba nam europska, a ne balkanska Hrvatska. I sad kad se vratimo nazad što nama treba, treba nam nova republika. Zašto mi Hrvati, odnosno Hrvatska država ne može zaštititi interese Hrvatskog naroda u BiH? Zato što nismo vjerodostojni. Oni naši partneri sa kojima mi sjedimo u EU su svjesni toga da mi nemamo uzvišene više ciljeve, nego da bi mi samo u Bosni i Hercegovini htjeli staviti svoje poslušnike koji će i tamo pljačkati Hrvatski narod kako se to ovdje događa. Onog trenutka kad riješimo problem korupcije, nepotizma, kriminala, odlaska hrvatskih mladih ljudi iz Hrvatske i naših ovršenih tad ćemo moći zastupati i interese Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Do tada će oni bit zarobljenici naših nesposobnosti, stranputica i krivih odluka. Prva je poštovanog zastupnika Kapulice.

I to pravo da imaju svoje legitimno izabrane predstavnike je ključno u obrani njihovog statusa, interesa, položaja i budućnosti.

Hajmo se maknut od Deklaracije. To je posljedica 30 godina vladanja HDZ-a i SDP-a. Što znači ova hrpa papira koju će nakon dva dana se stavit u ladicu i nikad je više nitko neće pogledat? Hoćemo za godinu dana pisat novu deklaraciju? Hajte molim vas! Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Vrkljan. Pa sad me zanima, obzirom i na vaš slučaj vezan za primanje mita za koji ste doduše, koji je otišao u zastaru zbog pitanja našeg pravosuđa, mogli bi zapravo i reći da ste vi pravi primjer borbe protiv korupcije temeljeći na slučaju koji imate. Bilo bi dobro da prije nego prozivate nas ovdje iz HDZ-a za korupciju koji ovdje sjedimo, da počistite ispred svog praga.

Kao da mi nismo živjeli u istoj zemlji i govoriti na ovakav način govori da je bojim se slaba budućnost i neizvjesna budućnost za Hrvatsku državu ako budu takvi ljudi kao vi kreirali hrvatsku politiku.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre.

Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska kontinuirano zagovarala federalni, odnosno konfederalni model ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, a da je to isto bio, da su to bili prijedlozi Međunarodne zajednice, odnosno Europske zajednice, bilo da se radi o Kutiljerovom, Vance-Owenovom, Stoltenbergovom planu koji su polazili od ustavnih odredbi, čak i onih socijalističkog ustava BiH da BiH treba teritorijalno urediti formiranjem entiteta bez obzira kako se oni zvali prema nacionalnom kriteriju uz određene korekcije. To je bio taj glavni pristup, glavno uređenje ali i glavni problem BiH upravo zbog toga što su tri nacionalne politike u BiH imale potpuno oprečne ciljeve. Znate da je srpski nacionalni interesi su bili odcjepljenje, odnosno ako ne odcjepljenje odnosno vlastiti entitet, hrvatski već sam rekao federalna ili konfederalna BiH, a bošnjački i onda i danas je unitarna Bosna i Hercegovina.

Upravo zbog toga što nije moguć taj dogovor i sporazum ta tri nacionalnih stranaka težište odgovornosti jeste na Međunarodnoj zajednici, odnosno da Međunarodna zajednica počne promovirati načelo federalizma kao ključnog kriterija za rješavanje problema u višenacionalnim, ključnih kriterija, ključne vrijednosti kao za rješavanje i uređivanje višenacionalnih zajednica a pretpostavka je za to da se pitanje slobode, nacionalne slobode definira kao jedna od temeljnih vrijednosti. Jer nema nacionalne slobode bez slobodnih ljudi, niti slobodnih ljudi bez slobodnog naroda. Ideja federalizma je nešto što je danas u Europi sve prisutnije na teorijskom planu kao kriterij koji treba inaugurirati, kojeg se treba držati. Ali ne smijemo idealizirati ni tu Europu zato što ona takav jedan pristup dosljedno neće provoditi iz svojih sebičnih ako hoćete razloga pojedinih država jer bi to značilo isto tako početi primjenjivati od Španjolske do Velike Britanije, ne znam Škotske ili bilo kojih država. U tom smislu trebalo bi biti ozbiljan i u procjeni što se može učiniti, jer Hrvatska u međunarodnim odnosima ima onoliko snage koliko je i sama jaka odnosno ključni međunarodni igrači trebaju prihvatiti ovo da se takvo rješenje nametne u Bosni i Hercegovini, a za to je potrebno ne prekidati sve odnose nego jačati te odnose i komunikaciju. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega, uistinu se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju sa teškoćama u ostvarivanju svojih prava, tj. Tzv. Svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje upravo u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja, a i drugim negativnim društvenim pojavama koje upravo proizlaze iz te činjenice.

Mislim odgovor je jasan da i bez te pomoći bi položaj bio puno lošiji. Međutim položaj nije zadovoljavajući, ne možemo, svi smo se ovdje de facto suglasili da je taj položaj loš i nezadovoljavajući.

Kolega Tuđman govorili ste i o modelu federalizacije kao jednom od mogućih rješenja. Ja mogu ovdje posvjedočiti da sam kao hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu sa još nekoliko kolega ovdje i kolega Stier je bio, bio je i kolega Plenković i neki drugi, bila podnositeljica amandmana koji su usvojeni u Europskom parlamentu koji su tražili i nadogradnju Daytona i pronalaženje rješenja koje bi moglo ići i po modelu federalizacije a kako bi se osigurala jednakopravnost i konstitutivnost sva tri naroda. Dakle, ako govorimo o Europi, poziciji Europe, Europa jest slušala ono što su hrvatski predstavnici u Bruxellesu govorili kad su zagovarali prava i osnaživanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Pitanje kako se ona može realizirati naprosto treba tražiti odgovor u tome da se Europska unija više angažira i drugi međunarodni čimbenici više angažiraju na tome da se prihvate te vrijednosti, a želja ne ulazeći sad u to koliko je iskreno od strane bošnjačke politike da uđu u Europsku uniju je prostor ili mogućnost da ih se prisili da prihvate europske vrijednosti i jedan od modela federalnog uređenja. S time što treba naglasiti da svaka država pronalazi svoj model, da nema univerzalnog rješenja za federalizaciju višenacionalnih država.

I gospodin Bauk je govorio da se izbori na isti način provode od 1998. godine pa da sadašnja situacija nema nikakve veze sa Daytonom. Pa ne radi se ovdje o provedbi odredaba Daytonskog sporazuma nego upravo suprotno. Već uoči tih prvih izbora koji su spomenuti, a ovdje imam dokument iz 1997. godine govori se o brojnim kršenjima odredbi Daytonskog sporazuma, izbornih pravila, kodeksa, odbijanju brojnih prigovora i odstupanja od zajamčenih prava Hrvata u A za ostvarivanje tih prava nisu osnova samo pravila, kodeksi i sporazumi oni su potrebni za njihovu realnu i operativnu provedbu. Temelj prava Hrvata u

Prema tome, potrebno je kao što sam i malo prije rekao pronaći obrasce kako bi se osigurala ta ravnopravnost u praksi, a ne sa nekakvim pravnim smicalicama izigrati Hrvatski narod da bira svoje predstavnike u ključnim pozicijama u Bosni i Hercegovini pogotovo što imate ovu jednu argumentaciju sada koja ide u prilog ovoj jednoj unitarističkoj koncepciji koju zagovara SDA tamo. Kaže pa šta se Hrvati bune kad oni imaju procentualno više ministara nego što ih procentualno tamo radi.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega zastupniče, kolega Tuđman vi ste govorili u vašem izlaganju o ideji federalizma. Dotaknuli ste samo na kratko i Washingtonski sporazum koja je bila zapravo prva etapa tog dogovora kad je stvoren zapravo okvirni sporazum o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine koja se i danas zove federacija. Što se dogodilo da zapravo više uopće ne govorimo niti spominjemo Washingtonski sporazum koji je zapravo Daytonski sporazum je nastavak Washingtonskog sporazuma koji se dogodio u ožujku 1994. godine u Washingtonu.

Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege.

Pa kako to nije uspjelo sada se pokušava majorizacijom, izbornim injžinjeringom onom dijelu zastupnika Doma naroda kroz kvotu hrvatskih zastupnika uključiti na isti način predstavnike Hrvatskog naroda kao što se to događa u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Ali izgleda sad kad je došao mir, da se zapravo samo Hrvati ti koji su u podređenom položaju.

Po meni ona je dobar dokument koji na određeni način iskazuje želju, stav, volju nas zastupnika u Hrvatskom saboru i očekuje od Vlade i od Predsjednika Republike i od svih dužnosnika, prije svega i od ministra vanjskih poslova da na tim zaključcima koje smo mi potvrdili ovom Deklaracijom trajno ustrajavaju, jasno jer je i to naša ustavna obveza, da se ta konstitutivnost, jednakopravnost Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini postigne već na idućim izborima.

Izvolite.

Zahvaljujem. Složio bih se sa uvaženim zastupnikom Antom Prkačinom da je pet minuta malo za ovu temu. Malo bih nadopunio samo gospodina Bačića, ne bih se ja samo pozivao na duh Daytona jer duh može biti fluidan, podložan interpretaciji, slovo je vrlo jasno. A nedvojben dokaz da članovi Predstavništva predstavljaju narode, a da nisu samo pripadnici naroda je stavka u tom istom Ustavu, aneksu 4. koja kaže da se u slučaju povrede vitalnog nacionalnog interesa član Predsjedništva obraća Domu naroda u Parlamentu, tog naroda Hrvat hrvatskog, Bošnjak bošnjačkog, Srbin srpskog i da onda Dom naroda, klub naroda tog naroda pokreće u Parlamentu taj mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Znači, jasno je da je on predstavnik Hrvata bi trebao biti. Da riješim još neke nedoumice koje su se tu čule od kolege Glavaševića smo čuli to kako nacionalni identiteti u BiH oni smatraju ne bi trebali biti primarni itd. Ali nije, stvarnost ne odgovara našim željama i utopijama i našim nekim političkim vrijednostima. Jer ja bih pitao i spominje se da ne mora sve biti iz nacionalne vizure, ali retoričko pitanje bih postavio koja je to politika u BiH koja nije iz nacionalne vizure? Podstiću da se na popisu iz 2013. 96,3% stanovnika BiH izjasnilo kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. 3,7% kao ostali ako odbijemo nacionalne manjine Albance, Rome, Turke, Crnogorce i ostale pa ni jedan posto ljudi se nije izjasnio u smislu pripadnosti zemlji kao takvog ustavnog patriotizma da su oni građani ili Bosanci i Hercegovci itd. I ono što je važno istaknuti u toj priči da je u složenim višenacionalnim državama u kojima nije riješeno nacionalno pitanje da je građanska opcija uvijek krimka za nacionalizam brojnijeg naroda.

Stoga nereflektirano govorenje o građanskoj nekakvoj opciji u BiH je znak ili nepoznavanja situacije ili lobiranja za velikobošnjačku politiku, trećeg nema. Dakle, ja smatram da je hrvatska politika konačno postala konstruktivna ali da se radi nedovoljno. Što se tiče naših saveznika hajmo krenuti od od SAD-a, vidjeli smo na Wikileaksu kako naši ministri vanjskih poslova sniskodljivo klimaju glavom američkim dužnosnicima i sumnjam da su se ikoga, ikada založili za Hrvate u BiH. Američka ambasada u Sarajevu je organizator prosvjeda 2014. godine tzv. socijalnih tobožnjih nemira koji su se u biti pokazali kao Bošnjačko proljeće jer se nije prosvjedovalo ni na teritorijama gdje većini žive ni Srbi, ni Hrvati, a na kraju nakon mjesec dana kad je cijela priča okopnila i tu plenumi završili zadnja šačica prosvjednika i plenumaša praćena kamerom nacionalne televizije dolazi pred Američku ambasadu, doslovno i zvoni da pita što da rade dalje. Evo, takva je nažalost američka politika, ali ja mislim da je i naša krivnja jer ako je Amerika naš partner, a jeste, onda razgovarajmo partnerski. Sumnjam da je takav razgovor ikada obavljen na takav način. Da, imamo problem njemačke politike. 2017. godine u pripremi zajedničkog stajališta EU za raspravu o BiH u Vijeću sigurnosti UN-a Hrvatska je u taj dokument dodala potrebu osiguranja ravnopravnosti tri konstitutivna naroda. Uslijedilo je šokantno njemačko inzistiranje da se to izbriše tj. da se konstitutivni narodi uopće ne spominju. Pazite, to je ustavna kategorija. I to ne ustavna kategorija bilo kakvog ustava, nego ustava koji je mirovni sporazum. To je jedna zločinačka neodgovorna politika, ja se nadam da je to utopizam SPD-a koji vodi njemačko vanjskih, vanjskih poslova. Kad govorimo o toj pseudograđanskoj, lažno građanskoj priči, dovoljno se podsjetiti da je Benjamin Kallay prije 135 godina pokušao isto i nije tada uspio, a u međuvremenu su se dogodili brojni ratovi i drugi povijesni događaji koji su dodatno učvrstili identitete triju nacija u BiH. I umjesto da tražimo harmonično rješenje plivamo u utopijama. Gospodin Glavašević bi se trebao za provedbu svojih vrijednosti zalagati za treći entitet. Zašto? Kad bi imali tri entiteta onda bismo mogli primijeniti čisti građanski princip. Kandidiraju se svi u svakom entitetu, tri entiteta delegiraju tri člana predsjedništava, vlade entiteta i sve ostalo. Dakle, za tu priču nek se zalaže za treći entitet. Čuli smo kritike na HDZ BiH, da, slažem se s većinom toga, ali bi onda trebalo se silno zalagati gospođa Benčić za promjenu izbornog zakona, jer se Hrvati homogeniziraju oko najjače opcije i Prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Kolega Raspudiću i u ovoj raspravi, vidim da ste komentirali naše kolege, posebnu težinu ima rasprava kolege našega koji je bio i general i ja mislim da je on sve rekao ovdje da je velikobošnjačka politika u biti problem rascijepa Bosne da Hrvati nemaju svoje znači ono što im pripada da su konstruktivan narod, a kolega Prkačin je to najbolje objasnio. Međutim, kada je Hrvatska po vama u biti digla ruke od Hrvata? Da li je to kada je Jandroković, predsjednik sabora rekao u Wikileaksu da nikada neće biti treći entitet ili kada je Stjepan Mesić vodio barčaršijsku politiku, sarajevsku politiku protiv Hrvata ili kada su se svi koji su trenutno evo gospodina Grlića plivali uz tu politiku protiv Hrvata deklaratorno samo uz izbore za Hrvate? Teško je odlučit se koja je bila najniža točka politička ili simbolička. Ja bih vas samo korigirao, tadašnji ministar vanjskih poslova sadašnji predsjednik sabora Gordan Jandroković je rekao da ideja o trećem entitetu glupa i za nas neprihvatljiva ovaj tako je točno rekao Stewart Jonesu. Ja mislim da je ipak dno bilo dotaknuto u trenutku kojeg sam naveo 2010. godine Bošnjaci drugi put biraju Komšića, ajde prvi put se možda nije znalo, mislio se evo možda će većinski Hrvati glasovati, a onda ima situaciju u Kalesi živi 35 Hrvata, 33 su glasali za druge hrvatske kandidate, dakle potencijalno 2, možda su maloljetni, možda jedno izašlo, Komšić dobije 7033 glasa. I veleposlanik RH Tonči Staničić se hvali u intervjuu u Oslobođenju kako je on prvi čestitao Komšiću na izbornoj pobjedi. Pa možete li zamisliti Srbima da je netko nametnuo člana predsjedništva da srpski veleposlanik u Sarajevu to kaže. Evo, to je po meni bilo dno. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Raspudić ne znam da li smo se dobro razumjeli ja sam rekao o uspostavi, jednakopravnosti Hrvata u BiH kroz izborni zakon koji će omogućiti ustanoviti legitimnu zastupljenost hrvatskog naroda. I kad je u pitanju višečlano tročlano predsjedništvo rekao sam, sad mogu na drugačiji način to interpretirati, da je za Hrvate bolje da im u predsjedništvu sjedi predstavnik iz Bošnjačkog naroda izabran njihovom većinom nego Hrvat izabran većinom bošnjačkog naroda. To je bio moj stav kojega i sada potvrđujem. On je rekao da je treći entitet pitanje unutarnjih odnosa u BiH, a ne da je on rekao da su Hrvati glupi koji to zastupaju. Ja se slažem Hrvate može predstavljati bilo tko, ali koga su oni izabrali. Mi smo imali u vrijeme poraća dok je još uvijek bio paritet recimo veleposlanik ih hrvatske kvote u Japanu je bio doktor Ben koji živi u Mostaru, inače iz Jajca, čovjek je crnac iz Kenije, ali je on kulturološki kako bih rekao Hrvat iz BiH i bez problema on je naš dobar kadar bio za to veleposlanstvo. Dakle i Hrvati mogu predstavljati oni legitimno koje su Hrvati izabrali. To može biti hrvatska teritorijalna jedinica koja onda delegira jednog člana predsjedništva, jednog s bošnjačkom većinom, jedna Republika Srpska. Može se onda staviti jedan ključ da se gleda rezultat izbora za člana predsjednika, ali da on mora u najmanje dva kantona s hrvatskom većinom osvojiti prvo mjesto. Što Komšić naravno i netko tko za koga ne glasaju Hrvati nikada ne može.

Kolega Raspudić, vi ste govorili o toj građanskoj državi kao krinki za dominaciju najbrojnijeg naroda vezano za BiH. Međutim treba podsjetiti da su se višenacionalne države '90.-tih godina raspale u Europi upravo zbog takve jedne politike i da je tada nastalo 15 nacionalnih država, kasnije je nastala još i Kosovo i Crna Gora, a na lijevoj opciji se tada trubilo kako su to nekakve anakrone ideje 19. stoljeća. Prema tome ono što bi trebalo shvatiti da je pitanje nacionalne slobode i ravnopravnosti jedno od temeljnih vrijednosti, ali isto tako da bi se došlo do međunarodnog priznanja da odnosi u međunarodnom poretku su naprosto poput fizičkih zakona koji se doduše mogu mijenjati, a da to nije tako jednostavno prema tome potrebno nam je angažman međunarodne zajednice da bi se moglo ovu u BiH Slažem se sa svim što rekli, ali Hrvatska mora početi postupati kao suverena država. Mislim da nije dobro ovo način na koji je Bugarska blokirala kandidaturu Makedoniji i da razlozi ne stoje. Ali itekako stoje razlozi i svakom bi se lako rastumačili zašto bi Hrvatska trebala blokirati europski put BiH dok se ne promijeni izborni zakon tj. ne vrati na Dejtonska načela da osigura jednakopravnost naroda. Bojim se da nije nikada dosada ni jedan takav potez povukli, a treba ih povlačiti jer apeliranje i ova razmjena na sastancima s Komaricom ili Čovićem ili s bilo kim jadikovki, ne koristi. U BiH nije da nije zastupljena i građanska politička volja, ona je zastupljena na razini općina, županija, parlamenta Federacije BiH, parlamenta BiH i skupštine Republike Srpske, a tijela za predstavljanje nacionalne političke da tako kažem volje konstutivnih naroda su domovi naroda i predsjedništvo. Rekli ste da je nacionalni identitet jedan od važna odrednica, slažem se s time, ali ne možemo reći da je ključno upravo pokazatelj toga nažalost je ovo iseljavanje u zadnjih nekoliko godina iz Hrvatske kad je Hrvatsku napustilo gotovo 300.000 ljudi, znači imamo hrvatsku državu samostalnu, u hrvatskoj državi većinski narod 90% čine etnički Hrvati i opet ljudi nažalost napuštaju našu domovinu. Odlaze da ne kažemo trbuhom za kruhom, idu tamo gdje će biti bolje njima, gdje će imati bolju egzistenciju za svoju obitelj, tako da vidimo da nije nacionalna odrednica ona koja je ipak primarna. Nije primarna, ali u BiH nijedno drugo pitanje ne može u potpunosti doći na dnevni red s punim političkim fokusom, ni ekonomsko, ni pravno, ni pitanje antikorupcije i svega ostalog dok se ne riješi nacionalno pitanje. Neriješeno nacionalno pitanje je generator nacionalizma. Spominjao sam, kolegica Benčić kritizira Čovića i HDZ BiH, opravdano, nesposobni su, korumpirani, vrlo mlitavi prema Sarajevu kad treba braniti nacionalne interese. Zašto Hrvati većinski glasuju za njih? Pa zato što su u strahu od preglasavanja. Promjena izbornog zakona koja bi jamčila Hrvatima da im drugi neće birati političke predstavnike automatski bi dovela i do pluralizacije hrvatske političke scene jer narod u stalnom strahu od preglasavanja se spontano homogenizira oko najjače i najorganiziranije opcije, a to je HDZ BiH. Dakle, dvostruki je interes Hrvata u BiH da se riješi taj izborni zakon jer bi se onda konačno i druge stvari o kojima ste govorile došle na dnevni red, s čim se slažem.

jel ovo radi? Dakle, u nastavku na ovo što ste rekli kako onda uopće povjerovati da je u interesu HDZ-a da se ova deklaracija po pitanju političke jednakopravnosti provede, kada bi to značilo da se više neće birači homogenizirati oko HDZ-a u BiH i je li rezultat njezinog neprovođenja upravo ovakav pozadinski interes? A drugo pitanje tiče se onoga što ste govorili o politici u izvještaju gdje se prema razgovoru s čelnicima EU da se govorilo na ovakav način o pitanju jednakopravnosti Hrvata u BiH za razliku od spominjanja toga izrijekom kada se govori o razgovorima s Čovićem.

Dijelom sigurno svaka bi analiza pokazala da kolidira partikularni interes, bio od stranački, bio nekih osoba, bio nekih financijskih i ekonomskih krugova i ono što je, ne samo opće nacionalni interes nego ja bih rekao doista ljudski interes pravde i ravnopravnosti naroda u složenim državama. Činjenica to jest dok je stanje ovakvo da HDZ BiH će šta god radili, kakve god kadrove stavljali dobivati većinu od Hrvata u BiH, ponavljam jer se ljudi homogeniziraju oko najjače opcije u strahu od preglasavanja. Što se tiče Hrvatske nema više ucjene pristupnim putem EU otvaranja ili zatvaranja poglavlja. Ono zašto premijer Plenković spominje kada razgovara s Komaricom i s Čovićem, ja govorim o onome što stoji izvješću, potrebu promjene izbornog zakona, a ne spominje na sastanku s Junckerom ili Europske pučke stranke, ja mogu samo objasniti brigom o nekakvim plusevima u općoj sutra europskoj politici ili karijeri, ne znam kako objasniti to drugačije. Jel se čujemo, vidimo? Poštovani kolega Raspudić, slušajući izlaganja pojedinaca u ovoj sabornici čiji sami sadržaj i percepcija stanja u BiH te odnosa RH prema BiH zlobnici bi rekli ozbiljno ukazuje na konzumaciju bunike, no ne bih osobno to tako okarakterizirao. Osobno sam skloniji činjenici vidljivog hvalisanja koje u svojoj pozadini baš i nema nešto s čim se može pohvaliti i biti utemeljen. Po vašem mišljenju u kojem je području RH najviše zakazala u odnosu prema BiH i druga stvar što mislite koji je faktor nejedinstva Hrvata u BiH

Pitanje je zapravo što mislite koji je faktor nejedinstva Hrvata u BiH, Čović i političke sinekure ili netko treći? Ja bih rekao nažalost jer mislim da bi pluralizam i konkurencija politička Hrvata u BiH bila dobra, nema tog nesuglasja. To se gura iz sarajevskih političkih krugova i nekih u Hrvatskoj da postoje kao različiti interesi Hrvata Srednje Bosne ili Posavine od Hrvata Hercegovine, ne. Dakle, po tom pitanju nema ne jedinstva. Ono gdje je naviše zakazala politika RH i gdje je moj najveći problem s ovim izvješćem je to što se nije radilo na vanjskopolitičkom planu. Konkretno točka 6 dakle što nije upućeno ni jedno pismo, niti pokušan organiziran sastanak sa Vijećem za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma gdje bi se jasno objasnilo kršenje načela konstitutivnosti naroda.

Postoji jedno mjesto koje se zove Kalesija u Tuzlanskom kantonu i struktura stanovništva je slijedeća. Dakle, ukupno ima 7035 stanovnika, od toga su 7000 Bošnjaci, 35 Hrvata. Što se tiče glasova, glasovanje je bilo slijedeće dakle 7000 Bošnjaka je glasalo za gospodina za Komšića, 2 Hrvata su glasala za gospodina Komšića, a 33 Hrvata su glasala za ostale hrvatske kandidate. To dokazuje vašu činjenicu da je to gospodin koji bi trebao biti proglašen kao persona non grata u hrvatskoj politici. Nadalje, čitajući bošnjačke novine, slušao sam i gledamo sad da će se ti slični pritisci dakle raditi i na lokalnoj razini, imate li saznanja i o tome i možete li nam prokomentirati taj primjer kako se odražava u, općenito u politici BiH.

Ovaj primjer Kalesi je toliko zoran da ne treba govoriti dalje. Što se tiče ovih lokalnih izbora mi imamo neke probleme, imali smo prosvjed Hrvata Uskoplja koji tvrde da je naprasno prekinuto brojenje glasova koji su dolazili poštom koji su većinski hrvatski.

Evo javljaju se i Hrvati iz Fojnice, problem rudnika Bakovići i hrvatskih sela koja su oko njega tko će se tu sutra zapošljavati i ostalo. Dakle, postoji puno konkretnih problema na terenu gdje smatram da bi institucije RH trebale puno brže i konkretnije djelovati i pomagati Hrvatima tamo. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Ljubice Maksimčuk.

Uvaženi ministre, kolegice i kolege, deklaracija o položaju hrvatskoga naroda donesena je 14. Prosinca 2018. godine u ovom visokom domu oslanjajući se naravno na Ustav RH, na sve druge pozitivne propise koje Hrvatima u drugim državama jamče skrb i zaštitu hrvatske države. Položaj Hrvata u BiH trenutno je daleko od ustavnopravne pozicije. Ne traže Hrvati ništa drugo osim onoga što im pripada i što imaju ostala dva naroda u BiH. U svom djelovanju Hrvatska podupire suverenitet, integritet i teritorijalnu cjelovitost BiH. Hrvatska podupire institucije svih razina vlasti u BiH, ali te iste institucije ne poštuju izbornu volju hrvatskoga naroda. Pa ću ponoviti ono što sam jutros rekla u mojoj replici i vraćam se ponovo na izbornu prijevaru od nedavnih lokalnih izbora gdje su Hrvati, ja ću se, ja ću samo ovdje napomenuti općinu Teslić, ali ima tu i drugih općina, ostali zakinuti za svoje predstavnike jer je SIP naprosto prestao prebrojavanje listića pristiglih poštom za što hrvatski predstavnici imaju dokaz i zasigurno će pravdu potražiti i boriti se svim mogućim zakonskim sredstvima. Poštovanje volje birača su osnove demokracije koje u BiH, koje BiH u svojim težnjama k europskom putu mora poštivati. Bez rješenja hrvatskog pitanja nema ni rješenja ostalih problema u BiH kojih je zasigurno puno. Hrvatska Vlada i predsjednik Vlade u više navrata su jasno komunicirali ovu temu o ravnopravnosti Hrvata u BiH u svim tijelima EU. Naši zastupnici u Europskom parlamentu svaku priliku svakako koriste kako bi ukazali na težak položaj Hrvata. BiH je u središtu Hrvatske vanjske politike, u 9. sazivu Hrvatskoga sabora i osobno sam sudjelovala u donošenju ove deklaracije i tada su oči naših Hrvata u BiH bile uprte u ovaj visoki dom gdje su se mnogi u svojim raspravama nametali što više puta spomenuti Hrvate u BiH. I zamislite kad je došlo glasovanje nisu bili ni za, ni protiv, ni suzdržani jednostavno su isparili. U ovom izvješću za 2019. godinu vidimo koliko je aktivnosti ova Vlada poduzela. Sigurna sam da će u slijedećem izvješću biti puno toga više.

Gospodine ministre, kolegice i kolege već su prije mene rekli da 5 minuta je premalo da možemo detaljno analizirati situaciju u BiH, položaj hrvatskog naroda u BiH, ali sigurno je vrijeme da možemo uočiti i pozdraviti one aktivnosti koje je Vlada, možemo reći i državni vrh učinio u razvoju odnosa sa BiH kao državnom gdje će sva tri konstitutivna naroda biti ravnopravni, gdje će se otvoriti i mogućnost da se BiH pridruži Hrvatskoj u članstvu u EU i NATO-u. To nije samo pitanje neke humanitarne pomoći ili čak ne samo pitanje naše ustavne obaveze, definitivno jest i ustavna obaveza ali je u svakom slučaju pitanja ulaganja u našu nacionalnu sigurnost odnosno nacionalnu sigurnost RH. No, spomenuo sam napore i aktivnosti Vlade, pa i državnog vrha namjerno proširio malo taj koncept jer doista kad bi pogledali koje smo strateške ciljeve ispunili onda bi vidjeli da prije toga smo znali ispuniti dva preduvjeta. Jedan je politički konsenzus ili barem suglasje najvažnijih, relevantnijih političkih i društvenih čimbenika, a drugo je prepoznavanje međunarodnih prilika, pa i sposobnost da okrenemo međunarodne okolnosti koje nekad nisu bile nama u korist da to i postanu. Što se tiče tog političkog konsenzusa kojeg smo npr. imali kad je bio referendum o neovisnosti u obrani države, ali i kasnije za EU i NATO oko pitanja BiH moramo priznati nije ga, nije ga bilo, nije ga bilo '90.-tih, nije ga bilo ni kasnije, međutim jest napravljen i po tom pitanju čini mi se jedan napredak. U ovoj raspravi iako je bilo različitih tonova, npr. nije bilo nekih izjava koje su se znale čuti i u ovom domu o Hrvatskoj kao agresoru na BiH. I samim time čini mi se da možemo konstatirati da i na tom području političkog konsenzusa gradimo jednu poziciju, ali ostaje na nama pogotovo u Hrvatskom saboru ta obaveza da to izgradimo jer je to bitno ako želimo biti uspješni. Što se tiče prepoznavanja međunarodnih okolnosti, one se doista i mijenjaju, uloga npr. jedne Rusije, jedne Turske, nije ista danas kao što je bila '90.-tih ili čak 2000.-tih, ali i Beograd koji želi stvoriti svoju interesnu sferu, neki to nazivaju srpski svet i naravno vide BiH u toj interesnoj sferi. Zapad, dakle i EU i NATO na to do sada nije dao adekvatan odgovor. Jedan možda obris toga odgovora jest bio u rezolucija Europskog parlamenta koje su prije spomenute od one prve 2014., ali i kasnije '15.-te i '16.-te gdje se ukratko naglasilo 3 stvari. Ne separatizmu, ali ne i unitarizmu i centralizmu, a da federalnim rješenjima u BiH na putu prema EU. I na tom tragu radi i hrvatska Vlada i državni vrh i mislim da je izuzetno bitno da iskoristimo i ovu raspravu da damo potporu upravo takvoj jednoj politici. Posve je legitimno imati neka različita mišljenja, poglede pa i uputiti kritike, ali mislim da na tom putu i u tom usmjerenju moramo dati potporu Vladi i državnome vrhu jer to je doista jedan oblik državne politike koji je izuzetno bitno ne samo za položaj hrvatskoga naroda, naravno i za to, ali za cjelokupnu BiH, a onda naravno i time i za nacionalnu sigurnost RH. Taj federalizam jest koncept koji na zapadu dobro razumiju, koji se koristi upravo u slučajevima gdje imate više nacionalne ili države ili države u kojima imate npr. kao što je Belgija različitih jezičnih zajednica, u svakom slučaju gdje ima više identiteta i utoliko se treba koristiti takva federalna rješenja da bi mogli imati funkcionalnu i uspješnu državu.

To je njihov stav, njihovo pravo izborno kome će povjeriti svoj glas u BiH.

Doista čini mi se da je Hrvatski narodni sabor ako hoćete i jedno rješenje i odgovor, pa i naučena lekcija na nekih pogrešaka iz prošlosti i podjela iz prošlosti i da je to jedan dobar model u kojemu se može jednostavno funkcionirati tamo gdje je potrebno jedinstvo, a naravno tamo gdje će jednostavno biti jasno da će biti izabran legitimni predstavnik hrvatskoga naroda tu je veća konkurencija. Sve nas to upućuje na tu činjenicu da je potrebno promijeniti i izborni zakon. Upravo zbog toga da omogući da se, upravo zbog toga da omogući da se rješavanjem nacionalnog pitanja učini jedan napredak u demokratizaciji društva u BiH. Govorili ste da moramo podržati ulazak BiH u EU, no nije mi jasno zašto se ulazak BiH u EU ne koristi kao sredstvo pritiska da bi se ostvarila jednakopravnost Hrvata u BiH. Zar nije to pravo pitanje vladavine prava, čak ne i samo našeg interesa, strateškog interesa Hrvata u BiH nego vladavine prava kao takva, da mi imamo pravo, da Hrvati imaju pravo izabrati svog predstavnika mi kao dio EU valjda bi se trebali zalagati za takva prava unutar EU, a ne davati bianco potporu koja nama ništa ne znači ako u ovakvom stanju uđemo u EU nama kao Hrvatima u BiH. A drugo pitanje kako vi komentirate činjenicu da u ovom izvješću nema nikakvih konkretnih dokaza o tome da su se vodili razgovori s predstavnicima europskih institucija o jednakopravnosti Hrvata u BiH za razliku od toga da ga ima u razgovorima primjerice s Čovićem. Poštovana kolegice, dakle kada je u pitanju bio trgovinski sporazum između BiH i EU koji nije išao u korist interesa RH, itekako je hrvatska diplomacija znala dobro reagirati i tu su se učinile one potrebne promjene tako da taj ugovor bude u skladu naravno i sa interesima BiH, ali i sa interesima RH. Kada ste postavili pitanje da li je nama u interesu da se BiH pridruži Hrvatskoj u članstvu u EU, pa i u članstvu u NATO-u, mislim da bi se složili da to jest u interesu RH. Pitanje blokiranja pregovora, prije morate imati pregovore da bi mogli bilo što blokirati, danas BiH nije u pregovorima s EU, prema tome mislim da ste otvorili jednu temu koja nema subjekta, nema tog sadržaja, ne možete blokirati nešto ne postoji.

Hvala vam uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi ministre, kolegice i kolege, pitanje identiteta, svi znamo da je to vrlo osjetljivo pitanje, to osjećamo u sebi, pitanje pripadanja, pitanje poistovjećivanja samoga sebe. E sada kada ulazimo u sebe i kada sami sebe osjećamo i kada to promišljamo nailazimo na to da to pitanje identiteta nije nimalo jednoznačno i da ga je upravo ovdje za ovom govornicom inače u političkoj raspravi vrlo teško samo i isključivo racionalnim argumentima objašnjavati, tumačiti ili iz toga izvlačiti bilo kakve logične konsekvence. Ono što svi osjećamo to je da je pitanje pripadanja, pitanje poistovjećivanja, pitanje identiteta, da to ima veliki dio u nama iracionalnoga, onoga što sami ne možemo do kraja objasniti, neovisno o kulturi, neovisno o treningu koji smo možda kao umjetnici prolazili ali tim prije baš, baš radi toga. E sada, u ovom izvještaju vi ministre između ostaloga pobrojavate i aktivnosti Ministarstva kulture koje su naravno pod vašim izvještajem i tu je 12 programa međunarodnih gostovanja i razmjene u BiH, tu su izvedbene umjetnosti, po tome mogu ovaj nešto razumjeti jer su to moji kolege i kolegice i drago mi je da gostuju i osobno sam vrlo često u BiH i to mi je drago da dosta često gostujemo kako sa institucionalnim kazalištima tako nezavisnim, ali srećom ponekad i u nekim kombinacijama međunarodnim koprodukcija što vam je već i od mojih kolega rečeno ta međunarodnu suradnju, evo to je ono što sigurno, što sigurno nedostaje jer ovaj način da se samo pošalje našim ljudima ili da ih Hrvatske samo naši ljudi idu to nije dobar put. Ono što bih htio sada istaknuti kao predstavu, kao jednu pojavu koja mi je iznenađujuća i koju želim pohvaliti osobno ju nisam imao priliku vidjeti, kolege mi ju hvale i to imaju razloga hvaliti ako su dali upravo sada na ovim zadnjim festivalima 15 nagrada i to značajnih nagrada. Na festivali u Brčkom ono glavne nagrade. Radi se o predstavi Tanje Miletić Oručević, Identitetluk u koje kao da zvoni idiotluk identitetluka, uz svo uvažavanje koje sam prije rekao za osjećaj identiteta, ali kada to ode u ovu slijepu ulicu, ali ono što posebno želim pritom naglasiti to da je ta predstava koja dobiva ove sve silne nagrade koje svi hvale i kritika i publika i nagrade publike svuda, da je to predstava koja je nastala u koprodukcije Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, vi ste ga spominjali, spominjali ste i sveučilište, ali u koprodukciji zajedno sa Narodnim pozorištem u Mostaru što je protuprirodni blud za sve nacionaliste, šoviniste, etnicitete i za sve te politike. Međutim, oni su to zajedno još i sa studijom za izvedbene umjetnosti iz Mostara napravili i ja se sada bojim, ali ne bi se trebao bojati ako je to toliko dobro primljeno od kolege, treba naglasiti da su stvarno unutra su kolege i Hrvati i Muslimani i Srbi svi zajedno to rade, takvu predstavu. Eto, mislim da je to vrijedno pohvale nadam se da nećete politički utjecaj usmjeriti u tom smislu da se sada odmah mijenja uprava Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Kolega Matula iako nisam imao namjeru vama replicirati zbog drugih obaveza moram izaći iz dvorane pa ne mogu se javiti 5 minuta u ime, završno u ime kluba pa ću ovdu poslovničku formu iskoristiti da nešto kažem. Naravno podržavam ovo što ste rekli. Mi cijeli dan ustvari ponavljamo jedan narativ koji je već drugi niz godina prisutan u političkom životu RH i ne nudimo ništa novo za pristup rješenju problema predstavljanja konstitutivnih naroda u BiH. Ono kada se hrvatska politika stranačka umiješala bilo je 2006. godine kada je HDZ Hrvatske izazvao raskol u HD-u BiH kako ne bi prošao paket, aprilski paket ustavnih promjena koji je legitimni predstavnik tada Dragan Čović tada dogovorio sa legitimnim predstavnicima druga dva naroda. Onda nije bilo bitno jesu legitimni predstavnici ili nisu, nikad nećemo znati da se tada donijelo ustavne promjene da li bi BiH se riješila većine problema koje je danas imala u ovom političkom smislu. Hvala vam na ovoj replici, ja se na to eto da, mogu se nadovezati isključivo tako da mislim da je stvarno izvor velikih problema koji tu postoje i zbog čega mi stvarno ne možemo doći neke federalističke u najboljem smislu, kao što ste spominjali tu politiku bez opasnosti od unitarizma i ja se nikako ne slažem da je to nužno ovaj jer evo primjer koji ću vam reći. Mislim Jasmina Imamovića gradonačelnika Tuzle, Tuzla je imala tu sreću da nije imala niti taj užasni pokolj u ratu međusobno, međutim čovjek radi fantastične stvari za građane i tamo ne osjećam pitanje nacionalizma, a nacionalisti su proganjali u Mostaru i našeg kolegu Seju Đulića koji je osnovao mostarske dane teatra mladih i mostarski teatar mladih. Zastupniče, evo nakon gotovo cjelodnevne rasprave gdje raspravljamo o tome kako bi trebala biti organizirana BiH i raspravljamo o tome tko bi trebao s kime razgovarati, tko bi trebao s kime dogovarati došla je i vijest iz Amerike iz Bidenove administracije koja kaže ovako, citiram. Nova američka politika zalagat će se za jedinstvenu i cjelovitu BiH i njezine euroatlanske perspektive, a moguće su, zapravo predviđaju se značajne preinake Daytona, a u prvom redu izrada novog ustava koji će jačati središnju vlast odnosno institucije države BiH te ići prema stvaranju i osnaživanju građanskog društva, a to znači i smanjivanje ili ograničavanje ovlasti entiteta. Molim vas da to prokometirate. Da to smo dobili tu vijest to se jutros upravo ovaj događa ta konferencija i naši ljudi su isto neki se oko toga bili interesirali. Očito je, nema se tu što reći da Dayton ne funkcionira i da to se mora promijeniti, ali ovo što ste rekli da u smjeru nekakve građanske, integrativne politike nikako u smjeru radikalne, rigidne, nacionalističke politike koja je sigurno slijepa ulica i koja nam je pokazala u svojem najgorem obliku upravo u ratu i zbog toga je i Dayton i nastao kao nešto što prerezalo rat, međutim nikako da se i dalje maknemo se kraja te slijepe ulice gdje i dalje prijeti užas i prijete zločini. Hvala lijepo.

Evo kratko samo dakle, već smo kroz replike, a kolega Raspudić je detaljno iznio i stav MOST-a i analizirao ovo izvješće, žalosno da evo tijekom cijele ove rasprave nismo dobili odgovore na pitanja koja smo postavili ministru Grliću Radmanu. Ja ih mogu ukratko ponoviti. Znači pitanje za Vladu, za ministarstvo što se napravilo po pitanju izvještavanja Vijeća sigurnosti UN-a, upravnog vijeća za implementaciju mira te europskih institucija o položaju Hrvata u BiH. Znači nikakva načelna priča nego nas zanima koliko je RH uložila resursa tu mislim i na financijske ali i na stručne resurse za diplomatske aktivnosti kojima međunarodnim akterima želimo rasvijetliti hrvatsko pitanje u BiH. Drugo pitanje je bilo jesu li preuzete obveze iz davno donesenog Zakona o odnosima RH sa Hrvatima izvan RH koji se tiču mikrokreditiranja obiteljskih gospodarstava, malog i srednje poduzetništava u BiH, to je Članak 53. i 54. Zakona, dakle mi tražimo konkretniju pomoć našim Hrvatima u BiH, a svi znamo ako Hrvati u BiH budu gospodarski snažni da će se onda lakše izboriti za svoja prava i to sam postavio ministru nije mi odgovorio dakle kakav je stav Vlade što se tiče federalizacije BiH posebno oko 3 entiteta i kada je bila ova deklaracija progurali ste jedan spin da mi nismo bili za Hrvate u BIH jer nismo podržali deklaraciju. Nismo je podržali jer je ona izmijenjena. Prvotna deklaracija koja je bila na odboru bila je puno konkretnija onda ste pod pritiskom išli to peglati, ublažiti, napraviti od toga neku načelnu stvar. Izjednačavanje prava i obveza hrvatskih studenata iz BiH RH te omogućavanje elektroničkog i dopisnog glasovanja. Sve ste to ovaj odbili, sve te naše amandmane i mi nismo mogli da ste barem jedan podržali mi bismo podržali deklaraciju, ali naša podrška hrvatskom narodu u BiH je neupitna kroz cijelo ovo vrijeme.

Dakle neovisno o tom stranačkom ključu, našim kritikama koje imamo prema političkom vodstvu Hrvata u BiH uz hrvatski narod smo uvijek bili i uvijek ćemo biti. Tako da to nije upitno, ali ono što očekujem od vas poštovani ministre da date konkretne odgovore na ova pitanja koja su postavljena. Meni je drago da je evo kolega Vrkljan postavio to pitanje vama jako konkretno. Vi ste odgovorili da nikakve korupcije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nema. Ako je potrebno ponovno ću vam dostaviti dokumente, ali uostalom vi to znate, morate se braniti jer ste svi tu s prstima u pekmezu, sve administracije, iako se ta korupcija događala ne za vrijeme ove Plenkovićeve Vlade, nego za vrijeme Milanovićeve vlade vi i dalje štite tu korupciju. On već dvije godine ne može dolaziti na svoj posao, maltretirate ga preko višeg službeničkog suda koji donosi apsurdne odluke. Evo, hvala Bogu danas je Upravni sud poništio to rješenje, ja očekujem da se Damir Sabljak uskoro vrati na svoj posao. Potrebno nam je više takvih domoljuba, takvog profesionalizma, jer Damir Sabljak je upravo prijavom kroz institucije štitio i naša veleposlanstva, štitio ugled naših veleposlanstava, štitio ugled Ministarstva vanjskih i europskih poslova i dok ne prihvatimo to kao normalan način djelovanja ova država neće ići naprijed. Uvaženi zastupniče Grmoja, iz iskrivljavanja mog pitanja koje je učinio kolega Davor Ivo Stier mogli smo iščitati i možemo interpretirati nešto slijedeće. Dakle, postoji očito mogućnost odnosno vjerojatno je da kada BiH jednom ako bude kandidat za EU da ćemo je mi odnosno da bi je HDZ-ova Vlada sigurno blokirala ako ne bude postignuta jednakopravnost, politička jednakopravnost Hrvata u BiH. Mislite li vi da postoji ikakva šansa za tako nešto imajući u vidu i ono kako smo se ponašali prema interesima Hrvatske u odnosu na Srbije, na Srbiju i njezine pregovore s EU?

Primjer Srbije je jako dobar primjer. Znači donesena je odluka da se osniva povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz Poglavlja 23. i 24., to je važeća odluka Vlade, 4 puta mjesečno, 4 puta godišnje se to povjerenstvo treba sastajati, to kolega Stier jako dobro zna. Niti jednom od Oreškovićeve vlade se nije sastalo. Znači, oni krše svoju važeću odluku, to je kao da kršite zakon, ne žele je povući, a opet se ne sastaju niti prate išta što Srbija radi. To pokazuje što radi naša diplomacija.

Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Domagoja Price. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre vanjskih poslova, apsolutno se slažem da trebamo potpomagati Hrvate u smislu očuvanja njihove kulture i tradicije. Hrvati su autohton narod u BiH, tamo žive da ne kažem od stoljeća 7-mog i apsolutno je pozitivno da ih na taj način podržavamo. Također, smatram da je apsolutno pozitivno da imamo dobre odnose sa susjednom BiH, to je naša susjedna zemlja, to je zemlja s kojom mi imamo najdulju kopnenu granicu, zemlja s kojom mi imamo veliku ekonomsku razmjenu. Ipak baš zato da bismo imali dobre odnose sa susjednom zemljom, sa susjednom državom BiH smatramo da moramo uvijek paziti da ne ulazimo u neke unutrašnje stvari BiH, posebice po pitanju izbornoga zakona. Naravno svatko od nas može imati svoje mišljenje, moje mišljenje je logično da u svakoj, svakoj zemlji postoje građani, da građani biraju jednog predsjednika ne tri člana predsjedništva, ali to je moj osobni stav. Mislim da nije dobro da na taj način ulazimo u unutrašnje stvari susjedne zemlje i mislim da time ništa ne rješavamo, a možda stvaramo više, više problema. Također smatram da trebamo podržavati BiH u njihovom ulasku u EU, mislim da će to biti veliki, veliki plus jer nakon ulaska u EU to je ono što čeka i Hrvatsku, a i BiH slijedi uvođenje EUR-a, Schengenski prostor, dakle nema granica, ljudi će putovati, zapošljavati se, ekonomija će bolje funkcionirati. Nažalost, nekad naši zakoni u Hrvatskoj govore da Hrvati u BiH nisu konstitutivan narod, njih se vodi kao dijasporu zato da bi mogli glasati na izborima, to najčešće ide u korist jedne opcije u Hrvatskoj. Od toga Hrvati u BiH nažalost nemaju nikakvu korist, od toga Hrvatska nažalost nema nikakvu korist. A ono što je posljedica toga što se može roditi i što se nažalost i rađa zadnjih desetljeća na izborima, animozitet, gdje dobar dio građanki i građana Hrvatske reagirao na, kada bi znači glasali Hrvati u BiH na izborima u Hrvatskoj stvara se jedan animozitet, to nikome, to doista nije, nije dobro. Također ta politika koja je vođena zadnjih desetljeća nažalost se pokazala, danas je to više puta spomenuta, nije se pokazala dobra, nažalost u zadnjih nekoliko desetljeća prepolovio se broj Hrvata u BiH. Također, znači moram reći da apsolutno podržavam očuvanje hrvatske kulture, tradicije u susjednoj BiH. Također, moram samo spomenuti da apsolutno podržavam ono što se navodi u deklaraciji da se podupre potraga, da se znači daje potpora u potrazi za nestalim osobama, to je sigurno važno zbog njihovih obitelji i važno je sa te humane strane.

Kolega Prica, ne možete vi imati osobni stav o Ustavu BiH Daytonskog mirovnog sporazuma jer to nije, ne proizlazi iz vašeg osobnog stava nego crno na bijelo kodificirano na papiru gdje je ona definirana kao država tri konstitutivna naroda od ZAVNOBIH-a još se to vuče do danas. Znači što to znači da je to vaš osobni stav ili da bi trebao biti jedan predsjednik kojeg biraju svi građani? Vratit se na status quo ante, prije Daytona je rat, tj. tri države u državi.

Dakle, ne možete vi projicirati svoje političke utopije na jednu vrlo složenu, ozbiljnu i krhku stvarnost daytonske i postdaytonske BiH.

Nemojmo ići tim putem. Također moram reći da jednostavno, vi ste rekli da Ustav BiH, siguran sam da u Ustavu BiH ne piše da će se u nekoj susjednoj državi sastavljati deklaracija, da će se u susjednoj državi govori o unutrašnjim stvarima BiH. Tako da poštujmo susjednu državu i pustimo građanima da razriješe te odnose.

Ne, vi ne poštujete ustavno uređenje BiH jer negirate konstitutivnost naroda ono što je temelj Ustava BiH, vi to činite ne ja. Zastupniče Raspudić vi ste svjesni da ste zapravo zlorabili tu instituciju i replicirali, pa vam dajem opomenu. Imamo slijedeću repliku poštovanog zastupnika Škore. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Prica vaša idealistička osobna slika BiH je nešto na što vam nitko ne može uskratiti pravo. Međutim, nemate pravo niti u povijesnom, niti u zakonodavnom smislu i bilo bi dobro prije nego što govorite o tako nekim stvarima koji su vrlo osjetljivi posebice za Hrvate u BiH da možda ipak malo se bolje uputite u ono što se događalo u vremenima koja su iza nad bez obzira koliko godina imali. BiH kakva je danas nije pala s Marsa i to je zemlja u kojoj postoji narod koji se zove Hrvatski i Hrvatska ima obvezu brinuti se o njemu ne samo temeljem svog Ustava nego potpisanih dokumenata, a ovo što danas radimo u Hrvatskom saboru je vrlo, vrlo legitimno, vjerujte mi. Evo, ako sam samo htio odgovorit da apsolutno sam i spomenuto da poštujem konstitutivnost hrvatskog naroda nekoliko puta i da poštujem susjednu državu, samo smatram da današnja naša rasprava neće razriješiti nikakve probleme, a da je to nažalost na tragu onog što se događalo i politike koja se vodila koja je i dovela nažalost do toga da se skoro prepolovio broj Hrvata u susjednoj zemlji bojim se da danas takvim stavovima ništa ne razrješavamo, nažalost. Sad ćemo imati završno, hvala lijepo, u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Nino Raspudić.

Krenut ću od onoga što sam već bio rekao u izlaganju u ime kluba, da je ovo izvješće o radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, da je ovo izvješće o humanitarnoj pomoći Hrvatima u BiH rekao bih jako dobro izvješće, dižem ruku podupirem ga. Međutim, ovo izvješće o provedbi deklaracije o položaju Hrvata u BiH koja ima vrlo jasne motive, vrlo jasne ciljeve i postavlja vrlo jasne zadatke prije svega iskazane u spornim točkama 5 i 6. Ono što je bit dakle, vidjeli smo što se sve navodilo ta nekakva slanje tih eksperata što šalje jednako u BiH i Mađarska i Slovačka je mogla staviti u svoje izvješće o Hrvatima u BiH ove stvari koje su stavljene tu, sastanci sa političkim crkvenih dužnosnicima iz BiH sve divno krasno, međutim nedostaju ključne stvari. Prije svega točka 6., a to je internacionaliziranje tog problema što Hrvatska kao punopravna članica EU i NATO-a itekako može. Vijeće za implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma se moralo kontaktirati, treba ih intenzivno kontaktirati, trema im pisati, treba organizirati sastanke, treba vidjeti koje mehanizme i pritiska može Hrvatska koristiti pa i suradnje sa svojim partnerima ili s onima koji nam se predstavljaju kao partneri, a izravno rade protiv interesa Hrvata u BiH. Vidjeli smo primjer Njemačke onoga što je išlo za izjavu za Vijeće sigurnosti. Međutim, ničega toga nema po točki 6. koja je srce rekao bih deklaracije, nije urađeno ništa. Točka 5. koja se odnosi na istrage ubojstava samo 1997. 7 povratnika je ubijeno u Srednju Bosnu, zašto se Hrvati nisu vraćali na ta područja, pa evo, evo odgovora. Uglavnom nisu razriješeni ti slučajevi do ubojstva Joze Leutara visokog, visokog dužnosnika u Sarajevu. Ništa po tom pitanju nije učinjeno. Dakle, smatramo da je ovo izvješće osim što dolazi skandalozno kasno tek u 12. mjesecu je potpuno prazno, da je ono napravljeno ad hoc čini mi se zbog pritiska koji je ovdje izvršen u saboru kad je tu bio premijer, kad se postavilo pitanje zašto tog izvješća još uvijek nema. I da ono ne zadovoljava zahtjeve i cilj deklaracije. Zbog toga ne možemo prihvatiti ovo izvješće. Mi se nadamo da ovo što smo čuli od ministra i što sam jučer mogao čuti od još nekih ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova, to je da je u 2020. godini intenziviran taj rad, pa i kontakti s međunarodnim parterima i ukazivanje na kršenje jednakopravnosti Hrvata u BiH, da je doista bilo tako i da je izvješće za 2020. godinu kojem se toplo nadam da ćemo ga za par mjeseci tu dobiti, a ne za godinu dana opet u prosincu, da će biti bolje i sadržajnije, bit ću prvi koji će sa zadovoljstvom visoko podići ruku i snažno pritisnuti gumb da ga podržim.

Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Pristojno bi bilo u ovoj završnoj riječi ili u završnom govoru osvrnuti se na nekoliko mojih prethodnika iako bih najradije nastavio s onim što sam htio. Predsjedniče u jednom 4 plus govoru falila ti je samo sitnica do čiste 5-tice, dakle kad si spomenu onu sliku iz Daytona na kojoj je prvi predsjednik Hrvatske Republike, dr. Franjo Tuđman, onda si trebao opisati cijelu sliku, jer na toj slici su Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. Njih trojica potpisuju mirovni sporazum što je detalj na koji treba posebnu pažnju obratiti, specijalno u kontekstu velikobošnjačkih priča o povijesnoj BiH, ta priča je povijesna sprdnja. Dakle, 3 čovjeka, 3 vođe, 3 najbrojnija naroda u bivšoj Jugoslaviji jer su najbrojniji bili Srbi, pa Hrvati, pa Muslimani, dijele zemlju.

1463. godine Bosna pada pod Turke, a Sarajevo 30 godina ranije. Gospodine Stier, a Bihać znate kad, 1592., danas su to jednako muslimansko bošnjački gradovi. Bihać je 1494. godine bio glavni grad Hrvatske. Pa to se mora pretresti i to se mora znati. To je dakle savjet vama i vi ste mi gospodine ministre malo rezervirani iako ja i dalje stojim na tome da vi možete biti vrlo dobar ministar vanjskih poslova, ali ste malo rezervirani, to je susjedna država. To je nezavršena država, to je jedan projekt, ta je država bila država ovako. Ta država je nakon berlinskog kongresa pa do Prvog svjetskog rata bila država znači jedno 35-6 godina drugi put je država bila za prve Jugoslavije. A ono kroz povijest one smiješne priče o tome, te u Otomanskoj carevini, te povijesna Bosna, te Hercegovine kao dio Bosne to vam je sve skupa jako smiješno, čak u tim nekim povijesnim trenucima su puno viđenije bile i Duklja i Travunja negoli Bosna, recimo hajd kad smo već dotakli to. 925. godine splitski sinod, splitski sabor, na kome uz hrvatskog kralja Tomislava i Mihajlo Višević vladar humske zemlje, 925. godine spomenut. A prvi bosanski vladar ban Borić spomenut 1154. godine, vjerujte mi da mi u raspravi sa Bošnjacima sve to moramo imati u vidu. Dakle, gospodine ministre ja vjerujem da ćemo nas dvojica sjedit i razgovarati, ali bi se osvrnuo još na, na meni inače simpatičnu zastupnicu Benčić, koja je malo promašila temu o Čovićevim lopovlucima, nije mi na kraj pameti ga braniti, ali Čović, ali Dodik, ali Izetbegović koje se optužuje za koristoljublje, oni mogu biti koristoljubljivci i to jesu, ali oni milimetra ne odstupaju od nacionalne politike. Dakle, u BiH nije problem fasade, nije problem koprene nekakve, u BiH je problem u temelju u statičkom proračunu. I ja nemam ništa protiv nek se ona stvori. Ja bih samo u završnoj riječi htio reći slijedeće, da hrvatski narod trenutačno ima najlošiju poziciju u BiH, a mogao bi imati najbolju jer smo najnormalniji i najskromniji. Ako hoćemo zajedno mi možemo zajedno, ako se hoćemo i dijeliti, ma ne treba se bojat ni toga, ko zna može i do toga doći, mi smo opet skromni, nama sve paše. U vrlo teškoj poziciji su Srbi jer hoće pola Bosne i ništa drugo do toga je teško doći, a u još težoj ili najtežoj poziciji su Bošnjaci oni hoće cijelu Bosnu i jedna polupismena, politički polupismena europska zajednica kroz svoje diplomate, a slične i SAD daju im potporu, a ta potpora im možda o glavu pukne prije nego li bilo kome drugome. Slijedeća, završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Mario

Kolegice i kolege, kada je informativna agencija SAD-a radila sredinom 1996. godine istraživanje o žrtvama rata u BiH s pravom je obznanila da su Hrvati najugroženija i najtolerantnija konstitutivna zajednica u BiH. Danas je 2020. godina, Hrvatska država pod time podrazumijevam i ovaj visoki dom ne odustaje od pomoći svojim sunarodnjacima u BiH koji su i dalje u teškoj poziciji. Mi podupiremo i nastavit ćemo vjerujem, a kada govorim mi vjerujem da to nismo samo mi u HDZ-u nego i svi oni iz ostalih parlamentarnih stranaka koji to osjećaju i nastavit ćemo podupirati hrvatski narod u BiH, njihovo pravo na vlastiti jezik, hrvatske škole i obrazovanje, hrvatsku povijest, pravo na našu vjeru, na naše nacionalne simbole, na našu kulturu, jamstva naše opstojnosti u našoj državi BiH. Svu smo brigu pokazali i pokazujemo već dugi niz godina, nije to od jučer, pokazali smo je i kroz skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima trajnim rješavanjem mirovina invalida i svih njihovih prava. Pomoć hrvatske države kada su stradalnici u pitanju trajna je i stabilna činjenica s kojom se ponosimo. Mi nikada ni u jednom trenutku na pijedestal nedodirljivosti, a o tome su svi svjedoci nismo stavili bilo koji oblik unutarnjeg uređenja BiH kao države već suverenost i konstitutivna prava hrvatskog naroda unutar bilo kojeg njezinog unutarnjeg uređenja. Mislim da je to ključno, usmjerite svoju pozornost na činjenicu da se u međunarodnim planovima izmijenilo najmanje 5 različitih prijedloga unutarnjeg uređenja BiH pa ćete vidjeti kako u tom političkom kaosu postoji jedna konstanta, ta konstanta je da BiH može postojati samo uz uvjet pune jednakopravnosti i konstitutivnosti svih njezinih konstitutivnih naroda. Što hrvatski narod u BiH očekuje od Hrvatske danas? Kao prvo on očekuje da Zagreb ne prelazi prešutno preko odstupanja od njihovih prava zajamčenih Daytonom, zajamčenih ustavom, zajamčenih zakonima na štetu hrvatskog naroda uvjeravajući ih čak u to kako je to nužno da bi BiH se uopće očuvala. Hrvatski narod očekuje da se ne daju nova tumačenja onim normama koje su do sada štitile ili trebale biti u funkciji zaštite njihovih prava uz opravdanje da je to jedini način da se stvori politički sustav koji će moći funkcionirati što se ne tako davno uz suglasnost vlasti u RH i događalo. Kada je riječ o onim dijelovima istupa saborskih zastupnika koji govore o stvarnim namjerama zagovornika građanske države, takve namjere postoje međutim ja također želim podsjetiti da je međunarodna zajednica dugo nastojala u BiH organiziranjem izbora svake godine stvoriti nove realne političke snage i osobiti monopol nacionalnih stranaka. Zašto? Što to pokazuje? U Republici Srpskoj imaju vjerojatno najviše stranaka ali to ne znači da su Srbi najdemokratičniji u BiH, mislim da se s time slažete, već da Srbi smatraju da su stvaranjem Republike Srpske, svoje nacionalno pitanje riješili. Kod Hrvata ima najmanje stranaka iako imaju najdužu demokratsku tradiciju. Što to pokazuje? Da je hrvatski narod u BiH još uvijek najugroženiji.

Uvaženi potpredsjedniče, gospođe saborske zastupnice, gospodo saborski zastupnici, evo nakon ove moje zadnje reakcije koju sam relativno dugo čekao, bila je jako zanimljiva rasprava i to me još više zapravo ohrabruje u smjeru da trebamo još jače zastupati i snažiti interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Države u svijetu postoje ne radi nekakve idilične kompozicije održanja svjetskog poretka, niti postoje narodi da bi zadovoljili takvu jednu potrebu takvih država. No, najgore je ako se stvaraju države umjetno a koje nisu u interesu naroda. Dakle, države postoje i trebaju postojati jer postoje narodi, a narodi, njeni građani trebaju biti zadovoljni u takvoj državi kojoj je zapravo interes stvoriti sve te uvjete kako bi država sama kao takva neovisna, suverena i svi njeni građani, narodi bili zadovoljni, bili ravnopravni, imali temeljna prava koja bi trebali ostvarivati.

Ali u Njemačkoj model je zapravo vrlo jasan. Ako živite u Njemačkoj baviti se politikom ne možete dakle se baviti politikom ako ste bili član Centralnog komiteta Saveza komunista itd. To su određene stvari koje su definirane.

Istina u datom roku. Moglo je to i ranije da nismo bili opterećeni COVID-19 itd. Ono u svakom slučaju ovo izvješće - čuo sam različite komentare, u redu, hvala vam na tome - ono dakako ne može zadovoljiti sve one koji traže da ono bude idealno. Ali može zadovoljiti sve one koji poštuju, repsektiraju plemenite namjere predlagača. Ono dakle nije kompletno u smislu, dakle ono uvijek se može nadograđivati zato se i kaže godišnje izvješće. Ovdje smo govorili zapravo, podnosili izvješće za 2019. godinu, ali smo zapravo iskoristili sabornicu da bismo govorili i puno šire. Tako da smo čuli puno situacija ili onih komentara koji su se referirali čak ja bih rekao i na ovu 2020. godinu koja evo vjerujem, ja obećavam da će biti sveobuhvatnija još i ovo što ste vi ovdje tražili za neka pitanja koja jesu, koja su možda trebala ili nisu ili u nedovoljnoj mjeri bila odgovorena. Međutim, moramo imati u vidu činjenicu zapravo da je ovo jedan živi proces koji treba vrijeme, koji treba suradnju, koji treba ozbiljan pristup. Ali postoje neke na koje ne možete baš tako jednostavno utjecati. Prema tome, ne možete vi donijeti dokument i reći to su ta rješenja. Mi se borimo i zato je politika umijeće mogućega da možemo se truditi sa onim alatom koji postoji, a prije svega mora postojati suradnja s akterima da bi Bosna i Hercegovina bila stabilna, funkcionalna, ravnopravna. Znači morate imati odgovarajućeg sudionika odnosno suradnika. Jel' to nama neko olakšanje ili nije, ali činjenica je da hrvatski narod je najmalobrojniji i slažem se s onim da je uvijek bio za europski pristup, da je od prvoga dana pristajao na sve planove. Znači ne unitarizmu, a ne separatizmu tako da se nadam nakon ovih izbora u Mostaru 20. prosinca oni su prijelomni, oni su zapravo više od lokalnih izbora, očekujem da će oni biti onaj trenutak, ona prijelomnica koja će nas usmjeriti na još jačanju gdje ćemo zapravo što je, kako će se dogoditi ti izbori.

Ona je zapravo pokret onog trenutka kada zapravo vi imate sigurnost, ravnopravnost onda zapravo i sve druge su opcije unutar jedne stranke moguće. To je puno lako srpskoj stranci, puno lako bošnjačkoj stranci.

Kada govorite o Draganu Čoviću vi morate imati gospođo Benčić isto, vi ste jako puno kritika uputili. To je ovako dosta isto rizično ako nemate određene i dokaze.

I doista stereotipi koje ste vi naveli gospodine Barbarić „bijele čarape“ stereotipi, zapravo su isto tako na neki rezultat i naše ja bih rekao Hrvatske ne mislim njene Vlade. Mi nismo imali konzistentnu politiku. Kada smo napustili posebne odnose odnosno Vlada, SDP-a Vlada 2000.

To je onda puno otežavajuće i onda nakon 25 godina tražiti rješenja, a mi ih sada tražimo u ove 4 godine. U ovoj godini je bilo, ali to ćete čuti znači iduće godine, kažem to ne može jedno izvješće sve obuhvatiti ono što ste vi tražili. Ali evo ako ste što god vi zapravo tražite možete uvijek nama predložiti koje stavke vas interesiraju da bi zapravo to izvješće bilo za vas prihvatljivo, kompetentno i da biste mogli dati glas, prihvatiti izvješće i tako. Mi smo vam tu otvoreni.

I na koncu zapravo kada govorimo o Deklaraciji kao samoj ona je upravo tu bila sa svrhom da iskažemo poštovanje prema vama jer vi ste saborsku zastupnici, vi ste odraz hrvatskoga društva, vi ste oni koji zapravo isto tako unutar saborskih klupa može puno pridonijeti. Ne samo biti kritičar ili korektiv, nego možete i u vašoj i vanjskoj politici kao saborski odbori možete puno sudjelovati isto tako u približavanju stavova, nacionalnih stavova, državnih stavova Republike Hrvatske prema drugim državama. Ovdje je evo gospodin Grmoja je puno toga govorio. Isto tako pitanje o entitetu, federalizaciji na koncu ne možemo mi govoriti o nekim modelima.

Ali prije svega se dogovaraju znači Hrvati, ovdje je netko rekao mislim da je to gospodin Prica da se trebaju, gospodin Bauk je rekao kojeg sada nema da se treba dogovoriti sa međunarodnom zajednicom.

Mi smo toga svjesni. Šteta što gospodina Raspudića nema ovdje o snishodljivosti prema Pompeju.

Na prvo mjesto je istaknuo domoljub, pa smo ustanovili da smo obojica domoljubi i ja sam kazao da Hrvatska je mala država i mi smo mali narod ali se tako ne osjećamo, da je naša sloboda i neovisnost izgrađena u krvi hrvatskih branitelja i borbi i hrabrosti svih naših ljudi, i onda se nasmijao, i to je bilo sve i onda smo krenuli zapravo ravnopravno razgovarati o svemu onome što nas što zapravo smo mi htjeli.

A inače što se tiče gospodin Bulj je tu prava pripadnika HVO-a, pa upravo i sudionika Domovinskog rata, pa upravo sam to bio u Izvješću i kazao da je donesen taj zakon koji je pravo naš strateški okvir kojim se priznaju prava branitelja Hrvatskog vijeća obrane kao i hrvatskih branitelja u cjelini i da veleposlanica Ercegovac je posjećivala uznike. Prema tome, nije to ostalo samo na mislim da je rekao ministar Šprlje dakle nije to točno. Hrvatska diplomacija je bila uvijek i pratila je ono što se događa i veleposlanici su tu uvijek bili oni koji su trebali i morali i dakako bili su uz naše uznike. Puno je toga isto tako rečeno. Ja ću vam reći da je. Ili je to prespavano ili se nije čulo. Ja sam vrlo ponosan na dva dana koja sam proveo u Vojvodini. To zna gospodin Škoro koji je bio generalni konzul u Pečuhu, ali u Subotici jer je on značajan za Hrvate Bunjevce, ali drugi dan je bilo 16. listopada sam ujutro bio u Vukovaru na komemoraciji Blage Zadre. Ali u Petrovaradinu njihov predsjednik Vučić je predao na korištenje Hrvatskom nacionalnom vijeću kuću bana Jelačića i tada sam postavio isto tako 3 zapravo najvažnija pitanja iako ih ima puno više. Znači reciprocitet što se tiče predstavljanja u zakonodavnoj vlasti, poštovanja Zakona iz 2004. godine kada je u pitanju manjina. Dakle, Srbi imaju 3. Mi isto tako želimo odgovarajući nas svim razinama državne vlasti kako u republičkoj, tako na pokrajinskoj, lokalnoj itd. 1869 gdje sam naglasio važnost za naše obitelji, zapravo za državu, za odnose da se moraju istražiti odnosno moramo znati kakva je sudbina tih nestalih i naravno obeštećenje svih onih logoraša koji su nepravedno bili u pet ili šest logora. Tako da to su ta bila pitanja i mi ćemo raditi na tome. Inače odnosi se mogu jedino poboljšati ukoliko se ta pitanja s druge strane pokaže dobra volja za njihovo rješavanje. I kod tih pitanja nacionalnih pitanja smo mi odlučni. Znači, ne može nas ništa pokolebati bilo s koje strane to dolazi. Znamo ih pravilno artikulirati i znamo mjesta gdje ih treba artikulirati. Ali isto tako one zahtijevaju i taktiku, i mudrost i diplomaciju jer nije sve jednostavno. Svijet je kompleksan. Činjenica svijeta govori od sebe da nismo sami na ovome svijetu i da tu treba jako puno uložiti snage, mudrosti, kapaciteta ljudskih, diplomatskih itd. Ono što bih rekao još kada govorimo o raznim oblicima rekonstrukcije zapravo tog nekakvog zadovoljenja zapravo Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala funkcionirati. Izvan Europske unije imate čarobnu formulu u Švicarskoj gdje postoji 75% imate njemačkog, njemačke populacije, 20% imate francuskog 10% ili 5% talijanskog i 0,1% retromanskog, ali su tamo svi ravnopravni. Prema tome oni koji to ne znaju ili su mlađi ili nisu dovoljno učili iz povijesti pitanje Bosne i Hercegovine od pamtivijeka je složena i kao takva tu ne mogu se aplicirati neki umjetni modeli. Znači ona mora biti prepoznata kao takva. Ona je multikulturalna, multietnička to je zajednica triju naroda. Od pamtivijeka, još od turskih vremena se to poštivalo, a kamoli ne danas. Pitanje entiteta nije stvar pitanje teritorijalne jedinice, nego je to pitanje zapravo prava, temeljnog prava kojeg svaki pojedinac ima. Prema tome, onog trenutka kada Hrvati u promjeni Izbornog zakona zadovolje taj onda je to relevantno kako će to biti, onda su zapravo Hrvati konstitutivni zapravo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Tako da nadamo se da će se i drugi sporazum realizirati kojeg su potpisali Izetbegović i Čović 17. lipnja ove godine. Mi na tome aktivno radimo.

Žao mi je što nema gospodina Bauka tu. Tada nisam imao priliku još reagirati, ali jest, je točno da je ravno u listopadu mjesecu, jer ja se sjećam toga kada je Izetbegović rekao da to nije njegov … [[ne razumije se]] Prema tome, to su stvari koje se ne zaboravljaju. Isto tako nisam slučajno rekao smanjenje broja zastupnika zapravo je tada HDZ-e bio ultimativno na neki način pritisnut od strane SDP-a da to ne može se zbog Europske unije itd.

Prema tome, to je sasvim logično da SDP-u ne treba lista iseljeništva, ne treba lista dijaspore itd. Evo u svakom slučaju ima tu jako puno, bilo je tih Uskoplje. Mi smo u kontaktu s našim ljudima u Uskoplju, u Bugojnu, bilo gdje. Ali neka najprije iscrpe one legitimne zapravo institucije koje su unutar same zemlje, a kada zatraže internacionalizaciju, kada zatraže našu pomoć onda ćemo mi reagirati. Ali oni znaju da smo mi s njima. Prema tome, mi s njima radimo. Ali evo, ne govorimo o svemu. Hvala vam lijepa. Vrijeme brzo curi, a puno je toga što bi se moglo reći. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Ministar je povrijedio članak 238. Gdje je rekao da je SDP-e uvjetovao HDZ-e da donesu zakon gdje će naše dijaspore imati tri predstavnika. Nije uvjetovan, nego ste vi donijeli za vrijeme Vlade … [[ne razumije se]] i vi ste tada bili u tome timu zajedno sa Andrejom Plenkovićem, Jandrokovićem. Znači, HDZ-ova Vlada. Imate drugu opomenu. Prva je uvaženi zastupnik Branko Bačić.

Jedan dio ovog Izvješća posvećen je i pomoći koja brojna ministarstva upućuju i suradnji sa tijelima i institucijama hrvatskog naroda.

Ja bih još doda možda jedan element koji ovdje nije prikazan. Primjerice Dubrovačko-neretvanska županija već 6 godina za redom svake godine uručuje sredstva za obnovu pojedinog objekta u Stocu. Ovom prilikom čestitam načelniku općine gospodinu Stjepanu Boškoviću na pobjedi na ovim izborima u Stocu.

Mi smo zapravo o tome i govorili, ali teško je znate puno je toga. Ali ja sam spomenuo i Sveučilište u Mostaru koje je zapravo vrlo važno ne samo za Mostar. I gospodin Mato je govorio isto tako o multikulturalnosti, pa upravo je Sveučilište u Mostaru otvoreno za sve.

Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Poštovani gospodine ministre, drago mi je da ste usvojili tu moju tezu, da tamo stvarno nitko nije zadovoljan u BiH. I ovo je bila jedna teška rasprava, mučna rasprava, puno je frustracija. Ali evo, vi ste na vlasti, morate biti u stanju podnijeti kritiku i nadam se da ćete iz ove rasprave izvući nekakve pouke za sljedeće izvješće koje ćete sastaviti. Ja ne želim ne vjerovati u vaše dobre namjere i drago mi je kada spominjete svoj osobni primjer. Međutim, mogu vam samo reći da nije lijepo kada vi i vaše kolege u odgovorima jer rasprava je i institucionalna, ne osobna navodite osobne primjere kao razloge zašto je nešto ovako ili onako. Mislim da to nije lijepo i kada bi u tom smjeru išli otišli bi jako daleko. Želim vam da vam izvješće za 2020.

Ja vjerujem da vi niste zapravo dovoljno proučili ovo Izvješće, jer ja sam siguran da biste vi bili zadovoljni. Ja znam koliko smo na njemu radili i znam koliko smo ga, baš na njemu smo dobro, dobro radili. I mislim da bi ono trebalo zadovoljiti, ali ako su vaši kriteriji takvi onda u redu. Mi ćemo sigurno raditi i dalje.

Poštovani gospodine ministre, ne znam da li vam se omaklo ili ste to stvarno htjeli reći u tijeku ovog vašeg zadnjeg obraćanja rekli ste da postoje sretne zemlje u kojima je određenim ljudima koji su sudjelovali u radu partijskih organizacija, a rekli ste izrekom komunističkih zabranjen njihov rad i sudjelovanje u političkom životu i da su to sretne zemlje. Pa me zanima jel' to neki vaš osobni stav ili je to nekakav novi vjetar u HDZ-u jer to je prvi put da je jedan visoki dužnosnik HDZ-a izgovorio jednu takvu rečenicu. Bio bih vam silno zahvalan da mi to pojasnite, a inače vas jako podržavam ako ste to stvarno mislili. Ja sam zapravo se referirao kad je gospodin Matula isto imao svoje izlaganje. Znači Njemačka koja je, koje su bile dvije, govorimo zapravo o istočnoj Njemačkoj koja je imala zapravo jedan tvrdi, rigorozni komunizam. Ne mogu reći da naš nije bio takav, ali se uvijek mogu uspoređivati. Znači govorim o Njemačkoj kao jedan primjer, ja nisam rekao neki osobni stav.

Kao voditelj Hrvatskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a bio sam nazočan i sudjelovao sam u razgovorima kad je glavni tajni, gospodin Stoltenberg bio ovdje imao razgovore sa predsjednikom Vlade i Predsjednicom Republike i vidio sam tada da su i na jednom i na drugom sastanku iznošeni stavovi koji su jednakog intenziteta sa istim argumentima vezano za položaj Hrvata i problem BiH. Međutim, ono što nedostaje i što bi trebalo upozoriti da je mimo demokratske prakse, diplomatskih odnosa i diplomatske komunikacije iznositi argumentaciju onoga što je korišteno na zatvorenim sastancima [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Takvo nešto se može koristiti na odborima kad ljudi imaju certifikat to čuti, a ne na plenarnoj sjednici.

Uvaženi ministre, evo danas smo nakon nekoliko sati rasprave čuli dosta toga. Sa nekim od rasprava se mogu složiti, sa nekima ne. Ali ono sa čim se nikada neću složiti to je da je ovo miješanje u unutarnja pitanja BiH. Nego baš naprotiv, Hrvatska je dužna znači promicati provođenje Ustava u BiH. Ne smijemo se umoriti niti odustati od traženja rješenja kada je u pitanju naš Hrvatski narod u BiH ma koliko kritičara na to imali. Niste me možda dobro razumjeli. Znači ipak gledamo BiH kao cjelovitu, suverenu neovisnu zemlju ali miješamo se u onom trenutku, znači ako je ugrožen položaj Hrvatskog naroda, jer je to zapravo ustavna obveza RH i kao supotpisnice Daytonsko-Pariškog sporazuma.

Prema tome, mi imamo taj alat, imamo taj instrument i tu moramo reagirati na odgovarajućoj razini u Međunarodnoj zajednici. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, ova duga naša današnja rasprava očito pokazuje da je interes Hrvatskoga sabora za sudbinu Hrvatskoga naroda u BiH velik i to je dobro i ja to pozdravljam aposolutno. Međutim, danas smo slušali toliko stvari koje apsolutno nemaju nikakve veze sa vašim Izvješćem. Recimo zašto mi ne blokiramo BiH? A BiH uopće nije sa EU još ni otvorila pregovore. Međutim, ja želim vas pitati samo jedno pitanje. Što biste vi danas imali u ovom Izvješću podnijeti i reći da Vlada Andreja Plenkovića nije u bivšoj i sadašnjoj Vladi toliko učinila i postavila i konačno postavila ovo pitanje na dnevni red? Hvala lijepo gospođo Bušić. Upravo tako, Vlada Andreja Plenkovića, znači i članovi Vlade i mi svi ovaj angažman kojeg smo imali on zapravo nije viđen do sada.

Jer do sada je to bilo u ranijim Vladama dosta suzdržano, ja bih čak rekao i stidljivo. Ali mi sada upravo smo globalno vidljiviji, imamo saveznika, ima onih koji razumiju situaciju u BiH.

Puno toga moramo otkrivati, objašnjavati itd.

Jer prosječan Hrvat u Bosni i Hercegovini sigurno nema imanje od 2000 kvadrata u elitnom dijelu Mostara, nema sigurno kuću koja vrijedi 22 milijuna kuna, sigurno nije promijenio tok rijeke da bi išla preko njegovog imanja i da bi izgradio to velebno imanje, niti njihovi punci sa rudarskim penzijama mogu imati četverokatnice u Zaostrogu na moru. Dakle, recite mi da li je vama normalno da vi kao HDZ podržavate da je Dragan Ćović osoba koja ima sve te nekretnine za koje znamo da nije mogao steći javnom funkcijom i novcima koje ima za javnu funkciju, da je predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini. Da li je to vama normalno? Hvala lijepo. Oprostite gospođo Benčić, ali vjerujte mi ja nisam porezni higijeničar da bi se bavio, niti je to moja struka, niti ja stvarno ne znam što ima gospodin Ćović.

Dakle, oni reflektiraju interese Hrvatskog naroda u BiH HDZ. I ja ne vidim ovog trenutka nekog drugog partnera.

Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.